Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, nastavljamo sa radom. Prije nego što krenemo sa iznošenjem stajališta samo da vas informiram da je temelj članka 125. Poslovnika u dnevni red 10. sjednice uvrštena točka – Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Borisu Miloševiću, potpredsjedniku Vlade, Josipu Aladroviću, ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Tomislavu Ćoriću, ministru gospodarstva i održivog razvoja. Podnositelji su 31 zastupnik u Hrvatskom saboru. Idemo sada na iznošenje stajališta. Izvolite.

Idemo dalje, kao 5. govorit će poštovani kolega Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, izvolite.

Po najnovijem popisu stanovništva ima nas 3,88 milijuna.

Hrvatska danas ima 428 općina i 127 gradova. Svaka općina ima svog načelnika ili načelnicu, svaka općina mora imati minimalno jednog komunalnog redara, velik dio općina mora imati poljoprivrednog redara, svaka općina ima bar jednog administrativnog tajnika ili tajnicu, svaka općina ima općinsko vijeće od 7, 9, 11 ili pak 13 članova što znači da imamo negdje oko 4 tisuće raznih općinskih vijećnika. I ono što je najgore velik dio tih općina je ekonomski neodrživ. Naime, velik dio općina ovisi prvenstveno o dotacijama iz državnog proračuna odnosno o sredstvima izravnanja, a njihov vlastiti izvorni proračun je višestruko manji od onoga koliko dobiju iz države. Pa vi danas kad pitate jednoga doktora znanosti sa Prirodoslovno matematičkog fakulteta Odsjeka za geografiju da vam nabroji sve općine na području RH nitko u stanju to nije napraviti, a ne radi se o državi koja ima površinu od 500 tisuća km2 nego od svega 56 tisuća kvadrata i to samo pokazuje da nam je ovaj sustav neodrživ. Naime, u svim tim općinama često nastaju lokalni šerifi koji vladaju 20 i više godina, pa da čak i nemaju protukandidate na izborima. Kada usporedimo susjedne države, recimo jedna Mađarska koja ima dvostruko više stanovnika od Hrvatske tamo broj mikroregija iznosi 173, u jednoj Srbiji gdje ima za 50% više stanovnika nego u Hrvatskoj broj općina iznosi 145, u jednoj BiH koja je geografski gotovo identična kao i Hrvatska broj općina iznosi 142, samo Hrvatska prednjači sa čak 555 općina i gradova. I ovih dana u javnosti je izašao dokument kojim vlada nastoji kroz operativni plan za oporavak i otpornost osigurati dodatna financijska sredstva kako bi privolila općine na spajanje kako funkcionalno tako i stvarno, ali ono što je bitno dobrovoljno spajanje. I predviđeno je, bar po onome što smo mogli iščitati iz medija, da će 3.g. zaredom bit osigurano 100 milijuna kuna za one općine koje se žele uistinu funkcionalno ili stvarno spojiti za komunalnu infrastrukturu. I sad ja vas pitam, a tko će to prihvatit, koji načelnik općine će dobrovoljno ugasiti svoje mjesto i izgubiti svoju fotelju jer upravo će on i općinsko vijeće o tome odlučivati, a ne žitelji te općine. Ovo nije loša ideja, al ona u praksi neće bit provediva. Hrvatska treba dobiti novi teritorijalni ustroj koji će trebat biti izglasan ovdje u HS. Samo na temelju toga i na temelju smanjenja velikog broja financijski neodrživih općina Hrvatska može krenuti ka naprijed, mora se donijeti točni kriteriji, je li to broj stanovnika, je li to ekonomska održivost, je li to povijesna neka cjelina, ali neki parametri se moraju znati. Vi danas imate općine koje nisu, čija naselja nisu cestom povezana nego idu kroz druge općine da bi došli do svoje općine. Pa imate recimo općine koje imaju manje od tisuću stanovnika, pa nabrojat ću samo neke, velik dio vas vjerojatno niste ni čuli za te općine, nisam ni ja, Zrinski Topolovac 759 stanovnika, Severin 713, Brod Moravice 667, Saborsko 510, Ribnik 370, Kijevo 280, Lanišće 270 i rekorder Cviljane 171 stanovnik, al on ima načelnika, općina ima načelnika, ima općinsko vijeće, ima komunalnog redara, ima pročelnika jedinstvenog upravnog odjela, sad vi meni recite je li to održivo? Jednostavno nije, treba ić u hitnu reorganizaciju, posebice sada kada smo u financijskoj krizi treba uvesti reda u administrativnu podjelu RH. 6. rasprava Klub zastupnika HSS-a i RF-a i poštovani kolega Beljak, izvolite. Hvala lijepa poštovani g. predsjedniče, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas je bilo riječi od nekoliko mojih prethodnika oko akumulacije imovine, nepravednog oduzimanja itd., itd., a ja moram napomenuti da je jedna od takvih akumulacija prvobitnog kapitala što je poznato dakle iz teorije kapitalizma na sceni u Hrvatskoj u zadnjih 30.g. eskalira upravo ovih dana a jučer čitam u Jutarnjem listu da 9 od 10 OPG-ova ne plaća obaveze državi, ne plaća, ali uzimaju poticaje i sve to skupa ide prema tome da se što više taj kapital okrupni. Imamo iskustvo '90.-ih godina privatizacijske pljačke, imamo iskustvo iz '20.-ih godina i danas ista stvar se događa. Kolega Furio Radin je govorio ono što su mu rekli, što su ga zamolili da se vrati tamo nekakvom vlasniku Maraske ako se ne varam ono što mu je oduzeto što je pošteno stekao. Je li on to pošteno stekao ili je to stekao na radu ljudi koji su radili za njega, a u isto vrijeme bili gladni često umirali od gladi? Francuska revolucija, prva republika kao takva je prvu stvar koju je napravila oduzela viškove onima koji su bili vlasnici, a koji su iskorištavali praktički robovsku, kmetovsku radnu snagu koja u isto vrijeme umirala od gladi, a nije smjela čak niti u šume ići koristit šume. Dakle, tu su bili veliki otpori. Mi govorimo da smo u republici. Ja sad postavljam retoričko pitanje, što ako za 50 ili 30 ili 20 godina dođe politička opcija u Hrvatskoj koja će reći sve ovo što je bilo '90.-ih i '20.-ih je bilo nepravedno i tim ljudima treba oduzeti ono što su nepravedno stekli i postali multimilioneri i milijarderi, a prije toga su imali, nisu imali za ceker do '90.-te, a takvih je puna Hrvatska, kog god hoćete. Bi li to bilo nepravedno? Rekao je Jovan Rašković onaj psihijatar koji je započeo oružanu pobunu u Hrvatskoj huškajući hrvatske Srbe na legalno izabrane vlasti '90. godine još i prije, rekao je da su Srbi lud narod. Ja se slažem, potpuno lud narod, uvijek rade protiv sebe i svoje povijesti, ali nismo niti mi daleko. Nismo niti mi daleko jer ove stvari koje čitamo u novinama ove afere koje svakodnevno izlaze van, ovi ljudi koji imaju neprocjenjivo bogatstvo koje 99% stanovnika, ne samo stanovnika nego i nas saborskih zastupnika može sanjati, ti ljudi ne da samo prolaze nekažnjeno pred zakonom nego što je najgore od svega prolaze nekažnjeno na izborima. Dakle, ljudi na izborima Hrvati, hrvatski građani i dalje podržavaju tu opciju koja im je to napravila. Pa to graniči sa ludošću, to graniči sa mazohizmom. Kolega Pavliček je govorio o potrebi organizacijske odnosno administrativne reforme. Hrvatska je neodrživa na ovaj način, ali kad se paušalno gleda na stvari, kad se ne zna problematika onda je dovoljno reći treba smanjiti broj općina. Ne treba ništa smanjivat broj općina, treba povećat broj općina, ali im treba oduzeti ovlasti koje sada imaju. Treba ukinuti županije, županije su dakle nešto što je smišljeno da bi upravljalo sa tim malim općinama, upravljalo jer nijedna općina nije održiva bez županije. Onaj tko je na čelu županije taj određuje o političkoj i bilo kakvoj drugoj sudbini te male neodržive općine. Ukinimo županije, povećajmo broj općina, smanjimo im ovlasti, napravimo 100 kotareva ili općina ili kako ih god hoćete nazvati koji i tako tako postoje kao normalni centri u zadnjih 500 godina u Hrvatskoj. To su centri okupljanja, a sve male općine neka ostanu kao općine ali na volonterskoj bazi bez profesionalnih političara, bez profesionalnih djelatnika, bez profesionalnih komunalnih redara, bez ovih službenih vozila. Dakle, grad Samobor je grad prijatelj sa gradom Wirgesom u Njemačkoj jedan primjer to je grad od 15.000 stanovnika.

Ima jedna izreka poznata da sto put ponovljena laž postoje istina, a ja bih nadodao da nažalost po istinu sto put ponovljena istina ne dobiva na težini. I onda se zbilja postavlja pitanje kako se netko može obraniti od bilo koje, a posebno od politički motivirane laži? Dakle, ako se sjećate g. Nikola Grmoja predsjednik Kluba zastupnika Mosta ničim izazvan odlučio je nedavno ponoviti laž koju uporno ponavlja već više od godinu dana. Tako je rekao vi ste išli u Slovensku 9, ja znam da ste išli u Slovensku 9, bili ste u klubu u Slovenskoj 9, vi ste među onima koji su išli u Slovensku 9. Nakon što sam mu rekao da je to nije istina, što on kaže? On kaže, jeste bili ste u klubu u Slovensku 9 i želi da ja odem po tom pitanju na poligraf. Kaže, to ćemo vidjeti na poligrafu. Dakle, on je inicirao poligrafsko ispitivanje na koje moram ići, on je definirao pitanje tog poligrafskog ispitivanja i nadam se da je to svima jasno. Zaključno, onaj za kojeg se nakon tog ispitivanja utvrdi i pokaže da laže odlazi iz politike. Nadam se da je i to jasno. Ovdje se nalaze rezultati dvaju poligrafskih ispitivanja koji pokazuju da Nikola Grmoja laže. Dakle, čovjek koji želi i sada najavljuje da će biti ministar policije, nakon što je jasno da u policiji više ne može sudjelovati tražio da se napravi ovo poligrafsko ispitivanje.

Ako ne vrijedi poligraf, ne jedan nego dva, i njihovi rezultati koji pokazuju da nikada nisam bio u klubu u Slovenskoj 9, da prije izbijanja afere i objave u novinama nisam znao da taj klub postoji i da ne samo da nisam bio tamo nego da nikada me nitko nije ni pozvao da tamo dođem što vrijedi? Koje bi metode koristio taj wanna be ministar unutarnjih poslova? Batinanje, spajanje na struju, čupanje noktiju, uskraćivanje sna, simuliranje utapanja i slične metode kako bi došao do rezultata koji njega zadovoljavaju? Dakle u ovih nekoliko idućih dana dok Grmoja procesuira i shvati da je lažov i da ostajući u politici gubi svaki svoj politički kredibilitet ja ga Grmojom više zvati neću. Grmoja je od danas za mene g. Matko, a g. Matko prema informaciji br. 412 u veljači '89.g. bio doušnik iz kruga HDZ-a koji je službi državne sigurnosti javljao o aktivnostima i pripremama za naše osnivanje, citiram Suradnik Matko je dostavio saznanja da je skupljanje za ovaj skup počelo već negdje oko 16 sati 28. veljače '89. godine, da je na sebe preuzeo sve organizacione radnje Franjo Tuđman, te grupa lica koju je predvodila osoba imenom Kapulica. Identifikacija i provjeravanje ove osobe je u tijeku.“ Ovaj gospodin Matko je gori od onog Matka jer onaj je govorio istinu, iako je podatke davao neprijateljskoj službi Hrvatske države. Gospodin Matko je napravio jedra veća od broda i sada ga ta jedra napunjena lažima tjera iz politike i ne znam koliko će ga ruku konopcima za obalu iz njegovog kluba držati da ne ode iz te politike. Pozivam bilo kojeg zastupnika iz kluba MOST-a od njihovog predsjednika na dalje, da ponovi Matkovu tvrdnju, da ja imam bilo kakve veze sa novcem koji je pronađen kod Puklina.

Idemo sada na 9 raspravu u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka kolegica Ivana Kekin, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani kolege. U noći 21. studenog 2017. godine nešto prije 21 sat na granici između Hrvatske i Srbije teretni vlak usmrtio je šestogodišnju djevojčicu Medinu Hussiny nakon što je sa svojom obitelji bila nezakonito protjerana iz Republike Hrvatske koja joj nije htjela niti zaprimiti zahtjev za azil. 4 godine i 4 mjeseca kasnije, 4. travnja 2022. Europski sud za ljudska prava donio je konačan pravorijek kojim je zaključio da je Republika Hrvatska u slučaju pogibije Madine prekršila niz odredbi Europske konvencije za ljudska prava uključujući onu na pravo na život, uključujući onu na pravo na učinkovitu istragu, pravo na ne biti nezakonito protjeran iz zemlje itd. Time je barem formalno završena pravna agonija kroz koju je prošla obitelj Husini. Sa ove govornice apelirali smo na Vladu da ne podnosi žalbu na prvostupanjsku presudu Europskog suda za ljudska prava i da barem na taj način prestane sa višegodišnjim iživljavanjem nad Madininom obitelji. Nisu nas poslušali, sad je gotovo, pravda je spora ali dostižna kad dolazi sa europskih sudova. Poznato je da je Europski sud za ljudska prava za razliku od na primjer Međunarodnog kaznenog suda svoj pravorijek usmjeruje prema čitavoj Republici, a ne prema odgovornim pojedincima. Ali ipak danas je važno reći da odgovornost za zlodjela počinjena prema Madini i njenoj obitelji ne mogu pasti na leđa čitave Republike, jer ova presuda zasigurno nije usmjerena protiv svih onih koji su predano pomagali obitelji da dokaže osmišljeno, sustavno i organizirano zataškavanje zločina. Republiku kojoj je konačno presuđeno u Strasbourgu ne čine svi oni aktivisti koji su pomagali obitelji, a koji su od strane te iste Republike pozivani na informativni razgovor. Ne čini je niti odvjetnica Jelavić Bezbradica kojoj je policija pokušavala namontirati lažnu optužnicu za krivotvorenje dokumenata. Ne čini ju niti hrvatski branitelj Dragan Umićević kojeg je Visoki prekršajni sud unatoč presudi Europskog suda zbog pomaganja Madininoj obitelji osudio na sramotnu novčanu kaznu od 60 000 kuna. Toj osuđenoj Republici ne pripadaju ni svi oni građani i građanke koji su unutar 24 sata skupili tih 60 000 kuna i uplatili ih u državni proračun. Osuđenoj Republici ne pripada niti bivša pučka pravobraniteljica koja je bez obzira na političke pritiske ustrajala istraživati ovaj predmet. Ne pripadaju joj niti troje sudaca Ustavnoga suda koji se nisu složili sa većinom svojih kolega, da u slučaju smrti Madine nema povrede ljudskih prava. Ne pripadaju joj ni novinari i novinarke koji nisu dozvolili da ovaj zločin padne u zaborav. Ne pripadaju joj niti oni policajci i policajke kojih ima i koji ne pristaju na zlostavljanje migranata i izbjeglica na našim granicama. Danas se jako dobro zna tko čini Republiku kojoj je presuđeno u Strasbourgu i ta imena moramo izgovoriti na glas kako se ne bi prebacila kolektivna odgovornost i krivnja na sve nas. Udruge za ljudska prava već su prepoznale ministra Davora Božinovića koji je sve ove godine upravljao sustavom MUP-a. Ova presuda osim prema Davoru Božinoviću usmjerena je i prema glavnom ravnatelju policije Nikoli Milinu. Usmjerena je prema načelniku Uprave za granice i pomoćniku glavnog ravnatelja policije Zoranu Ničenu. Usmjerena je prema državnoj tajnici Tereziji Gras uključenoj u pritiske na branitelje ljudskih prava, uključena je u blokiranje neovisnosti i neovisnih međunarodnih istraga. Ovo je presuda protiv svih onih koji su u policiji brisali i prikrivali snimke nadzornih kamera protiv pripadnika pravosudnih tijela koja nisu imala hrabrosti provoditi istragu ili su na domaćim sudovima odbacivali pokušaje Madinine obitelji da nađe pravdu.

No, jasno je da ova Republika dok njome vlada HDZ nije dorasla tom zadatku. Mi od premijera Plenkovića više ništa ne očekujemo, ne očekujemo ostavke, ne očekujemo smjene, ne očekujemo rekonstrukcije. Mi od sada pošto sve to skupa više nema smisla samo strpljivo čekamo da sukladno saborskoj proceduri na dnevni red dođe oporbena točka raspisivanja prijevremenih izbora. Presuda koja se tiče male Madine još je jedan dokaz vrijeme je za prijevremene izbore.

iznošenjem stajališta pa sada prelazimo na one točke dnevnog reda koje smo najavili za danas, prva je: - Konačni prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, drugo čitanje, P.Z. broj 251 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave, a raspravu su proveli i Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Molio bih sada da u ime predlagatelja poštovani državni tajnik Tugomir Majdak predstavi Konačni prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, ali prije toga imamo zahtjev za stankom, javio se je ili javila se je kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolegice i kolege, molim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a u trajanju od 2 minute. Dakle, pred nama je u drugom čitanju relativno brzo došao Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Kada dođe ovakav jedan zakon ključno pitanje je što je cilj, da li je cilj zaista da uđemo u komasaciju poljoprivrednog zemljišta jer iz obrazloženja kojeg smo imali je bilo vidljivo da bivši zakon nije donesao određene rezultate. I sad kad smo dobili ovaj materijal to je čuđenje tim više. Ta lakoća kojom je predlagatelj odbio svaku primjedbu koja je bila i najmanje moguće od strane oporbenih zastupnika čak i ne samo oporbenih zapravo zaprepašćuje. Zaprepašćuje jer si moramo postaviti zaista ključno pitanje, da li je cilj ovog zakona da zaista krenemo sa komasacijom poljoprivrednog zemljišta ili je cilj ovog zakona da imamo Zakon o poljoprivrednom zemljištu pa nema veze tamo za 5, 10 godina će se neko drugi baviti komasacijom. Dakle, od onih najbezazlenijih primjedbi koje su bile, dakle neću ih vrednovati o tome da vidimo, da usporedimo, da nešto napravimo s tim što morate znati da je taj zakon u prvom čitanju izazivao, izazvao raspravu. Rasprava je bila konstruktivna, rasprava nije bila naši i vaši, rasprava je bila u cilju i u smislu zaista imamo problem, komasacije poljoprivrednog zemljišta nema, zakon koji je na snazi temeljem njega nije napravljena niti jedna komasacija i ajdemo napraviti zakon koji bi to omogućio. No, nažalost cilj da imamo Zakon o komasaciji kojim bi komasacija poljoprivrednog zemljišta zaista bila moguća neće biti. Moja mama ima jednu uzrečicu koja kaže, jesam ti rekla, e ja sad vama kažem, tamo za 5 ili 10 godina će neko drugi raditi ponovo [[Upadica: Hvala vam.]] Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta jer komasacije temeljem ovog [[Upadica: Hvala lijepa.]] zakona biti neće. Hvala lijepa, stanka je odobrena. Drugi zahtjev kolegica Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a u trajanju od 10 minuta kako bi razmotrili zapravo odredbe ovog zakona i ukazali na sam kontekst donošenja ovog zakona. Sasvim je sigurno da je u svim postupanjima Ministarstva poljoprivrede i političkim igricama u zadnjih 7 godina žrtva hrvatski poljoprivrednik. Naime, prema važećem Zakonu o komasaciji koji je usvojen u 2015. godini nemamo niti jedan započeti postupak komasacije. Tijekom 2016. godine imali smo gotove pilot projekte u pet županija na kojima je uloženo stotina sati rada, stručnog rada. Obećano je financiranje tih postupaka putem europskih sredstava i od onda je sve stalo jer je ministarstvo se zapetljalo u provedbi, sami sebi zakomplicirali postupanja i prevarili hrvatske poljoprivrednike u pet županija, a to je Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Ličko-senjske, Međimurska i Istarska županija. Bila je to politička odluka kao i odluka da se u programu ruralnog razvoja od 2014. do 2020. godine ne financira niti jedan postupak komasacije. Sada imamo naknadnu pamet i ipak je ministarstvo uvidjelo da nema razvoja poljoprivrede bez razvojne strategije u koju pripada i komasacija. Na javnom pozivu za iskaz interesa koje je ministarstvo raspisalo krajem prošle godine javile su se 23 jedinice lokalne samouprave, a danas smo čuli na Odboru za poljoprivredu da je to bila svojevrsna anketa, te da pravi javni poziv tek slijedi putem kojeg će se jedinice lokalne samouprave neovisno o ovim prijavama morati ponovno prijaviti. Interesa će možda biti i više od ovih 46600 ha koliko se prijavilo u ovom iskazu interesa, a pitanje je kako će ministarstvo napraviti izbor. Danas imamo veliku najavu komasacije i proveden iskaz interesa, pa se nadamo da se povijest neće ponoviti i da hrvatski poljoprivrednici neće biti ponovno izigrani. Hvala lijepa gospodine predsjedniče tražim stanku u ime kluba IDS-a i da ukažemo na nekoliko stvari na koje smo ukazivali zapravo i kod prvog čitanja. Nije uopće upitna dobra namjera ministarstva i naravno da jesmo za to da se ide u komasaciju, odnosno okrupnjivanje zemljišta na razne načine pa i putem komasacije jer samo tako možemo učiniti ili je to jedan od načina da učinimo poljoprivredu Hrvatske učinkovitijom. No i mi smo ovdje iz dobrih namjera dali nekoliko sugestija, nekoliko primjedaba. Na žalost nisu usvojene. Nije svaki kraj isti, nije ista ravničarska slavonska Hrvatska sa primorjem, Istrom, Dalmacijom, otocima. Mi imamo velikih problema katastarskih, gruntovnih, imovinsko-pravnih i presložen je proces za bi samo Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta riješio te probleme. Nisu preduvjeti učinjeni, preduvjeti se svakako tiču i Zakona o nasljeđivanju i Zakona o zemljišnim knjigama i o dvostrukom oporezivanju i o mnogo drugih stvari. Također ono na što sam isto pokušao ukazati tijekom prvog čitanja je da će biti jako teško bez obzira na sudske vještake i što se ide, pokušava se stvarno pravno to riješiti na jedan način. Bit će jako teško procijeniti zemljište u priobalnoj Hrvatskoj, u Istri gdje vam svakih par sto metara razdaljine su sasvim drukčije cijene zemljišta, a kamoli kad je kilometar, dva dalje jer to toliko ovisi cijene divljaju, cijene nekretnina odnosno zemljišta jako divljaju i tu će biti jako veliki problem za pomiriti same vlasnike. Znam da u ovih prvih ne znam desetak, dvadesetak projekata komasacije nije područje u Istri ali ipak radimo jedan zakon o kojem moramo razmišljati i u budućnosti. Evo i tu sam želio skrenuti pozornost, kasnije ću naravno u samom govoru još o nekoliko drugih detalja. Hvala lijepa. I ova stanka je odobrena. Ima li još nekoga? Ako ne, nastavit ćemo onda sa radom pa sada je na redu u ime predlagatelja, dakle poštovani državni tajnik Tugomir Majdak koji će predstaviti konačni prijedlog zakona. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane članice i članovi Hrvatskog sabora, zastupnice u Hrvatskom saboru, zastupnici u Hrvatskom saboru. Dakle, na snazi je Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta a primjena zakona koji je na snazi je pokazala da postoje zapreke koje usporavaju komasaciju poljoprivrednog zemljišta što utječe definitivno na učinkovitost korištenja poljoprivrednog zemljišta s obzirom na rascjepkanost zemljišta i velik broj zemljišnih čestica male površine. Novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta predlaže se kako bi se na adekvatan način u praksi mogli ostvariti cilj i svrha komasacije poljoprivrednog zemljišta temeljem čega se može očekivati i napredak u poljoprivrednoj proizvodnji. Glavni cilj novog zakona je smanjenje administrativnih zapreka, te ubrzanje postupaka komasacije poljoprivrednog zemljišta, stavljanje u funkciju poljoprivrednog zemljišta koje zbog rascjepkanosti malih površina nije u funkciji ili je otežano njegovo korištenje, a sve to utječe na povećanje produktivnosti i stvaranje dodane vrijednosti i bolje i kvalitetnije korištenje poljoprivrednog zemljišta. Ovim nacrtom prijedloga zakona se omogućuje stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje rascjepkanog i zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kojem je otežan pristup kroz optimiziranje oblika i površine poljoprivrednog zemljišta, odnosno njegovim okrupnjavanjem te izgradnju vodnih građevina za melioracije i druge infrastrukture. Propisuje se da Vlada RH donosi program komasacije poljoprivrednog zemljišta koje izrađuje Ministarstvo poljoprivrede, a kojim se utvrđuje provođenje komasacije poljoprivrednog zemljišta na okvirnoj površini zemljišta za predviđeno razdoblje i u skladu sa planiranim financijskim sredstvima. Nadalje, propisuje se da ministarstvo uspostavlja i vodi informacijski sustav komasacije i u elektroničkom obliku u okviru kojeg se nalazi i registar komasacije. Nadalje, propisuje se da komasacija se pokreće na osnovi idejnog rješenja komasacije koje će izraditi jedinica lokalne samouprave, odnosno grad Zagreb kada se utvrdi da postoje značajne površine poljoprivrednog zemljišta koje se ne koristi u svrhu poljoprivredne proizvodnje ili se loše iskorištava, a više od 50% toga zemljišta nalazi se na njihovom području što mora biti u skladu sa programom. Propisuje se također da će ministarstvo radi ubrzanja postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta donijeti Odluku o izradi prijedloga idejnog rješenja komasacije, odnosno pokrenuti postupak komasacije ako jedinica lokalne samouprave nije donijela odluku o izradi prijedloga idejnog rješenja komasacije za značajne površine poljoprivrednog zemljišta koje se ne koriste odnosno loše iskorištavaju, a ministarstvo će preuzeti nadležnost za postupak komasacije koji je jedinica lokalne samouprave pokrenula ali ga ne provodi. Propisuje se da nositelji komasacije mogu biti jedinice lokalne samouprave, grad Zagreb ili Ministarstvo poljoprivrede. Propisuje se da se radi provođenje postupka komasacije, imenuje povjerenstvo kao kolektivno tijelo koje koordinira uređenje i vlasnički stvarno pravnih i drugih odnosa na zemljištu, radova na izgradnji vodnih građevina za melioraciju i drugih radova te priprema i izrađuje prijedloge akata koje donosi nositelj komasacije. Propisuje se da je stručna osnova za provedbu komasacije projekt komasacije kojim se utvrđuju područja na kojima će se provoditi komasacije, izvori financiranja, rokovi za provedbu, popis zemljišta sudionika komasacije koje je uneseno u komasacijsku gromadu i drugo. U konačnom prijedlogu zakona izvršene su slijedeće izmjene. Dodano je da se u programu komasacije propisuju i uvjeti i kriteriji i načini dodjele financijskih sredstava odnosno alokacija. Za članove i zamjenike povjerenstva za komasaciju dodan je i uvjet radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, samo iznimno mogu biti imenovane osobe s manje radnog iskustava ako nema osoba s propisanim uvjetom od najmanje 5 godina. Za akte kojima se odobrava građenje na komasacijskom području dodano je da je potrebna prethodna suglasnost nositelja komasacije. Dodano je da se u Pravilniku za postupak i mjerila za izradu projekta komasacije propisuju mjerila iz područja utvrđivanja vrijednosti objekata i uređaja na zemljištu za komasaciju. Propisan je rok od 60 dana od proteka roka za izradu i dostavu prijedloga projekta komasacije u kojem nositelj komasacije saziva skup sudionika komasacije radi predstavljanja prijedloga komasacije. Slijedom navedenog danas u raspravi imamo Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o komasaciji i poljoprivrednom zemljištu u koji je uključena većina primjedbi i prijedloga pristiglih od strane tijela državne uprave kao i sa rasprave na radnim tijelima i sjednici Vlade RH te Vlada RH ovom prilikom dakle usvaja amandmane Odbora za zakonodavstvo koje su dostavili, znači 3 amandmana. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, pa evo vi ste sada i u ovome uvodnome istaknuli dakle da između prvoga čitanja i konačnoga prijedloga zakona su usvojene i primjedbe određenih saborskih odbora, ne samo Odbora za zakonodavstvo nego i matičnog Odbora za poljoprivredu tako da evo pozdravljamo svakako i ovaj dio da se i predlagatelj konzultirao i sa saborskim odborima i išao unaprijediti dakle konačni prijedlog zakona. Naravno da pozdravljamo sve što konačni prijedlog zakona donosi vezano i za administrativno rasterećenje vezano i za veću ulogu vlasnika zemljišta, vezano i za konkretne rokove i prigovore, ali moje pitanje bi išlo u smjeru osnivanja informacijskoga sustava komasacije s obzirom da je to nešto što će svakako najviše doprinijeti dakle cjelokupnom procesu i transparentnosti. Koja uloga bi mogla biti postojećeg informatičkog sustava bivše Agencije za poljoprivredno zemljište i da li [[Upadica: Hvala vam.]] ona može iskoristiti? Dakle, informacijski sustav će ugraditi u svoj dio i važan segment registra sudionika komasacije, a naša inicijalna ideja koju ćemo pretočiti u realizaciju je da postojeći e-zakup, dakle postojeća elektronička platforma bude osnova za ovaj informacijski sustav. Naravno da od 4 pravilnika koji se donose temeljem ovog zakona da jedan upravo definira i informacijski sustav vezano za komasaciju. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovani za sada samo gospodine državni tajniče vidjet ćemo u budućnosti kako ćemo vas uskoro zvati. Prvo jedna stvar kojom se obraćam samim predlagateljima zakona, u hrvatskom jeziku imamo riječ okrupnjavanje mislim da bi ona bila puno jednostavnija i za razumjeti prosječnom hrvatskom građaninu, dakle komasacija znamo svi što je, no neki možda ne znaju. Ništa ne nedostaje hrvatskoj riječi okrupnjavanje. I jedno pitanje za vas koje zanima poprilično hrvatsku javnost u proteklih nekoliko dana, pitanje glasi ovako. Hoćemo li stvarno ostati bez 10% ili više iz ukupne omotnice za izravne poticaje zbog korekcija nakon nalaza revizije Europske komisije? Zahvaljujem na vašem pitanju, dakle europske revizije kao i interne revizije pa i revizije na nacionalnoj razini svakako su dio procedura u provedbi europskih fondova pa time i Europskog poljoprivrednog fonda i Europskog garancijskog fonda odnosno Europskog fonda za ribarstvo i pomorstvo. Odluka nije donesena dakle o eventualnom gubitku ovih sredstava, a Ministarstvo poljoprivrede odnosno provedbeno tijelo u ovom slučaju Agencija za plaćanje dakle otklanja sve dakle komentare koji su do sada dostavljeni od strane revizije i to je u ovom trenutku sve što, na što se možemo očitovati. Dakle, revizija je dala svoje komentare kao i mnogo do sada njih i mi ćemo odgovoriti nastavno na našu zakonsku odnosno proceduru koju smo izgradili kako bi provodili ove fondove. Uvaženi državni tajniče ovih dana Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije uputila je otvoreno pismo vladi u kojem traže da Vlada RH odustane od zabrane parcelacije poljoprivrednog zemljišta, a na čestice manje od 1 hektara odnosno 10.000 m2. Parcelacija je nužan korak u rješavanju imovinsko pravnih odnosa, s time se vjerujem slažemo svi i smatram da je ovaj Konačni prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta dobar jer je upravo komasacija rješenje mnogih imovinsko pravnih zavrzlama. Da li ste vidjeli to otvoreno pismo i što o tome misle nadležni u Ministarstvu poljoprivrede? Zahvaljujem na vašem upitu. Svakako je važna u donošenju svakog zakonodavnog i podzakonskog akta komunikacija sa javnošću ali i komunikacija sa strukom. Da u komunikaciji smo i sa komorom koju ste naveli vezano za geodetske inženjere i u ovom djelu također sagledavamo i po pitanju Zakona o komasaciji ali i po pitanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu njihove prijedloge kao i prijedloge cjelokupne struke koja je vezana na ovo područje. Poštovani državni tajniče prvo moram reći da dolazim iz Međimurja i 2016. godine smo trebali biti pilot projekt gdje je 5 općina trebalo sudjelovati međutim očito se od toga nije dogodilo ništa, dakle naši su djelatnici odnosno građani izigrani. E sad se nadamo da će biti tako kako je navedeno barem prema onome što ja imam podatke, da će u projektu komasacije sudjelovati općina Belica i katastarska općina Novo Selo Rok u sklopu grada Čakovca, pa vas molim da mi to potvrdite ili opovrgnete. I slijedeća stvar, nejasno mi je kako ćete zapravo motivirati vlasnike zemljišta koji ne obrađuju zemljišta i koji zapravo uopće nisu zainteresirani za proces komasacije ili u krajnjoj liniji nisu informirani to je prva stvar i drugo vidim tu da ste tumačenje dali da ćete nastojati troškove prijava na javni poziv koje, jedinicama koje nisu odabrane na neki način sufinancirati kako ćete to nastojati i u kojoj mjeri.

U našem anketnom ako ga tako mogu nazvati dakle pozivu na iskaz interesa on je bio upravo zbog reformske mjere u sklopu Nacionalnog programa otpornosti i opravka vezano za komasaciju odnosno vezano za uređenje poljoprivrednog zemljišta. Kada raspišemo javni poziv temeljem dakle sredstava koja su odobrena putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti dakle onda će se i ova jedinica lokalne samouprave ima prava, imat pravo javiti kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave. Dakle, ovaj javni poziv nije na neki način onemogućio i diskreditirao druge jedinice lokalne samouprave da se jave putem javnog poziva nakon što se na razini vlade donese program komasacije i nakon što ovaj program komasacije definira [[Upadica: Hvala, završite rečenicu slobodno.]] dakle ne samo područje već i financijska sredstva koja će biti usmjerena. Poštovani državni tajniče prema podacima Državnog zavoda za statistiku na području Brodsko-posavske županije nalazi se 103.315 hektara obradivih površina međutim u ARCOD znači u sustav državnih potpora upisano je 64.874,4 hektara, znači 38.440 hektara nije upisano u ARCOD to je 37,2% znači jedan od mogućih razloga svakako je onaj koji ste vi isto spominjali, znači nepostojanje pravnog osnova odnosno vlasništva na tim česticama i naravno ili ugovora o korištenju i naravno površina koje su manje od jednog hektara.

Zahvaljujem na vašem pitanju, da u dobrom dijelu županija ARCOD prijavljene čestice za ostvarenje potpore u poljoprivredi i ribarstvu ne koreliraju u potpunosti sa ukupno obradivim površinama na toj županiji odnosno cjelokupno gledajući na republici, na području RH podatak da je u ARCOD sustavu prijavljeno za potporu oko 260.000 hektara državnog zemljišta mi kroz nove programe raspolaganja koje smo odobrili na razini preko 350 jedinica lokalne samouprave imamo već preko 300.000 hektara govori u smjeru da imamo dobar fond i državnog ali i privatnog vlasništva koje nije u funkciji. Dakako da osim komasacije koja jedan dio uređenja poljoprivrednog zemljišta kako bi dobili na produktivnosti odnosno veće konkurentnosti našeg poljoprivrednika da moramo razmišljati i šire, a ovo što ste vi naveli upravo govori tome prilog ne samo na području gdje je moguće komasacija već i na drugim područjima je potrebno određene [[Upadica: Hvala vam.]] zahvate provesti. Hvala lijepo. Vi ovim zakonom prebacujete sve na lokalnu samoupravu, tu ste županije zaboravili bez obzira što imaju i ljudski potencijal tj. imaju kapacitete, sve na lokalnu samoupravu jer vi sad Pilatovski ruke pere od 2009., pa 2015. je zakon apsolutno ništa niste postigli po ovome pitanju. Međutim, ja bi samo rekao da je trenutno puno aktualnije to šta u sve manje i manje imamo proizvodnje voća i povrća da bi bilo vrijeme da donesete jednu odluku razumnu da što više, sve poticaje koji su mogući date za umjetno gnojivo i da na taj način omogućite poljoprivredniku

Hvala na vašem upitu. Ministarstvo poljoprivrede se priprema za proljetnu sjetvu i u tom kontekstu je Vlada RH odobrila iznos od 200 miliona kuna upravo koje usmjerava upravo u impute u poljoprivrednu proizvodnju, a najveća stavka u tom dijelu su mineralna gnojiva. Dakle, ovim iznosom odnosno programom omogućit će se za preko 80.000 poljoprivrednika potpora na razini do prvih 20 hektara što je socijalno najugroženija skupina poljoprivrednika kako bi uspješno prevladali dakle i proljetnu sjetvu, a koja se planira prema našim podacima, u komunikaciji smo sa poljoprivrednim proizvođačima odnosno njihovim udrugama koja se planira na površinama koje su bile zasijane i prošle godine.

Kolega Ivanović, izvolite. Uvaženi državni tajniče, mnogi smatraju da je komasacija sveti gral poljoprivrede, da ona može unaprijediti dodanu vrijednost koja apsolutno je bitna u poljoprivrednoj proizvodnji i na tragu onoga što je uvažena zastupnica Marić pitala mislim da je to vrlo, vrlo bitno za čelnike jedinica lokane samouprave. Znači proces će u biti tek sada krenuti, znači oni koji su se javili u onom preliminarnom nekakvom pozivu ok, ali to ne znači da i drugi čelnici jedinica lokalne samouprave ne mogu sada kad zakon uđe u proceduru i kad ministarstvo propiše odnosno jedinice lokalne samouprave početak ove cijele priče mislim da je to vrlo bitno i mislim da većina čelnika jedinica lokalne samouprave možda nije najbolje informirano oko toga, pa nije loše možda još jednom ili nekoliko puta to ponoviti.

Inicijalni javni poziv je bio dakle poziv za iskaz interesa temeljem kojeg su se javile 23 jedinice lokalne samouprave na području 11 županija i ona dokumentaciju koju su priložili bit će im adekvatna i za prijavu na javni poziv kada vlada omogući i definira program komasacije. Za sve jedinice lokalne samouprave koje se nisu prijavile u okviru javnog poziva za iskaz interesa apeliramo da to učine u okviru javnog poziva koji će uslijediti nakon donošenja programa komasacije. Kolega Matula izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi državni tajniče. Nositelj komasacije je po ovom konačnom prijedlogu zakona jedinica lokalne samouprave ili Grad Zagreb odnosno ministarstvo kada je to ovim zakonom propisano. Možemo li zamisliti sljedeći scenarij da recimo neka manja općina koje su se javljale ovdje i u ovim pred ovim pokazivanjem interesa da ministarstvo pomogne u rješavanju te jer se i kao rješavatelj javlja ministarstvo i da se okrupne stvarno površine. '23. je to moguće prodati ako je privatna zemlja ili je možda moguće da ode ta zemlja u dugogodišnju koncesiju i da se ipak kaže da je to interes te male općine. Izvolite odgovor. Zahvaljujem na pitanju. Dakle, komasacija je od interesa za RH i kao reformska mjera tako će se i provoditi i svi postupci koji će biti vezani uz komasaciju koje će uključivati resorno odnosno druga nadležna ministarstva bit će usmjeri na hitnu proceduru postupaka odnosno bit će po hitnoj proceduri rješavani i time će sva nadležna ministarstva omogućiti hitan postupak komasacije. Vezano za samu komasaciju također će biti određena rasterećenja sukladno posebnim propisima koji se definiraju na razini ne samo Ministarstva poljoprivrede već i Ministarstva financija kako bi komasacija imala rasterećenje za konačnog sudionika komasacije. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče. Dakle, važeći zakon koji je još uvijek na snazi nije donesao rezultat i zbog toga se odlučilo raditi novi zakon sa idejom da se zaista donese rezultat takva je bila samo ideja i da cilj bude komasacija.

Pretpostavljam da ste vi to kao ministarstvo napravili nekakav hodogram gdje se vide neki mjeseci, neki rokove, neke stvari. Vaša suradnica je u nekoliko navrata i u prvom čitanju kad je bila ministrica ovdje pokazala da to postoji i vi to imate. Bio je nekako moja primjedba je bila da to stavite i u obrazloženje zakona da i mi vidimo koji su to hodogrami po važećem zakonu odnosno po onom zašto ove izmjene ide. Zašto to niste stavili u obrazloženje zakona? Zašto nam niste pokazali ta dva usporedna hodograma [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] da vidimo koje su to poboljšice u ovom zakonu. Zahvaljujem na vašem upitu. Tijekom rasprave vezano za prvo čitanje ovog zakona, ali i tijekom rasprave unutar Odbora za poljoprivredu, Odbora za zakonodavstvo i danas ali i tijekom prvog čitanja obrazložili smo na koji način procedura odnosno hodogram aktivnosti teče i vezano za sam proces komasacije on po našim procjenama će obuhvatiti razdoblje od dvije i pol godine od ishođenja prvih dokumenata do završnog stupnja komasacije odnosno realizacije. To ne znači da počinjemo od današnjeg dana pa da završavamo za naredne dvije godine.

Zahvaljujem predsjedavatelju. Bilo bi mi draže da je na vašem mjestu resorna ministrica, naime zakonom je propisano da se komasacija provodi u interesu RH, a da je postupak komasacije hitan postupak. Samim propisivanjem hitnosti niste postigli ništa, kao prvo u samom zakonu nisu definirani bilo kakvi rokovi za bilo koju postupovnu radnju u samom postupku komasacije, a kao drugo model po kojem se komasacija provodi u kojem je veliko težište stavljeno na raznorazna povjerenstva koja će se formirati na lokalnoj razini postupak se dodatno komplicira, dodatno usporava, dodatno otežava. Ta povjerenstva koja su nekakva ad hoc tijela, sastavljena na ovaj ili onaj način koja nemaju nikakvu podlogu u prethodnom iskustvu ne mogu provoditi postupke koji su u interesu RH. Predlažem da usvojite amandmane i novi model po kojem će komasaciju provodi jedan upravni odjel profesionaliziran, stručan formirati na razini samog ministarstva. hvala. Dakle, za razliku od aktualnog zakona umjesto desetak povjerenstva formiramo će biti jedno povjerenstvo koje će činiti sedam članova povjerenstva, dva predstavnika jedinice lokalne samouprave dva predstavnika ministarstava, dva, jedan predstavnik iz područja pravosuđa odnosno općinskog suda, također jedan predstavnik Državne geodetske uprave odnosno jedan predstavnik vlasnika. Dakle, u tom dijelu iskustvo koje smo propisali koje u izmjenama i dopunama, u izmjenama nastavno na prvo čitanje, nadogradnja na prvo čitanje odnosno na tekst iz prvog čitanja je iskustvo od 5 godina i ukoliko na tom području jedinice lokalne samouprave ne postoji adekvatnih stručnih osoba s ovim iskustvom onda se može dakako [[Upadica: Hvala.]] za predstavnika odnosno za člana uključiti i nekog ispod [[Upadica: Hvala lijepa.]] tog iskustava. Poštovani državni tajniče kada usporedimo potrebna sredstva iz 2016. godine koja su bila predviđena za komasaciju to je bilo 12 tisuća, 12 milijuna kuna eura godišnje i 32 milijuna eura putem programa ruralnog razvoja i kada usporedimo, za 7,5 tisuća hektara, a sada imamo pretpostavke da za 18.000 hektara imamo predviđeno 313 milijuna eura.

Hvala, dakle mjera koja je bila definirana u programu ruralnog razvoja 2014.-2020. u ovom iznosu koji ste spomenuli dakle nije nikada bila u realizaciji i provedena iz razloga određenih poteškoća u aktualnom zakonu jer se nije moglo realizirati. Dakle, nije se mogla realizirati provedba ove mjere. Nastavno na Nacionalni program oporavka i otpornosti dakle kao reformsku mjeru unutar ovoga programa kao programa koji definira 4 komponente ovaj iznos definira područje od 18.000 hektara i u ovom djelu ne možemo uspoređivati program ruralnog razvoja u odnosu na Nacionalni program otpornosti, oporavka i otpornosti vezano za samu financijsku alokaciju. Što se tiče same, samih troškova, samih korisnika komasacije definitivno je ovaj postupak po hitnom [[Upadica: Vrijeme, hvala.]] postupku i sa manje akata i tijela jeftiniji za krajnjeg korisnika. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, komasacija nije nešto što se radi svakih 30 godina nego bi trebalo biti jedan proces koji se radi u kontinuitetu. Očigledno zakonski okvir nije bio dobar, to ste i sami ustanovili, krenuli u izmjene i to je u svakom slučaju nešto za podržati. Hoće li biti učinkovitiji ovaj zakon to ćemo još vidjeti, no činjenica je da je prosječna cijena hektara poljoprivrednog zemljišta u RH među najnižima u EU. Stoga je moje pitanje vrlo jednostavno i samo jedno, neću vam postaviti 3 kao druge kolege. Hoćete li produžiti moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima koji ističe iduće godine? Vezano za vaš upit dakle moratorij koji ističe iduće godine u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zemljištem definirat će se pravo prvootkupa i na taj način regulirati tržište poljoprivrednog zemljišta i za privatno i državno poljoprivredno zemljište.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče činjenica da je u RH stanje na terenu bitno različito od pojedinih regija. Negdje u nekim dijelovima je to zemljište poljoprivredno doista dobro ukrupnjeno, no dok nažalost u nekim dijelovima se radi još uvijek o vrlo malim česticama jel. Jedinice lokalne samouprave su i dosada gospodarile odnosno bile vrlo upućene u gospodarenje poljoprivrednim zemljištem i mogle su kroz svoje programe raspolaganja znači ukrupnjivati kod prodaje, davanja u zakup, mogle su stvarati tehnološke cjeline i na taj način ukrupnjivati zemljište. Sada je to omogućeno onima koji to nisu odradili da kroz ovaj zakon to provedu. No, nažalost često puta čini mi se da mnogi brkaju komasaciju samo sa ukrupnjivanjem. Komasacija je puno više od toga. Znači i definiranje i puteva i odvodnje, nerazvrstanih cesta itd., sve to skupa, pa bi volio malo da to pojasnite još šta to u stvari predstavlja komasacija. Da, moramo razlikovati komasaciju od okrupnjavanja, okrupnjavanje u suštini je samo povećanje poljoprivredne površine dok je komasacija zahvat koji nameće pred nositelja komasacije odnosno u suštini i Ministarstvo poljoprivrede čitav i druga ministarstva, čitav niz zahvata po pitanju rješavanja imovinsko pravnih odnosa odnosno uređenja zemljišta, izgradnje određenih objekata infrastrukture na tom području dakle cjelokupni zahvat koji zadire u više resora u pravosuđe, u pravo, u poljoprivredu i definitivno u graditeljstvo. Poštovani državni tajniče, poštovana ravnateljice kao što je Hrvatska u svemu raznolika tako su i mogućnosti samog formiranja komasacijskih gromada različite u pojedinim dijelovima RH. Zanima me tj. možete li mi pojasniti kako će se nakon usvajanja ovog zakona birati područja sama za komasaciju, konkretno pitam za Splitsko-dalmatinsku županiju i njezine općine i gradove. Na koji način i hoćemo li moći participirati kao županija u ovih 18.000 hektara koji su planirani kroz NPO?

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče.

Dakle kao što sam već naglasio, mislim odgovorio zastupniku Ivanoviću, dakle naša temeljna postavka je da e-zakup bude osnova za i informacijski sustav u komasaciji i nadogradnja istog će biti dakle osnova za informacijski sustav i registar sudionika komasacije. Dakako da smo otvoreni za mogućnost nadogradnje na ovaj sustav i drugih aplikacija ukoliko je moguće umrežavanje. Gospodin Troskot. Izvolite.

Evo danas je naslovnica ovdje, pad proizvodnje, dakle gotovo svih kategorija poljoprivrednih proizvoda, evo to je, to je produkt okrupnjavanja zemljišta u zadnjih 30.g. i moje pitanje je slijedeće.

Evo samo mi to odgovorite u čemu je problem, di je ta metafizika, šta je tu toliko komplicirano? Zahvaljujem. Da moguće je realizirati komasaciju ne na vjerojatno ovoj površini ona je već komasirana, dakle ne treba duplati komasiranu površinu. Moguće je realizirat komasaciju i ovom reformskom mjerom kroz zakon koji predlažemo, kroz proceduru koju smo osmislili definitivno ćemo do 2026. realizirati ovih 18 tisuća hektara, ali i stvoriti preduvjete kroz zakon, kroz ovu zakonsku mjeru za daljnji nastavak komasacije vezano za površine i financiranje kroz državni proračun za koji će biti definitivno mjesta u budućem razdoblju u proračunskim stavkama Ministarstva poljoprivrede. Ali da odgovorim na prvi detalj vezano za dakle pad proizvodnje voća i povrća. U prošloj godini on je u dobroj mjeri rezultat i određenih elementarnih nepogoda vezano za proizvodnju voća odnosno povrća [[Upadica: Hvala, vrijeme]] na otvorenom. Poštovani g. državni tajniče, iskaz interesa za komasaciju u Varaždinskoj županiji je 3,5 tisuće hektara 13 tisuća čestica, ali koliko čujem sad trebat će još jedan poziv i još jedanput se javite ovo je samo bilo preliminarno da bi se osjetilo bilo i potreba, a onda nakon stupanja na snagu zakona i valjda plana onda će se trebati opet svi javiti. Mislim to je jako bitno da ljudi ne bi mislili da su sad riješili svoj problem i da će ić komasacija kod njih. JLS koje su se prijavile na javni poziv za iskaz interesa imaju informaciju i ona im je dostupna da će nakon donošenja programa komasacije morati ponovno se prijaviti, ali dokumentacija koju su u najvećem dijelu pripremili za ovaj javni poziv za iskaz interesa bit će im dakle adekvatna i za ono što će bit propisano programom komasacije odnosno temeljem zakona o kojem danas raspravljamo. Poštovani državni tajniče, evo da hrvatska javnost malo dobije predodžbu o čemu mi uopće raspravljamo, prosječan posjed, poljoprivredni posjed u RH ima 5,5 hektara, možda malo više-manje okej. Za usporedbu lošiji od nas su Bugari i oni imaju 5,1 hektara, Slovenci 6,3 iako su planinska brdska zemlja, Austrija 19 hektara, a Njemačka preko 43 hektara je prosječni poljoprivredni posjed, Kanada ako se ne varam još onih davnih dana dok sam studirao je imala preko 100 hektara prosječni poljoprivredni posjed. I kad znamo ovo onda vidimo da hrvatska poljoprivreda ne može bit konkurentna i ja evo ga apeliram da se upravo ova komasacija stavi za prioritete vašeg ministarstva jer bez komasacije hrvatski poljoprivredni proizvod jednostavno ne može biti konkurentan, a očito je iz brojaka. Zahvaljujem na apelu. Da i mi smo tog stajališta da jedan od preduvjeta za konkurentnu i produktivniju hrvatsku poljoprivredu okrupnjeno i uređeno poljoprivredno zemljište. Podaci govore da je na razini ukupnih poljoprivrednih površina u odnosu na broj poljoprivrednika prosječna površina po poljoprivrednom gospodarstvu 6,7 hektara, a po … metodologiji 11 hektara.

Žele li predstavnici, izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika Mosta kojeg će zastupat g. Petrov i nakon toga g. Bulj. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici ministarstva. Ključna dva resursa budućnosti Hrvatske, budućnosti cijelog svijeta su poljoprivredno zemljište i voda. Prvo, imamo 600.000 preko 600.000 hektara poljoprivrednog zemljišta danas u Hrvatskoj koje je zapušteno koje se ne koristi, imamo zakon koji to regulira, Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je potpuno neadekvatan, a dosad se mijenjao 28 puta. Drugo, okrupnjavanje zemljišta odnosno komasacija koja zapravo znači veću proizvodnju poljoprivrednih proizvoda na tim zemljištima, dakle gotovo jednako bitna kao i raspodjela poljoprivrednog zemljišta se ne provodi uopće. Unatoč tome što je vlada prije 13 godina donijela plan za tu komasaciju, unatoč tome što ja na raspolaganju ova vlada do 2020. imala preko 300 milijuna kuna za to provođenje. Upozoravamo da već duže vrijeme da niti ovaj zakon koji se danas donosi neće promijeniti stvari, nije riješio način kako će se rješavati imovinskopravni odnosi, nije definirao pravu odgovornost nego je odgovornost prebacio gotovo kompletno na jedinice lokalne samouprave itd., itd. Hrvatska će ponovo izgubiti godine, Hrvatska neće moći zbog ovoga proizvoditi poljoprivredne proizvode čak ni za sebe dovoljno. Mene zanima čemu smisao donošenja zakona kada za to se ne nosi apsolutno nikakva odgovornost, čemu donošenje zakona koji neće ništa promijeniti? Koja je točno odgovornost onih koji donose ovakve zakone? Koje su posljedice? Rekao, porekao, obećao, zaboravio, pa ja iskreno mislim da bi u životopisu ljudi koji su donosili ovakve zakone trebalo stajati ne samo radno mjesto nego učinak, a učinak nije broj donesenih zakona, to vam Zakon o poljoprivrednom zemljištu govori. Učinak su ishodi na samu poljoprivredu, a vjerujem da bi se onda stvari značajno promijenile.

Kad gledamo današnju geopolitičku sliku, Hrvatska treba ulagati u poljoprivredu, ali ne način na koji se to danas radi, na način da se dijele novci bez ikakve naknadne kontrole i inspekcija nego po ključu znam te, dobar si mi Hrvatska treba ulagati u poljoprivredu, ali ne način da zato što želite uhljebiti dodatne ljude, izmišljate povjerenstva, izmišljate protokole, stvarate razlog zašto ti ljudi trebaju postojati, bujate administraciju koja koči tu istu poljoprivredu. Prioriteti se trebaju promijeniti, prioritet nisu vladajući, prioritet nije opstanak na vlasti, prioritet je opstanak i razvoj Hrvatske u ovom slučaju konkretno poljoprivrede. Mi danas imamo situaciju u Hrvatskoj da je prosječna veličina parcele u Hrvatskoj po ARKOD-u 0,83 hektra, u Zagrebu 0,57 hektara, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 0,23 hektra.

Od 2014.-2020. imali ste na raspolaganju 300 milijuna kuna za provođenje komasacije, ništa se nije odradilo. Zadnjih četiri, pet godina ništa niste napravili osim što ste komentirali da zakon nije dobar i sada kada su vam dali prijedloge kako to promijenit i dalje nema interesa. Ja vas molim, svi ćemo mi proći, ja se samo nadam da će Hrvatska unatoč ovakvom neradu, nesposobnosti, nebrizi opstati.

Prošli put u prvom čitanju je bila cijeli dan, dali smo pohvale, ne znam zbog čega danas nije došla ili je shvatila u biti da je ovo pilatorski pranje ruku od 2009. kada je bio plan i program za komasaciju, pa je 2015. zakon. Do danas nije ništa napravljeno, sve je prebačeno na lokalnu samoupravu, sve kao da ne postoje županije, pusti uredi, ne znaju koliko imaju zaposlenih tako da ljude u lokalnim samoupravama pitanje je imaju li potencijale ljudske kapacitete jesu li uopće u mogućnosti da bilo što naprave.

Međutim, ja bih ovdje samo kratko kazao da je u ovome trenutku najbitnije državni tajniče pošaljite poruku pa makar telefonski ministrici trenutno je sjetva u punom jeku. Znači umjetno gnjojivo omogućite poljoprivredniku i seljaku što jeftinije. Sve poticaje koje imate, sve novce koje imate u ovome trenutku je najbitnija znači hrana uz naravno hrana, voda i energija. Znači mi nemamo druge mogućnosti nego plin je poskupio, umjetno gnjojivo ovisi o tome. Što se tiče poljoprivrednoga zemljišta, govorim o komasaciji na primjer hektar poljoprivrednog zemljišta u Nizozemskoj je 70 000 eura. U nas je 3000 eura u Hrvatskoj, što znači 20 puta jeftinije, a nama uskoro istječe moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama. Da li je to jednakopravnost i koja je to uredba i direktiva EU. Dao sam zakon, ima dvije godine u proceduru o zabrani prodaje poljoprivrednoga zemljišta kao jednog od ključnih resursa vidim u ovoj krizi što znači, što predstavlja poljoprivredno zemljište, a ne mi pričamo o komasaciji u ovome trenutku kada jedan posto imamo navodnjenog poljoprivrednoga zemljišta.

Pa daj probudite se!

I sad nakon Stjepana Radića prošlo je razni sistemi. Mi apsolutno ništa nismo napravili, nego smo gori kad su sa nama vladali ovdje kralj iz Beograda ili ne znam odakle sve ili kad je bio komunizam, gori prema agraru i poljoprivredniku, seljaku, stočaru. Pa mi u ovome trenutku prošle godine u odnosu na pretprošlu smo 50% manje proizveli rajčica, voća, povrća, oraja, bajama, šljiva, zapušteni voćnjaci, šljivici, domaćinstva. Nama tribaju hitne mjere. Mi pričamo o komasaciji koju u 15 godina apsolutno ništa nije napravljeno. Na koji način? Koji resursi? Materijalni? Koji potencijali?

A čemu one služe? Prebacili državne urede kod njih, da bude više tvorevina. To nije decentralizacija, to je harač, to je guljenje kože seljaku i poljoprivredniku. Hvala lijepa.

Prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta u drugom čitanju ne donosi previše razlika u odnosu na prvo čitanje. Zanimljiv je i cijeli niz primjedaba koje su iznesene u prvom čitanju, a nisu prihvaćene. Međutim, kako god bilo svakako bi ovaj novi zakon trebao napraviti pozitivan iskorak i korjenitu izmjenu u odnosu na trenutno važeći. Prije nekoliko dana pročitala sam tekst o jednom postupku okrupnjavanja na jugu zemlje u općini Konavle.

Stoga su na početku izdvojene i popisane čestice u okviru tzv. komasacijske gromade. Ovakva struktura svjedoči o velikoj rascjepkanosti parcela što znato povećava troškove i vrijeme potrebno za njihovu obradu, a komasacija bi trebala riješiti probleme te vrste. Okrupnjavanje zemljišta u najvećoj je mjeri temelj za buduće ozbiljnije investicije i jače tehnološko osnaživanje manjih poljoprivrednih gospodarstava koji danas gube jako puno snage, energije i novca na obrađivanje velikog broja malih parcela zemlje razbacanih na različite strane što im otežava posao. Provedba komasacije kao reformske mjere važna je i zbog toga što može predstavljati model koji ćemo primjenjivati na cijelu Hrvatsku i potaknuti ostale JLS na pokretanje postupaka okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na svojim područjima. Zakon će dodatno uredit ovo važno područje i propisati prava, ali i obveze, a u izradi i program komasacije poljoprivrednog zemljišta. Poljoprivredno zemljište najvažniji je resurs koji imamo, te ćemo provedbom ovog zakona, kao i izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu raspolaganje nadamo se biti brže, učinkovitije, pravednije i transparentnije. Kako sam rekla maloprije, ali i u prvom čitanju, nažalost parcele koje se rade su uglavnom usitnjene, imovinskopravni odnosi složeni, pa cijeli postupak komasacije u ovom trenutku ne može teći glatko. Bez okrupnjavanja nema ni napredne poljoprivredne proizvodnje, a okrupnjavanje bi ujedno bilo i praktično i pragmatično jer su na velikim parcelama uvijek manji troškovi upravo zbog mehanizacije, velika mehanizacija s velikim radnim zahvatom smanjuje ukupni trošak proizvodnje svake kulture.

Najveće prosječne parcele upravo su u Osiječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, te Virovitičko-podravskoj županiji, najmanji prosjek imaju Dubrovačko-neretvanska i Krapinsko-zagorska županija. Komasacijom bi se u funkciju stavilo i neobrađeno poljoprivredno zemljište kojeg nije malo, potencijalni problem je mislim i strah ljudi jer se ljudi boje da neće dobiti istu kvalitetu i klasu zemlje ili će biti u manjoj parceli. Prije svega zbog definiranih načela jednake vrijednosti, te načela oblika, uporabe i položaja zemljišta. Prijedlogom zakona komasacija bi se trebala provoditi tako da se sudioniku komasacije za njegovo zemljište uneseno u komasacijsku gromadu dodjeljuje novo koje je jednake vrijednosti i u što manjem broju katastarskih čestica uz odbitak vrijednosti zemljišta za opće potrebe, zajedničke potrebe naselja i sudionika komasacije. Iznimno, vrijednost zemljišta koje mu se dodjeljuje ne može biti manje od 90% ni veća od 120% vrijednosti zemljišta koje je unešeno u komasacijsku gromadu. Prijedlog zakona predviđa i novčane prekršajne kazne od 15 do 50 hiljada kuna za pravnu osobu koja ometa uvođenje sudionika komasacije u posjed zemljišta koja su im dodijeljena. Odgovorne osobe u pravnoj osobi također će se kazniti kao i fizičke osobe. Ove kazne trebale bi i odvratiti potencijalne probleme. Ključ ovako ozbiljnog pothvata kakav komasacija sigurno jeste jesu pojednostavljivanje postupka kroz smanjenje administracije i educiranje ljudi, naročito je bitan ovaj drugi segment. Razumijem ljude koji ponekad nemaju dovoljno informacija o nečemu, ne vide jednostavno sve benefite, pa zbog toga ne pristaju na promjene. Upravo zbog toga nadležno ministarstvo mora na sebe preuzeti teret približavanja i pojašnjavanja ovog instituta ne samo pojedincima već i predstavnicima JLS. Svima nama je u interesu da se zakon u praksi provodi prvenstveno jer bi trebao dovesti do poboljšanja krvne slike hrvatske poljoprivrede. Klub zastupnika SDSS-a će podržati Konačna prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Gđa. Vesna Vučemilović ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Nedavno nam je ovaj zakon bio u prvom čitanju i do drugog čitanja je prijedlog doživio svega nekoliko izmjena uglavnom tehničke i nomotehničke prirode i to je manje-više to. Rasprava je bila vrlo kvalitetna, bilo je puno prijedloga kvalitetnih, kako iz opozicije tako i iz redova vladajućih, od Odbora za poljoprivredu također, ali sve je odbijeno. Ovo je vrlo interesantno što je danas pred nama jer manje-više sve bilo da su bili prijedlozi od HDZ-a od Odbora za poljoprivredu gdje vladajući opet imaju većinu, od članova vladajuće koalicije, od pojedinih zastupnika iz vladajuće koalicije, od nas iz opozicije, kad pogledate ovaj tekst, ne prihvaća se, ne prihvaća se, ne prihvaća se i to jako dobro govori kako ova vlada funkcionira, pa se postavlja nakon ove rasprave i nažalost ne samo nakon ove jedno vrlo legitimno pitanje, čemu sve ovo ako će predlagatelj tj. ministarstvo odbiti redom sve prijedloge, a robotske ruke u petak na glasovanju će izglasati sve bez obzira što su i njihovi prijedlozi svi odbačeni i to redom, pa se onda uistinu ne treba čuditi što javnost postavlja pitanje čemu sabor, čemu saborski zastupnici ako vladajuća većina uvijek izglasa sve što ministarstvo predloži, pa čak i onda kada se redom odbiju prijedlozi zastupnika vladajuće većine. Znači ono što je temeljna karakteristika ove vlade i predlagatelja je ipak moramo se složiti bahatost koja svakim danom raste i ne vidi joj se kraj, a ovaj dokument ovdje to bjelodano i dokazuje i potvrđuje. Što je druga karakteristika prijedloga ovog zakona koji je danas u drugom čitanju pred nama? Silna žurba. Ovaj zakon se očigledno morao donijeti i to baš ovako kako je napisan i to čim prije, 30.g. jedno veliko ništa, a sada u par tjedana odmah i na brzinu ćemo donijeti zakon koji će navodno riješiti nered i dovesti do uređenih, uređenog prostora poljoprivrednog zemljišta i svega što bi trebalo biti rezultat ovog zakona. Po važećem zakonu nije napravljena nijedna komasacija, ali to nikome nije smetalo kako prošlom ministru tako ni još uvijek važećoj ministrici. Znači godinama vladajućim nisu smetale usitnjene parcele kako SDP-ove vlade tako i HDZ-ove, a upravo te usitnjene parcele su jedan od glavnih uzroka niske produktivnosti naše poljoprivrede koja je na nekih 30% prosjeka EU i sada odjednom ćemo mi to brže bolje sve urediti pri tom svi moramo biti svjesni činjenice da iduće godine ističe moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima. I kada imamo prosječnu cijenu hektara poljoprivrednog zemljišta koja je među najnižima u EU uistinu se moramo zapitati čemu žurba i zašto to baš sada i baš ovako i zašto se to baš sada sve uređuje sredstvima EU, nisam pobornik nekih teorija zavjera, ali sve se to nekako zgodno poklopilo i previše se toga poklopilo da bi bilo slučajno. Mi se moramo zapitati u konačnici što će ostati od ove naše Hrvatske. Odgovor da će pravo prvokupa imati država nas ne treba utješiti nego nas treba još dodatno zabrinuti. Mi naftu šaljemo u Mađarsku dok naše rafinerije ne rade, od koncesija se godišnje uprihodi malo više od 200 milijuna kuna, što znači da se sva naša rudna i ostala bogatstva daju doslovno u bescjenje. Evo i nedavno vidjeli smo da natječaji se raspisuju na Badnjak, pa onda se isto nekakve minorne cijene i koncesijske naknade naplaćuju za hidroelektrane. Danas više nego ikada vidimo značaj energetske neovisnosti i poljoprivredne proizvodnje, a upravo je poljoprivredno zemljište taj resurs koji je neprocjenjiv i koja su to pitanja koja se postavljaju iz dana u dan od invazije Ruske Federacije na Ukrajinu, hoće li biti hrane, kakva je naša prehrambena sigurnost? Takvo pitanje u Hrvatskoj koja bi mogla proizvoditi hranu ne za ovih 3 milijuna i 800 tisuća stanovnika nego znatno više znači da su sve vlade dosada pale na ispitu. Ova situacija u našoj poljoprivredi nije od jučer i na svim vladama do sada leži odgovornost za ovo katastrofalno stanje. No to se obično dogodi kada idete nešto rušiti, a nemate viziju kako bi trebalo izgraditi novi sustav, vrlo često nema ni znanja. Priča o 30.g. naše poljoprivrede od '90.-tih do danas ogledni je primjerak takvog pristupa i danas smo tu gdje jesmo. Znači danas u Hrvatskoj unatoč poticajima koji iznose vrlo visokih 7 milijardi godišnje poljoprivrednici traže hitnu tematsku sjednicu vlade. To dovoljno govori o ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo. Poljoprivrednike kao i ostatak stanovništva zabrinjava prehrambena sigurnost, a posebno stanje u stočarstvu koje je doslovno na koljenima. Da naši poljoprivrednici odgovorno rade svoj posao i promišljaju unaprijed probleme koji su mogući govori i činjenica da traže odgodu primjene zajedničke poljoprivredne politike EU i to na godinu dana. Jedno je provoditi ZPP u okolnostima koje su bile do agresije Ruske Federacije na Ukrajinu, a sada je potpuno drugačija situacija kada je prehrambena sigurnost ključna. Rast cijena žitarica je nezapamćen, proizvodi od stoke meso, mlijeko, jaja ne pokrivaju ni 50% uloženog u hranu za životinje, cijene na burzama pšenice i kukuruza ovih dana kreću se od 350 do 400 eura po toni, na godišnjoj razini pšenica i kukuruz su poskupjeli čak 85% u odnosu na prošlu jesen, a u odnosu na razdoblje od prije godinu dana i višegodišnji prosjek cijene su veće 150% To su okolnosti u kojima živimo i to su okolnosti u kojima rade naši poljoprivrednici. Poskupili su i svi dodaci u prehrani stoke i to višestruko, umjetno gnojivo također, znači mi trenutno imamo najskuplju sjetvu u ovih zadnjih 30.g. Sve ovo bi moglo dovesti do smanjenja stočnog fonda koji je i sada nedovoljan za potrebe našeg stanovništva. S obzirom na nepovoljnu situaciju na tržištu i ukoliko se brzo ne pronađe adekvatno rješenje procjene su da će stočni fond pasti još dodatnih 25% U vrijeme kada cijene plina, goriva i gnojiva divljaju naglasak mora biti na prehrambenoj sigurnosti, a ne na okolišnim politikama. Godina ili dvije odgode ZPP-a u ovoj situaciji ne smije biti problem. Mi i danas imamo zabrane korištenja određenih zaštitnih sredstava, a kemijska industrija kontinuirano kroz inovacije pronalazi nove kemikalije koje su manje štetne, a imaju željeni učinak, a to je dobar urod. I nemojmo se zavaravati da će primjena ZPP-a i zeleni plan podići prinose, upravo suprotno smanjit će prinose prosječno 10 do 20%, a kod nekih usjeva čak i 50%, smanjit će se proizvodnja hrane i prihodi poljoprivrednika što je u ovoj situaciji potpuno neprihvatljivo. Ako Njemačka može govoriti o tome da će njihove termoelektrane počet koristiti ugljen onda i mi moramo počet razmišljat u tom smjeru da podržimo inicijativu da se odgodi primjena ZPP-a na godinu dana kako bi naši poljoprivrednici mogli u ovim izazovnim okolnostima obaviti svoju funkciju koju uvijek odlično obavljaju, a to je osigurati prehrambenu sigurnost Hrvatske.

Uvaženi državi tajniče sa suradnicom, Klub IDS-a naravno da smatra da poljoprivredna zemljišta treba okrupnjavati i komasacija je sigurno jedan od načina kako to činiti. U svakom slučaju želimo više okrupnjenih hektara nego više podijeljenih i parceliranih na kojima bespravno niču razne zgrade i vikendice, govorim o poljoprivrednom zemljištu. No, ja bi osvrnuo i neću biti jako dug na ove razlike između prvog i drugog čitanja jer čitajući obrazloženje koji prijedlozi zastupnika nisu prihvaćeni u prvom čitanju sa žalošću primjećujem da nisu prihvaćeni i moji, ali i još nekoliko zastupnika čak nekih iz vladajuće većine u ovom saboru poput onog da je komasacija multidisciplinarno pitanje za koje nisu ostvareni preduvjeti i kad se radi jedna takva reforma agrara, jedan tako složeni sustav da bi se trebalo uskladiti s drugim institucijama, drugim ministarstvima da prethodno treba izmijeniti druge propise te se predlaže da ovaj zakon ide u paketu s izmjenama Zakona o nasljeđivanju, Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o dvostrukom oporezivanju kako bi se stvorili preduvjeti za komasaciju. I što je tu loše predloženo? Naprotiv, smatramo da je ovo jedini ispravni put ako želimo učiniti potpunu reformu poljoprivrede jer jedno bez drugog ne ide. Može se odraditi da nekoliko projekata ili 10-ak, 20-ak komasacija na određenim područjima RH ali to nije sustavni pristup i to nije cjeloviti pristup rješavanja ovako složenog problema jer Hrvatska je toliko raznolika i toliko specifična pa mislim da bi trebalo sve te raznolikosti i specifičnosti uzeti u obzir kad se ide uz jedan tako složeni proces kao što je komasacija poljoprivrednog zemljišta. I ponovit ću samo nekoliko razloga zbog čega je ovaj zakon u praksi vrlo teško provediv prvenstveno se referirajući na područje iz kojeg sam dolazim, to je područje Istre, Kvarnera, ali slično je i u cijeloj jadranskoj Hrvatskoj, Dalmaciji, otocima, sjevernom primorju. Prvo, neriješeni imovinsko pravni odnosi, u gruntovnici se još nalaze vlasnici koji su umrli prije 100-tinjak godina, vlasnici čestica koji se nalaze u Americi, Australiji, Kanadi, Italiji, Njemačkoj itd., s obzirom da znate povijest veliku migraciju stanovništva iz Istre, Kvarnera, Primorja, Dalmacije i otoka u povijesti naše zemlje. Drugo, optantska imovina nikad do kraja nije bilo riješeno pitanje imovine nekadašnjih vlasnika ili da se malo preciziram nikad u potpunosti nije to riješeno kako treba i koji su nakon Drugog svjetskog rata opredijelili se za državljanstvo drugih država. Imamo takvih slučajeva mnogo na području istarskog poluotoka. Treće, neriješeno posjedovno stanje, znamo da nije uvijek isto kao i gruntovno, barem tamo gdje bi trebalo biti isto ako znamo da je isti vlasnik i posjednik. I naravno katastarski operati neusklađeni sa stvarnim stanjem na terenu. I bila je još jedna primjedba iz rasprave u prvom čitanju koja nije prihvaćena, a to je ona kad sam rekao da će biti u Istri iznimno teško procijeniti vrijednost određene čestice u odnosu na drugu pogotovo ako nije u njenoj neposrednoj blizini. Radi se o području gdje su cijene zemljišta enormno različite, visoke, divljaju, konstantno se mijenjaju, najčešće rastu i gdje može u praksi biti veoma velika razlika u cijeni od jedne do druge čestice čak i ako su udaljene samo nekoliko stotina metara. Vjerujte mi da je takva situacija na terenu. U obrazloženju je bilo nije prihvaćena primjedba zastupnika Dausa jer se predlaže zakonom vrijednost zemljišta u postupku komasacije se utvrđuje prema popisu u kojem je uređeno područje procjene vrijednosti nekretnina, a procjenu obavlja stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj za to ovlašten pri čemu se u Članku 4. stavku 1. ovog zakona propisuje da će se kod diobe komasacijske gromade i dodjele zemljišta nastojati dodijeliti zemljište na položaju pretežita dijela i uporabe zemljišta koje je uneseno u komasacijsku gromadu. Jasno sve to razumijem, ali ponavljam nije situacija svugdje ista u RH i ovo će u budućnosti biti veliki problem ako se ne budu važile te različitosti i specifičnosti područja, raznih područja u Hrvatskoj. I da rezimiram jer nema mnogo smisla više duljiti, mislim da je dosta toga rečeno tijekom prvog čitanja, u raspravi kod prvog čitanja ovog zakona. Klub IDS-a je stava da treba objedinjavati poljoprivredne parcele kako bi se i multiplicirao sam učinak poljoprivredne proizvodnje, kako bi se posljedično čak, a to je nama jako važno dole, ublažilo i štetna djelovanja divljači, ali ubrzalo naravno cjelokupan razvoj poljoprivrede u zemlji. No, smatramo i dalje i da sam ovaj zakon neće biti dovoljan za kvalitetno provođenje komasacije na čitavom području RH već je cijelom procesu trebalo pristupiti više sustavno, više cjelovito i nije se stvorilo baš preduvjete za njegovo kvalitetno provođenje. Vjerujte mi u praksi će se to pokazati osim tamo gdje postoje gotovo idealni uvjeti za provođenje komasacije jer kad se radi jedna takva reforma agrara, a to bi trebao biti dio cjelokupne reforme i jedan tako složeni sustav, tad bi se trebalo uskladiti s drugim institucijama, to sam rekao i u prvom čitanju, drugim ministarstvima, potrebno je prethodno izmijeniti druge propise. Tako da se ovdje očekivalo i mi smo očekivali u paketu da ide osim izmjena odnosno osim ovog zakona da idu izmjene Zakona o nasljeđivanju, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o dvostrukom oporezivanju kako bi se zapravo stvorili puno kvalitetniji preduvjeti za samu komasaciju.

Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege drugo čitanje komasacija poljoprivrednog zemljišta. Šta reći? U našoj strategiji koju smo prije par mjeseci imali ovdje u Hrvatskom saboru Strategija poljoprivredne proizvodnje također se spominje da treba okrupnjavati, da trebamo bit konkurentni. Međutim, kada razgovaramo o komasaciji mi ne možemo ovdje izbjeći da ne skrenemo pozornost na sve probleme hrvatske poljoprivrede koju imamo danas. Po meni mi smo 30 godina poljoprivredu cijepali, privatizirali, mrvili, rasitnjavali, iseljavali i onda smo se nakon 30 godina sjetili da bi trebalo okrupnjavati. Dobro, nikad nije kasno. Zakon ove izmjene između prvog i drugog čitanja o.k. može se to podnijeti smanjilo se 5 godina radnog iskustva u struci za ta povjerenstva. Povjerenstva su 7 članova. Ja ostajem pri svojoj tvrdnji da mislim da ako nam je poljoprivreda bitna, ako je poljoprivreda stvarno od nacionalnog interesa Republike Hrvatske a mora biti, jer vidimo šta se događa uz Ukrajini zbog agresije Rusije na Ukrajinu pitanje je li mi danas možemo biti samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji. Nitko neće dati odgovor, niti ima hrabrosti taj odgovor dati da li mi imamo dovoljno u robnim rezervama, da li ćemo dovoljno posijati u ovoj poljoprivrednoj sjetvi. To su teme od nacionalnog interesa i mislim da poljoprivredu tako treba tretirati. Kada se u vrijeme bivše države pod navodne znake za vrijeme tog komunizma komasiralo onda su ljudi bili protiv toga, stvaraju se kao nekakvi giganti, stvaraju se poljoprivredna poduzeća. Imaš čestice na jednome dijelu, imaš gospodarsku zgradu sa tim strojevima, ne ideš na cestu, ne moraš imati trošak registracije, sve ti je blizu. Prema tome, ako išta želimo napraviti za hrvatsku poljoprivredu treba omogućiti ljudima da se okrupne. Da bi se okrupnili onda se poslije toga trebaju družiti, moraju imati dovoljne količine za izaći na tržište. Pričati danas kolika je cijena mineralnih gnojiva je suludo. Mi imamo tvornicu mineralnih gnojiva Petrokemiju koja ne radi ili je na aparatima. Sami znamo da je Rusija bila veliki izvoznik mineralnih gnojiva i taj kanal je zatvoren. Našu sjemenarsku proizvodnju smo uništili. Ja ne vidim, imamo još malo ostataka od osječkog Instituta i želim svaku sreću, treba im pomoći u svakom pogledu da nastave dalje raditi. BC institut se privatizirao, američke kompanije su još dok sam se time malo stručnije bavio imale sigurno pedesetak posto udjela na tržištu sjemena u Hrvatskoj i to su sve stvari o kojima treba progovoriti kao što danas moramo govoriti o temi komasacije.

Malo sam bacio statistiku, na odboru smo naknadno dobili koje su to jedinice lokalne samouprave, pa sam vidio da ima mješovito 23 čini mi se da slavonske županije imamo 5 ili 6 jedinica lokalne samouprave. U Dalmaciji također ima 4, 5, nešto na sjeveru Hrvatske i to je dobro. Europa će to sufinancirati, ali ono što bih želio reći nemojmo samo raditi da povučemo novce iz EU. Naravno da su novci za poljoprivredu bitni, ali ja u zadnje vrijeme vidim da svi vole pričati o poljoprivredi, svi vole pričati o poljoprivrednoj proizvodnji, ali jedino na što se poljoprivreda svela tko će kupiti kakav traktor i tko će povući neke novce iz EU. A onda imamo poslije toga i tko će dići neki nasad ali ne zato što ta familija ima neku tradiciju, što se želi s time baviti, što će taj njihov proizvod završiti na tržištu što će oni od tega moći živjeti možda tri generacije. Jer kad bi sad malo dublje ušli u tu poljoprivredu to je obiteljski posao, to je nasljedno. Pogledajte malo poljoprivredu u Italiji, pogledajte u Francuskoj vinarije, mljekare, sirane, vinograd i to se sve prenosi sa koljena na koljeno. Netko će prodati neke strojeve. Bio sam sa jednim poljoprivrednikom prije par dana koji podiže upravo nasad borovnica, eto valjda borovnica je zdrava pa je dobio neke novce, pa mu je sin mali poljoprivrednik pa je izvuko iz svog OPG-a da dobije te novce. Pozdravljam sve. Ali evo već u međuvremenu od same aplikacije do danas je poskupila sva ta oprema, više se ne može uopće pokriti jer mora financirati da bi mu se novci vratili, pa će se morati zadužiti. I na kraju se ta poljoprivreda svede u biti da mi cijelo vrijeme kupujemo skupu poljoprivrednu opremu izvana jer smo doma sve uništili, nema ti više tko šta prodati. Ljudi su uvijek u nekim kreditima, uvijek moraju nešto tramakat, platiti, da bi kasnije dobili i to vam je realno stanje hrvatske poljoprivrede. Moramo biti iskreni, realni reći ubili smo sve do kraja što smo mogli ubiti. I ako je sad ova komasacija jedan preduvjet, onaj stari Zakon o komasaciji koji je bio 2015. godine koje više se ne sjećam pa hektara se nije okrupnilo. Podržavam, mi ćemo podržati ovaj Zakon o komasaciji u ime kluba Socijaldemokrata da ne bi rekli da smo mi eto protiv poljoprivrednika, da mi želimo zabiti zadnji čavao u lijes tih naših poljoprivrednih proizvođača. Ne, podržat ćemo zakon. Ako želiš pomoći poljoprivredi podržat ćemo, ali to je kap u moru. Pa evo jedan primjer da želite privatno nešto okrupniti, da maknete državu i jedinice lokalne samouprave iz tog proces, da dva susjeda žele zamijeniti zemljište, pa ne mogu ga zamijeniti. Jedan mora prodat drugome, drugi mora prodat prvomu i obadvojica moraju na to platiti porez. Ma nemoguće je to napraviti! Dat ćemo podršku zato što po meni naša poljoprivreda, ja se divim tim ljudima koji još uvijek ostaju govorim više na male poljoprivrednike, pustimo sad firme ili osobe koje rade više od 100 hektara, to su veliki proizvođači, ali malim OPG-ovcima koji imaju od 2-10, 15 hektara a treba im pomoći. Ako ova komasacija ide u tom smjeru da počnemo ozbiljnije i razložnije, sabranije i statistički da stavimo sve na stol poljoprivredi treba puno toga. Pa mi smo zakazali sa sustavima navodnjavanja, mi smo zakazali sa poljoprivrednim zadrugama, mi smo, kaže neko pogoduje se stranim uvoznicima, ne, mi smo ubili naše. Mi ubijajući naše smo otvorili put stranim lancima i stranim proizvodima da naši poljoprivrednici ono ne znam nemaju računice proizvodit. Pa prije jedno deset godina kada sam vodio jednu farmu stočarske proizvodnje, tov junadi nisi mogao dobiti poticaj ako ti se tele oteli na farmi, a ako si ga kupio u Rumunjskoj na njega si mogao dobiti poticaj. Pa mi smo apsurde radili u našoj poljoprivredi, apsurde. I zašto nam se sada na popisu stanovništva iz Slavonije toliko ljudi iselilo, pa zato što nisu mogli nać ekonomsku računicu da od poljoprivrede mogu živit. Ali mi smo ubili poljoprivredu i u sekundarnoj djelatnosti, prije su ljudi radili ujutro u nekoj firmi, popodne su se bavili poljoprivredom, pa sad toga nema.

I onda pišemo strategiju i u toj strategiji nakitimo toliko stvari ne bi da smo država Danska, ili Francuska ili Španjolska. Pa ljudi pogledajmo se u oči ubili smo hrvatsku poljoprivredu. Ajmo nać neki konsenzus, ajmo nać neke ljude koji će se time ozbiljno zabaviti. Ovaj prijedlog za komasaciju će proći bio klub Socijaldemokrata za ili protiv on će svakako 77 ruka je tu osigurano i on će proć i ok, ali ajmo vidit za dvije godine koliko smo tih hektara okrupnili, koliko je tu poljoprivredne proizvodnje, šta se tu strateški proizvelo, šta se prodalo, koliko je PDV-a od toga se naplatilo to su stvari o kojima moramo razgovarati, ali vidim da svi vole pričat o poljoprivredi populistički, svi bi htjeli vuć neke političke poene. Ovo nema na poljoprivredi se nema ko šta vuć nikakve poene jer sve vlade koje su bile su zakazale na poljoprivredi, nebitno jel to lijeva ili desna vlada.

Poštovane kolegice i kolege. Kolega državni tajniče. Pripremajući se za ovu raspravu naišao sam na jednu misao koja kaže otprilike ovako „Jednom u životu trebat ćeš liječnika, odvjetnika, policajca, propovjednika, ali svakog dana barem tri puta dnevno trebat ćeš poljoprivrednika“ Vjerujem da ćete se složiti s time, poljoprivredna proizvodnja temeljna je grana gospodarstva, a poljoprivrednici neophodni nositelji prosperiteta i budućnosti zemlje. Danas to najbolje vidimo. Članstvo u EU Hrvatskoj je otvorilo veliko tržište za plasman poljoprivrednih proizvoda, ali i istovremeno je domaće poljoprivrednike izložilo snažnoj konkurenciji. S druge strane pandemija koronavirusa s kojom živimo evo već dvije godine, zatim energetska kriza, a sada i rat u Ukrajini izazivaju snažne globalne poremećaje koji će dugoročno utjecati na poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju, prehrambenu sigurnost, nedostatnost i dostupnost hrane. Usudio bi se reći kako će uskoro poljoprivredno zemljište postati jedno od najtraženijih resursa. U Hrvatskoj poljoprivredne su površine dostatne, no jesu li dovoljno iskorištene.

Uz brojne brojke s kojima se domaći poljoprivrednici suočavaju ono što svakako predstavlja problem za konkurentnu i produktivnu poljoprivrednu proizvodnju je usitnjenost zemljišta. U Hrvatskoj je registrirano oko 170.000 poljoprivrednih gospodarstava, a pri tome 76% poljoprivrednika koristi površine manje od pet hektara. A u Varaždinskoj županiji iz koje dolazim podaci su porazni, prosječna površina parcele 0,36 hektara nedovoljno za ikakvu konkurentu proizvodnju te dugoročne i ozbiljne projekcije razvoja poljoprivrede. Slično je i u nekim drugim dijelovima Hrvatske. Upravo Prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta o kojem danas raspravljamo treba ići u pravcu rješavanja ovih problema. U HNS-u pozdravljamo navedeni prijedlog obzirom da bi on trebao smanjiti administrativne zapreke te ubrzati i pojednostaviti postupak komasacije što bi u praksi značilo povećanje produktivnosti, stvaranje dodatne vrijednosti i boljeg i kvalitetnijeg korištenja poljoprivrednog zemljišta. Kako se navodi u prijedlogu komasacijom se stvorili povoljni uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom plovnih putova i vodnih građevina za melioracije te izvođenjem drugih radova na uređenju zemljišta. Tim bi se u funkciju stavilo i neobrađeno zemljište na čak 70.000 hektara.

Drago mi je da interes za proces komasacije iskazalo i nekoliko jedinice lokalne samouprave iz Varaždinske županije, točnije riječ je o preko 3.500 hektara u 7 katastarskih općina s više od 13 tisuća čestica s kojima bi se u projekte komasacije okrupnjavanja krenulo odmah, a to su lokacije okolica Vidovca i okolica Ludbreškog kraja. Nadam se da je interes iskazan i u drugim županijama, a vidimo da je i zapravo vjerujem da ćemo konsenzusom podržati ovaj prijedlog zakona obzirom da je prijeko potreban želimo li u budućnosti razvijati ozbiljnu i konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju. Provođenje sustava, sustavne komasacije trebalo bi rezultirati i povećanjem vrijednosti poljoprivrednog zemljišta osobito u kontekstu činjenice da početkom '23. istječe embargo na prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim ulagačima. Upravo zbog rascjepkanosti i slabije infrastrukture cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj su trenutno među najnižima u zemljama EU. No ono što me brine u provedbi ovog zakona i što bi u praksi moglo znatno usporiti proces komasacije je problem nesređenih zemljišnih knjiga i vlasničkih odnosa. Potrebno je što prije ozbiljno krenuti u proces uređenja poljoprivrednih zemljišta u katarskom i zemljišnoknjižnom smislu. Znači ovo nije samo posao koji je vezan za samo jedno ministarstvo već je potrebna sinergija nekoliko resora. Komasacija je sama po sebi kompleksan posao i zakon bi trebao biti što jednostavniji i što efikasniji. Da zaključim, poljoprivredna proizvodnja može izgledati lako i uspješno kada je olovka plug, a oranica kada je ured u gradu, no svi znamo da je poljoprivreda mnogo složenija i zahtjeva mnogo više angažmana želimo li da ona bude produktivna, konkurentna i kvalitetna, treba mnogo znanja naših poljoprivrednika i mnogo znoja treba proteći da bi se napravio kvalitetan poljoprivredni proizvod. Stoga je prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta koji ide u tom smjeru nužan i osobno ću ga podržati.

Evo po treći put za ovom govornicom govorim o komasaciji i kao što kaže predlagač zakon je preduvjet za stavljanje u funkciju poljoprivrednog zemljišta za stvaranje boljih ekonomskih temelja za rast poljoprivredne proizvodnje za omogućavanje stavljanja u funkciju zapuštenog rascjepkanog poljoprivrednog zemljišta nepravilnih oblika, a time se stvaraju veće dodane vrijednosti, uređenje komunalne infrastrukture, druge vrste infrastruktura, poljskih puteva i u stvari boljih uvjeta za život u ruralnom prostoru. Za nas u Međimurskoj županiji tema je dobra i aktualna. Dolazim iz kraja ako prođete cijelim Međimurjem nećete naći slobodnu i neobrađenu, neobrađenu parcelu, ajmo reći praznu parcelu, ali to je stvar jedne tradicije gdje svatko uz svoj posao ima i zemljicu sa strane koji je obrađivao za svoje potrebe, ali vremena se mijenjaju, ljudi više nemaju vremena za mehanizaciju, mogućnosti za obrađivanje tih površina, ali površine ostaju rascjepkane, teško je imati dovoljnu površinu ozbiljnu poljoprivrednim gospodarstvima da bi zadovoljili određene uvjete koji su potrebni za javljanje na natječaje, dobivanje potpora itd. Brojni su problemi u poljoprivredi, lako ih je nabrojiti, mala i nekonkurentna gospodarstva, veliki broj starih gospodarstva, rascjepkano poljoprivredno zemljište, male proizvodne parcele, nedovoljno korištenje agrotehničkih mjera, slaba produktivnost, loše zbrinjavanje staljnjaka i poljoprivrednog otpada. Od toga nitko ne bježi, ali ova vlada se trudi da probleme polako rješava. Problemi komasacije jedan je od tih problema i nadam se da će se ovim zakonom riješiti jedan u najvećem dijelu velikih problema.

Velike su razlike opet po županijama gdje Osječko-baranjska županija ima prosječno 2,5 hektara dok je Krapinsko-zagorska županija 0,3 hektara. Zbog mnogih razloga, a prvenstveno visokih troškova uređenja zemljišta komasacija se preporuča za županije sa manjim brojem ali prosječno većem, većih zemljoposjednika dok se za ostale županije preporučuje neki drugi oblici okrupnjavanja površine … [[Govornik se ne razumije.]] proizvodnje kao što je, su dragovoljna zamjena, prodaja ili stvaranja nekih proizvođačkih oblika povezivanja npr. zadruga. Postupak komasacije provodi se tako da se komasacija, komasaciju stavljaju, zemljište unose u tzv. komasacijsku gromadu iz koje se dodjeljuje … [[Govornik se ne razumije.]] zemljište jednake vrijednosti i u što manjem broju katastarskih čestica … [[Govornik se ne razumije.]] odbitak vrijednosti zemljišta za opće potrebe, zajedničke potrebe naselja i sudionika komasacije. Stručnjaki ističu okrupnjavanje zemljišta u najvećoj mjeri je temelj za buduće ozbiljne investicije i jače tehnološko osnažavanje manjih poljoprivrednih gospodarstva koja danas gube jako puno snage, energije i novca za obrađivanje velkog broja malih parcela zemlje razbijenih na različite strane što im otežava posao. Provedba komasacije poljoprivrednog zemljišta provodit će se sukladno programu koje izgrađuje Ministarstvo poljoprivrede, a donosi vlada u skladu sa osiguranim financijskim sredstvima. Zakonom je predviđeno da Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja i vodi informacijski sustav komasacije u električnom obliku u okviru kojeg će se nalaziti i registar komasacije. Suvišna osnova za pokretanje komasacije bit će idejna rješenja komasacije koja će izraditi jedinice lokalne samouprave ili Grad Zagreb što je opet dobro za nas koji dolazimo iz lokalne samouprave jer mi najbolje znamo probleme s kojima se susrećemo na terenu. Provođenje sustavne komasacije u konačnosti treba rezultirati i povećanjem vrijednosti poljoprivrednog zemljišta jer ovoga trenutka naše poljoprivredno zemljište ovakvo kako je rascjepkano i slabe infrastrukture u cjelini ima jednu od najnižih cijena u zemalja, u zemljama EU. Vjerujemo da će ova komasacija biti opet daljnji temelj za navodnjavanje i druga i druge mjere koje unaprjeđuju poljoprivrednu proizvodnju jer naši svi poljoprivrednici su itekako vrijedni i marljivi. Potrebno ih je potaknuti da se ponekad udruže pametno, kvalitetno, da prate natječaje, da prate tržište i da svoje finalne proizvode prodaju po što kvalitetnoj cijeni. Prema tome smatramo da je ovaj Zakon o komasaciji prva i temeljna mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Klub HDZ-a će podržati ovaj zakon.

Najljepša hvala evo i našem vrijednom službeniku koji nam sve ovako lijepo drži čisto. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, kao što smo i čuli od gospodina Kolareka čovjeka koji zna kakva je situacija ono osnovno što se moramo pitati mene ovaj cijeli zakon podsjeća na trenutak u kojem jedna malo bolje stojeća obitelj poljoprivrednika kojim nešto malo bolje ide u životu onda iz velikog rada naruče klavir. I dođe klavir u kuću, unese se, cijelo selo ga dođe gledati ali ima jedan problem nitko na njemu ne zna svirati. Tako i ovaj zakon nažalost postavlja i pred nas osnovno pitanje. Je li ovaj zakon odnosno ovo okrupnjivanje, komasacija dobro rješenje za sve krajeve Hrvatske? Sasvim sigurno da nije. Tamo gdje ga možemo provesti u regijama Hrvatske koje su iznimne jednostavne poljoprivredne proizvodnje neka ne zamjere ali nazvat ću ju jednostavnom možda se i može provesti u Slavoniji, možda se može provesti na području Baranje ili nekim drugim županijama. Evo ja imam ovdje jedno vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo pismo koje sam dobio od jednog seljaka, baš pravog seljaka iz Podravine. Dajte da čujemo riječ seljaka iz Podravine. Problematika okrupnjavanja nastaje jer na hrpu treba staviti silno raznorodna tla od pijesaka, šljunčanog tla do tla hamoka ili onih gdje su davno prije bile hrastove šume koje daju visokoprinosnu zemlju, a naravno na tome području izmjene kvalitete zemljišta prate i brojni meandri Drave izmjenjujući visokokvalitetno zemljište sa praktički nerodnikom na udaljenosti od nekoliko stotina metara i takvo je stanje od ulaske Drave u Hrvatsku, dakle od Legrada pa sve do Baranje. Dakle, komasacija plaši poljoprivrednike na tome području jer se skoro svakome može dogoditi da dobije stotinjak hektara pijeska na jednom okrupnjenom mjestu, a drugome pak naravno da dobije visokorodnu crnicu na opet nekom drugom području okrupljenika. Cijene zemljišta u Prekodravlju kreću se od 3.000 eura za parcele na Strugama do 10.000 eura za parcelu Mađerka. Vjerovali ili ne te su dvije parcele udaljene niti jedan kilometar. Dakle, 3 pored dravske županije hvataju se za glavu kada čuju riječ komasacija. Razmislimo dobro o tome. Službeni stav Domovinskog pokreta je naravno jednak kao i stav svakog razumnog čovjeka. Imamo zakon od 2015., imamo pokušaje još iz '80.-ih godina, sve zajedno nažalost jedna velika nula. Kako provesti komasaciju naši dragi vladajući otprilike znaju kao i svirati klavir u već spomenutoj kući seoskoga gospodara. To jako lijepo zvuči, no naravno pitam vas ja kako ćemo i što na tih 700 tisuća hektara posaditi ili uzgojiti? Zamjena zemljišta zgodna je ideja, ali može eventualno funkcionirati u trenutku kada mijenjamo zemljišta sa jednogodišnjim kulturama. Kako ćete jednom vinogradaru uzeti njegov vinograd i dati mu jedan pašnjak nekoliko kilometara dalje kad njemu treba 3, 4, 5.g. da taj komad zemlje uopće privede svojoj kulturi. Ono što piše u ovom prijedlogu zakona imovinskopravni odnosi se rješavaju prema postojećem pravnom okviru. Sjajno, ali postojeći pravni okvir do sada se pokazao iznimno neučinkovit, još uvijek bolujemo od ozbiljne bolesti, ogromnih problema o utvrđivanju imovinskopravnih odnosa, neusklađenosti katastra i gruntovnice, a kao što smo nedavno ovdje govorili u ime Domovinskog pokreta kada smo govorili o katastru i izmjeri zemljišta ponegdje su podloga za provođenje komasacije austro-ugarske zemljišne knjige.

Za pohvaliti je razumije se da će se ti sastanci i pozivi poljoprivrednicima da se ponovno dođu i prijave ponoviti i to je apsolutno sve u redu. Pitanje je hoće li se povući sva potrebna sredstva s obzirom da vidimo kako se povlače sredstava iz Fonda za solidarnost namijenjena potresnoj obnovi?

Savjetovanje s javnošću za ovaj nacrt prijedloga zakona provedeno je molim vas od 21. prosinca prošle godine do 5. siječnja ove godine. Idemo dalje, prema čl. 24. zakon daje mogućnost, ali ne obvezuje da 3 člana agronomske struke budu članovi povjerenstva, ali na ta mjesta mogu biti imenovani i članovi pravne i geodetske struke što bi moglo biti problematično zbog procijene stanja zemljišta, njegove vrijednosti prema klasi itd., itd. Tu ne bi bilo loše uvjetovati agronomsku struku, ali u drugom smo čitanju, dakle zdrave ideje baj, baj. Treba jasnije definirati koje uvjete moraju zadovoljiti izvođači stručnih radova za izradu prijedloga komasacije. Postavlja se pitanje jesu li to ovlašteni geodetski uredi koji će i u ovom poslu 10-ljeća, kao i u čuvenoj legalizaciji pokupiti vrhnje umjesto da koristimo postojeće stručne ustanove agronomske, geodetske i pravne struke koje će provoditi ovaj projekt od iznimnog interesa za hrvatsku državu. Prije samog početka poslova vezanih za komasaciju valja nam raditi na izmjeni zakonske regulative, jasnim ovlaštenjima jače uključiti agronomsku struku u dio stručnih radova koji su sadašnjim zakonom definirani kroz subjekt izvođač stručnih geodetskih poslova. Podsjetit ću vas da je eto nedavno i predsjednik Domovinskog pokreta tj. prije dva dana u Osijeku odradio tj. održao jednu tiskovnu konferenciju na kojoj smo predstavili Odbor za poljoprivredu Domovinskog pokreta u Osijeku. Smatramo da je Osijek središte Slavonije, smatramo da težište nekih resursa treba biti tamo gdje će biti i sjedište administrativne uprave, kada govorimo o poljoprivredi to su svakako Slavonija i Osijek. Jednako tako uprava Hrvatskih šuma treba biti smještena u Vinkovcima jer taj grad i županija raspolažu najbogatijim resursima drvne sirovine u Hrvatskoj. Na tren ću iskočiti iz teme i reći zauzet ćemo se da i Split dobije Ministarstvo turizma, ali i ostale službe poput upravljanja prometom na moru i akvakulturu.

Ono što Domovinski pokret kani promijeniti je dostatnost Hrvatske u proizvodnji svih poljoprivrednih proizvoda koji se na našoj zemlji mogu proizvoditi. Sve osim agruma i eventualnih egzotičnih vrsta voća i povrća Hrvatska mora proizvoditi u dovoljnim količinama za svoje potrebe, ali i za izvoz, a mi ćemo znati Hrvatskoj ponuditi rješenje na to pitanje. Glavne komparativne prednosti Hrvatske su poljoprivreda i energetika. Obavezno moramo provesti decentralizaciju Hrvatske u smislu da se ondje gdje postoji proizvodnja treba i upravljati jer se tako najbolje prepoznaju problemi. Hrvatsku je nužno decentralizirati kada je riječ o državnom upravljanju jer se drugačije razvijati ne može. I za kraj da vas pitam, u kojoj će mjeri provođenje Zakona o komasaciji utjecati na najavljeno spajanje općina odnosno općina spajanje na komasaciju? Nisu do kraja poznati kriteriji po kojima će se nagrađivati općine koje odluče spojiti neke poslove ili se u potpunosti ukinuti. Podsjetit ću, kada smo ovdje prije godinu dana zagovarali ukidanje određenih potpuno nefunkcionalnih turističkih zajednica rečeno nam je hoćete li vi poći u ta mjesta i reći tim ljudima ukidamo vam turističku zajednicu, pa sad pitam ja vas, na osnovu koje to potrebe, koje to ideje stvarno mislite da će stanovnici neke općine jednostavno jedno jutro ustati, popiti kavu i poželjeti da njihove općine više nema? Dakle, Zakon o komasaciji apsolutno da, ali još jednom podsjećam izgleda kao nikome potreban prašnjavi klavir na kojem nitko svirati ne zna.

Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta koji je najavljen u planu oporavka i otpornosti. Prije nego što krenemo sa analizom konačnog prijedloga zakona moram ponovno pitati ministarstvo što su radili sedam godina. Naime, zakon postoji od 2015. godine i koliko znamo po postojećem zakonu se ništa nije napravilo, ali baš ništa jedino što je ministrica krajem prošle godine znala reći da zakon ne valja i to je sve. To očito nije jedino područje u kojem se ništa ne radi. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku lani je kod većina vrsta voća i povrća proizvodnja pala u odnosu na 2020. godinu. Prošla godina je bila najgora za proizvodnju rajčica u zadnjih 10 godina. Također smanjena je proizvodnja kupusa, mrkve, salate, graha itd. Kod voća također je pad proizvodnje uočen kod svih vrsta osim kod proizvodnje mandarina. Primjerice kod šljiva je proizvedeno samo 5800 tona, a pala je jedna od najgorih godina u proizvodnji je što se tiče jabuka, višanja, bresaka, nektarina itd. I sad se možda pitate što ima to veze sa komasacijom poljoprivrednog zemljišta, ali vjerujte u poljoprivredi je sve povezano i jedna aktivnost se lančano prelijeva na drugu. Uz sve afere oko poljoprivrednog zemljišta koji zakon još nije donesen, komasacija u kojoj godinama nitko ništa ne radi, ne govori ništa možemo se samo pitati kome će išta služiti. Hrvatska poljoprivreda je sve samo ne dostatna i svakim danom propada sve više naše najveće bogatstvo. U prvom čitanju smo iskazali sumnju vezanu za provedbu novog Zakona o komasaciji, jer se po važećem nije pokrenuo niti jedan postupak. Kao razlog se navodilo da je neprovediv, te da se zapravo ovim pojednostavljuje postupak o čemu se morala i uvjeriti Europska komisija. Pa da bi se odobrilo sufinanciranje u iznosu od 80% dok sufinanciranje od strane jedinice lokalne samouprave bi iznosilo u iznosu od 20% ukupnog iznosa prihvatljivog troška. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti stoji da nakon donošenja zakona iz 2015. i provedba prve faze, pet pilot projekata komasacije utvrđena je potreba za izmjenom zakonodavnog okvira u cilju stvaranja ekonomičnijeg i jednostavnijeg postupka okrupnjavanja. Pilot projekti kao što smo čuli su propali, a propuštena je velika prilika da se barem dio sredstava za provedbu komasacije iskoristi iz programa ruralnog razvoja u periodu od 2014. do 2020. godine. U programu su za tu namjenu bila namijenjena sredstva za jedinice lokalne i područne samouprave, za provedbu komasacije pri čemu bi taj intenzitet potpore iznosio do sto posto ukupno prihvatljivih troškova. Sada jedinice lokalne samouprave moraju osigurati 20% sredstava iz proračuna, ali i za dodatne troškove za zaposlenje određenih zaposlenika, rad povjerenstava te niz drugih troškova. Smatramo da to svako nije ekonomičnije, pogotovo za manje jedinice lokalne samouprave u ruralnim područjima. Po novom zakonu je predviđeno 11 tijela provedbe umjesto 17 tijela i umjesto 6 povjerenstva je predviđeno 1 povjerenstvo koje izrađuje nacrt akata, javnu nabavu, sustav se informatizirao. Ministarstvo provodi komasaciju tamo gdje ne može ili nema dovoljno resursa lokalna samouprava. Sve je to što je obećano i zapravo da će pojednostaviti taj postupak komasacije i opravdati zapravo planirana sredstva. Ono što je bio možda stvarni problem neprovedene komasacije po postojećem zakonu je financiranje koje je ovaj put ipak osigurano, no pitanje je koliko će ministarstvo povući sredstva, koliko smo zapravo spremni provesti te postupke koji će prema nekim procjenama, evo danas smo čuli trajati dvije i pol godine ali upitno da li je to zaista i tako. Ono što je možda stvarni problem zapravo moramo ponoviti što se događalo tijekom 2016. godine kada smo imali gotove pilot projekte sa kojima se neopravdano zastalo iz brojnih organizacijskih i administrativnih zapreka koje je ministarstvo samo sebi zapravo napravilo poput ideje koje je bilo vezano za ukidanje Agencije za poljoprivredno zemljište 2018. godine, a i dalje sve druge prepreke koje su zapravo spriječile da se pilot projekti zapravo i provedu. I što sad ministarstvo radi? Prebacuje odgovornost na jedinice lokalne samouprave, odnosno nositelje komasacije, a između ostalog se ukida i pravo na žalbu na gotovo sve odluke i rješenja koji se donose u postupku komasacije. To je valjda taj jednostavniji postupak. I kao i kod većine zakona što dolaze iz poljoprivrede uvodi se institut upravnog spora pri nadležnom Upravnom sudu. Nije jasno zašto imamo krovni zakon, Zakon o općem upravnom postupku koji zapravo definira mogućnost žalbe i zašto zapravo se zamjenjuje cjelokupni postupak pokretanja upravnog spora. Kako zakon nije napravljen na vrijeme prošle godine raspisan je i javni poziv jedinicama lokalne samouprave vezano za koliko su spremne za provedbu komasacije. Prijavile su se 23 lokalne samouprave i obuhvaćene su time 46600 ha poljoprivrednog zemljišta. Nismo dobili informaciju još uvijek koje su to lokalne samouprave unatoč našim upitima. Danas smo čuli da se radilo zapravo i o svojevrsnoj anketi, a ne pravom javnom pozivu iza kojeg će zapravo biti i određeni postupci. Dakle, nakon izglasavanja ovog zakona ukoliko se izglasa nakon ove rasprave uslijedit će novi javni poziv gdje će jedinice lokalne samouprave se ponovno morat javit sa dokumentacijom postojećom možda i sa dodatnom dokumentacijom i onda će zapravo biti povjerenstvo koje će odlučivati o tome koje će se prvo jedinice lokalne samouprave uključiti, odnosno koliko, koje će zemljište biti uključeno od svog ukupnog da se odabere tih 18000 ha koliko je predviđeno. Predviđeno je dakle 313 milijuna kuna sa kojim se planira obuhvatiti komasacija od 18ha poljoprivrednog zemljišta. Što se tiče provedbe samog postupka komasacije, prijedloge smo iznijeli u prvom čitanju koje nam nisu prihvaćeno te ćemo dodatno o tome i podnijeti amandmane. Nažalost propuštene su četiri godine za provedbu komasacije i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, gotovo identična situacija i sa poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Priče o povećanju količine, kvalitete i konkurentnosti o pozitivnim rezultatima zvuče tragikomično dok poljoprivrednici ne mogu ulagati u navodnjavanje zapravo zbog usitnjenosti parcela i ne mogu doći do osnovnog resursa za rad, a to je poljoprivredno zemljište.

Ovakva struktura zapravo govori i dokazuje veliku rascjepkanost parcela što znatno povećava i troškove i vrijeme potrebno za njihovu obradu. Produktivnost hrvatske poljoprivrede je na 31% prosjeka EU iako je ministarstvo dalo podatak kako iz Programa ruralnog razvoja odnosno osnovna sredstva iskorištena 85% za razdoblje 2014.-2020.g. što nas je dovelo na peto mjesto u EU, ali u tom periodu nije iskorišten niti jedan euro vezano za komasaciju poljoprivrednog zemljišta. Cijena zemljišta je najniža među najnižima u EU što zasigurno je veliki problem, budući da je potrebno planirati i veći broj osim ovih 18.000 hektara jer prema podacima možemo dobiti da postoji čak 700.000 hektara neobrađenog zemljišta, a koje je zapravo putem komasacije moguće staviti u funkciju. Mi sada govorimo o svega 18.000 hektara što je poražavajuće kad vidimo koliko još hektara imamo neobradivog zemljišta. Površinski najveća poljoprivredna gospodarstva su u Slavoniji u Vukovarskoj-srijemskoj županiji, Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj županiji i najviše prosječne parcele su također u ovim županijama, a najmanje prosječne veličine parcela u Dubrovačko-neretvanskoj i Krapinsko-zagorskoj. Bilo bi zanimljivo da smo imali priliku vidjeti koje su to lokalne samouprave iskazale interes da vidimo da li to prati ovo stvarno stanje. Možemo se složiti da bez komasacije nema razvoja poljoprivrede i u tome je gore sve što čekamo [[Upadica Radin: Hvala, vrijeme.]] svih ovih sedam godina.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Državni tajniče. Kolegice. Govorimo o velikoj važnosti komasacije u RH, evo na ovu temu nas šest u saboru plus potpredsjednik očito to nije toliko bitno za RH jer niko ne želi to niti slušati, a previše koliko vidim ni raspravljati ni razgovarati o ovoj temi. Komasacija poljoprivrednog zemljišta je jedna izuzetno osjetljiva tema jer se radi o privatnom zemljištu uglavnom, a privatno vlasništvo je ustavna kategorija, privatno vlasništvo je neotuđivo i nasilno provoditi jedan postupak će biti vrlo, vrlo teško. Ja ne kažem da komasacija nije potrebna, dapače, mi smo trebali davno urediti poljoprivredno zemljište u RH, posebno privatno, ali 31 godinu ništa. Što se dogodilo u 31 godinu? Imali smo poljoprivredno industrijske kombinate, bivše PIK-ove koji su formirani kako? Nacionalizacijom poljoprivrednog privatnog vlasništva okrupnjenim tehnološkim cjelinama, formiranjem poljoprivrednih kombinata koji su imali i kvalitetnu proizvodnju, izrađena je na velikom dijelu kanalska mreža, rađena je i melioracijski zahvati, odvodnja. I što se dogodilo u tih 31 godinu? PIK-ovi su uništeni kao nasljeđe komunizma, oni su raspodijeljeni na neke nove današnje grofove koje danas vidimo. Evo gledajte članak u Jutarnjem listu, „Devet od deset najvećih OPG-a ne podmiruju svoja dugovanja“, ovi mali podmiruju jer ja znam da oni moraju. Ukoliko oni ne podmire, mirovinsko i zdravstveno 600 kuna svaki mjesec njih tuže i onda na sudu moraju dokazivati, budu ovršeni i moraju platiti ono što se Poljoprivredne parcele, tj. tehnološke proizvodne cjeline koje su drenirane su se dijelile na više dijelova što je kontra efekt od ovoga što želimo danas i o čemu pričamo u komasaciji. Komasacija iz bivših vremena još dan danas ima ožiljke kod ljudi jer nije bila korektno napravljena. Kao što sam i zadnji put u raspravi rekao komasacija je nekome majka, a nekome maćeha.

Da li će sve bit dobro procijenjeno? Tko će to dobiti 120% vrijednosti. Na 10 hektara to je 2 hektara, a ko će dobiti 90% na 10 hektara to je jedan hektar izgubiti danas hektar kada cijena zemljišta raste astronomski, kada je već teško naći slobodno poljoprivredno zemljište za kupovinu ili čak za iznajmljivanje netko bi ovdje mogao dobro profitirati. Ja ne kažem da je namjera ovog zakona to, ali poznavajući sve procese koji su se događali svih ovih 31 godinu sa državnim poljoprivrednim zemljištem nisam ubijeđen da će to biti napravljeno onako kako treba. Kaže svrha komasacije je ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za poljoprivrednu proizvodnju, pravilnije čestice, putovi, kanalska mreža, okrupnjavanje, povećanje posjeda veća rentabilnost. Da, slažem se da će biti bolji uvjeti ukoliko se napravi kanalska mreža, ukoliko se naprave putovi tamo gdje ih nema, ukoliko budu pravilne čestice, ali ne vidim ovdje da će se posjedi povećat. Ako vi ulazite u komasacije sa određenom količinom zemljišta, a otprilike s tom istom količinom bi trebali izaći iz te komasacije. Činjenica je da postoje područja u RH gdje je to nužno, no ja ne smatram da to može biti odrađeno na ovaj način kako je predloženo u zakonu. Kaže program komasacije izrađuje ga ministarstvo, utvrđuju se izvori financiranja, program se, program se donosi odlukom vlade. Ministarstvo je nadležno za provedbu, nositelj komasacije nadležan za pokretanje i provođenje programa kada je nositelj jedinica lokalne samouprave Grad Zagreb nadležno tijelo je općinski načelnik ili gradonačelnik.

Pa jedinice lokalne samouprave dosada su se pokazale da nisu korektno odrađivale natječaje sa državnim poljoprivrednim zemljištem, da je bio niz malverzacija, da je bio niz šerifa u određenim općinama koji su to radili, vidjeli ste i na televiziji i u Provjerenome i u novinama, ajmo spriječit to.

10 miliona kuna ukupni proračun bruto, država ih svakako održava na životu kako bi ta općina mogla uopće raditi ovakav posao, nema kapaciteta, nema ništa. Može imati 100 puta volju da to napravi, ali ne može to odraditi. Ja smatram da komasaciju mora raditi isključivo ministarstvo, da ministarstvo mora provoditi sve procese i da u komasaciju ne smiju biti uključeni ljudi koji su podležni političkim izmjenama. Znači to moraju biti zaposlenici sa velikim iskustvom, sa dokazanim znanjem iz raznih struka tu svakako mora biti uključena Agencija za plaćanje koja i danas ima najviše informacija o tome što se od zemljišta obrađuje i kako se obrađuje, koja ima sve karte, koja sve vidi iz zraka, znači to su ljudi koji moraju raditi bez obzira da li će se vlast promijeniti ili ne to su ljudi koji će dalje u kontinuitetu nastaviti raditi ovaj posao. Kaže komasacija se neće pokrenuti ako se utvrdi da bi se provođenjem komasacije mogli pogoršati uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju vlasnika zemljišta na području na kojem se planira komasacija. I ovdje ostavljamo jedan prostor, ako u tom prostoru postoji jedan velikan pod navodnicima, jedan grofić, da ukoliko njemu ne odgovara da se neće pokrenuti … [[Govornik se ne razumije.]] nisu bitni oni mali, bitan je on jer nažalost u Hrvatskoj se dokazalo da su takvi bitni, da nisu bitna obiteljska gospodarstva. Ja sam već ovdje predlagao jednu mjeru koja može prethoditi komasaciji, koja može daleko bolje popraviti sliku i dakle brže popraviti sliku usitnjenosti čestica ili gospodarstava nego što je to trenutno komasacija. Brisanje granica katastarskih čestica. Rekao sam svoj primjer gdje sam kupio 4 hektara od 8 vlasnika, imam 12 čestica, danas je to jedna parcela, ali da bih ja to izbrisao i napravio jednu česticu da bi se bolje popravila statistika i izgled našeg stanja katastarskih čestica ja bih to morao platiti jedno malo bogatstvo za elaborate, za mjernike da se to izbriše. Ajmo donest jedan zakon gdje će se onima koji to žele napraviti, možda neki ne žele, neki žele imati čestice, ali onima koji to žele da jednostavno njegovim potpisom se te čestice izbrišu da to napravi državna administracija sa minimalnim troškom i da imamo daleko bolju sliku nego što je ona danas. Komasacija će dugo trajati, vrlo teško će doći do dogovora jer ljudi su sentimentalni prema svom zemljištu, na jednoj gromadi ima 100 tipova zemljišta, vrlo će bit teško usuglasiti i mislim da će tu biti jedno veliko nezadovoljstvo onih koji će prisilno biti devastirani tj. bit će im dato lošije zemljište nego što su ga imali da bi ono bilo pravilnije i nećemo ništa postići puno više time osim što ćemo iskopati kanale i napraviti puteve to će biti evo najveći dobitak u svemu tome. Gospođa Anka Mrak, ne gospodin Vilim Matula, ispričavam se, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Moje isprike, čitao sam red ispred. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice i kolege, državni tajniče, eto kada slušam argumente zastupnika Lenarta koji osobno obrađuje zemlju i u prošloj raspravi je on imao sve ove primjedbe i kada se to stvarno ništa od toga nije prihvatilo onda i moj entuzijazam sa kojim na odboru sam danas želio i u svakom smislu vidjeti samo one stvarno najpozitivnije razloge za okrupnjavanje zemljišta. Znači da se zapušteno zemljište nepravilnog oblika okrupni, normalno da to i za nas koji se ne razumijemo u samu proizvodnju čini se da je to nešto što je vrlo logično i jasno.

Dio tog novca sigurno ide u taj informacijski registar komasacije i tko zna na koje sve načine će se sve to da bi se ta sedmeročlana povjerenstva, izmjere i sve to obavilo ali treba uzeti u obzir za tih 17 400 kuna po hektaru ovdje se spominjala prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj koja je među najnižima u prosjeku, znači u Europi. Iza nas je samo Estonija. To što sam ja uspio naći to je, da je to u prosjeku, znači 3325 eura za oranice, dakako da u kontinentalnom dijelu na dobrom, kvalitetnom mjestu su te oranice i po 10 000 eura već sada. Međutim, prosječna cijena zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u susjednoj Sloveniji je već 18460 eura po hektaru. I da jasno, nije teško zamisliti i ove loše strane spekulativnog uma lukavstva uma koja se tu odmah nameću koje su u kontri sa time što mi želimo zamisliti da će mali OPG dobiti priliku da okrupni svoje ili da parcele svoje vlastite zamijeni. Ali evo, upravo nam je rekao zastupnik Lenart koliko je to osjetljivo kada ti staviš u zajedničku gromadu svoju zemlju, sada ovisiš što ćeš od toga dobit, što ti tamo nude, kakvo ti je to u odnosu na ono. Ali istovremeno meni državni tajnik na moje pitanje što je mene dosta ljudi postavilo pitanje ne bi li iz iskustva kakvo imamo sa dosadašnjim obnašanjem i načelničkih uloga na lokalnoj razini i sa poljoprivrednom politikom i radom ministarstava do sada kada gospodin Lenart kaže da je to sve iskustvo nas uči da u ovih 30 godina ništa od toga nije bilo dobro evo sada smo suočeni sa novom vladajućom stranom koja nema nikakve veze ni sa onim što su prošlotjedne afere. Ja onda pitam državnog tajnika kakve su mogućnosti da na toj općini recimo od ovih koje su se javile ili neke buduće manje općine koje nemaju snage same to napraviti ako one povećaju, izravnaju i naprave veće površine može li onda to lokalna samouprava prodati. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se prodati na temelju javnog natječaja da, međutim u dosadašnjem zakonu kaže lijepo da to osim ribnjaka zajedničkih pašnjaka komasirani, … [[Govornik se ne razumije.]] površina da, to s jedne strane te ovako ohrabruju i kaže pa čekaj, ne mogu to napraviti, neće valjda to napraviti na godinu kada se strancima dopušta da ovdje dođu i da kupuju zemljište. Rekli smo za Slovence da imaju već ovu cijenu, ali cijena u Europi se penje ono u nebo za uređeno, kvalitetno zemljište po hektaru. Sad smo čuli da i kod nas već te cijene rastu, ali moguće je zamisliti i jednu malu općinu, znači jedan vlasnik na kontinentalnom području može uzeti do 10 hektara na jednom javnom natječaju gdje se može prodati katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta znači do 10 ha zamislimo i on sam može kupiti 50 ha. I ako se njih nekoliko udruži i ako se po toj cijeni koja lako moguće da će skočiti bitno iznad, da moguće je zamislit da će nekoliko milijuna kuna upravo ta općina mala i načelnik da će to zamislit sve ovo što je rekao zastupnik prije mene, da to može biti razlog za špekulaciju sa zemljom i onda razumijem sve sumnjičavosti.

Svakako da će biti ono sve što ćemo u međuvremenu uspjet saznati ovisno o tome hoćete li uspjeti izdržati do kraja mandata. Budno ćemo paziti i koliko god sam ja jutros bio entuzijastičan sada me kolege opet uvjeravaju da oko toga treba još razmisliti do glasanja u petak. Eto morat ćemo još razmisliti, a ne bi razmišljali da ste samo malo ovih nekih dobrih razloga koji su bili stavljeni u prijedloge i vidjet ćemo još kakvi ćete biti prema amandmanima.

Vrlo brzo nakon prvog čitanja i u drugo čitanje nam je došao Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, dakle kao konačni prijedlog. Kad ste zadnji klub kao što sam ja onda imate nekoliko mana i nekoliko prednosti. Mana je da svi klubovi već prije toga su otprilike rekli koji su im stavovi, naglasili su sve stvari koje im u tom zakonu se čine loši i neprovedivi, a prednost je da možete malo rezimirati i da možete malo se i osvrnuti i što taj zakon novog donosi i reć možda onako nekakav rezime svega toga. Mi kao klub kad se odlučujemo da li ćemo nešto podržati i biti suzdržani ili protiv onda imamo neke jasne kriterije i neke stvari i dosta zakona mi podržavamo jel mislimo da su dobri, da idu u dobrom smjeru, dosta smo protiv jer nam se čini da to neće biti dobro, oko nekih smo i suzdržani gdje dajemo neku, neku priliku. Pitanje je da li ovaj zakon uopće treba i može imati neku priliku, pitanje je što je smisao i svrha ovog zakona? Dakle, ako mi imamo zakon koji je na snazi, koji je pokazao da je neprovediv i u obrazloženju za prvo čitanje je predlagatelj rekao da temeljem tog zakona se nisu stvorili učinci, onda je glavno pitanje što je smisao i cilj ovog zakona, dakle mogu biti dva. Jedno može biti da zaista kažemo ljudi moji komasacija nam je izuzetno važna i ajdemo vidjeti da budemo brži, operativniji i sve ostalo jer komasacije zadnje koje su bile su bile u nekoj drugoj državi u prošlom stoljeću ili je smisao i cilj trebamo imati zakon i ajdemo sad donijet ćemo još jedan zakon, tamo ćemo lijepo staviti kvačicu i reći ćemo evo to sve zajedno imamo. Ja ne mislim da smisao i cilj ovog zakona treba biti zaista kvačica, pa imamo nego mislim da smisao i cilj ovog zakona treba biti da bude provediv. Dakle, osnovno pitanje koje si mi trebamo postaviti je da li želimo komasaciju, ako ju želimo dajte da vidimo kako da ju napravimo da ona bude brža i da bude propulzivnija. Pogledajte malo, ne trebate puno gledat, pogledajte samo zadnjih stranica ovog zakona gdje su obrazloženje primjedba koje nisu prihvaćene. Tamo ima kvalitetnih i dobrih primjedbi koje predlagatelj nije prihvatio. Puno više energije je potrošio da ih ne prihvati nego što bi energije trebao potrošit da u neke odredbe zakona je te primjedbe ovaj ugradio da bi zakon bio zapravo bolji. Ja hoću, dakle ja sam u nekoliko navrata rekla i to gledam, godinama sam sudjelovala u procjenama utjecaja na okoliš, čak štoviše bila sam jedna od prvih koja je bila i aktivno na donošenju strateške procjene utjecaja na okoliš i vi kad imate takve nekakve stvari nešto što uvijek imate imate onaj, onu cost-benefit analizu. Meni je ona osnova za bilo koji zakon, dakle ako imamo nekakav zakon koji je loš, koji je neprovediv, bez obzira niko valjda nije išao pisat zakon sa namjerom da bude loš i neprovediv i da stavlja nogu u vrata i onda napravite nekakav svoj plan i hodogram i vidite što je po tom zakonu, idete raditi novi zakon za koji pretpostavljam da želite da bude brži, da bude provediviji, da ima nekakve rezultate, ajdemo vidjeti gdje se ti procesi mogu skratiti, gdje se tu nešto može uštediti, gdje se tu nešto može napraviti i meni se činilo da je jedna od osnovnih stvari da u ovom zakonu kažemo temeljem važećeg smo imali 5.g. da bi bila komasacija, temeljem ovog zakona kao što mi je u odgovoru državni tajnik rekao skratit ćemo na 2,5.g., dakle ako smo imali 5.g., a skraćujemo za 2,5.g. ljudi moji niko nema čarobni štapić i niko ne može bit ni naivan da misli da će komasacija i da ju je moguće napraviti u brzom roku, ali nekako mi se čini da bi, da je bilo pristojno i da je bilo elementarno da to u obrazloženju zakona imamo, ali što je tu je. Ajdemo vidjeti svi oni problemi na koji su kolege ukazivali i koji ostaju i dalje kao problemi. Kolege su ukazivali na opciju dosta ih je reklo na taj problem da prebacivanje na općine da općine neće imati mogućnost kapaciteta i ostalo. E sad ja vama svima i nakon, ja nakon, iako nas ima ovdje sve manje i manje, ali bez obzira na to mislim da s ove govornice uvijek treba naglasiti ono što je bitno. Mi tu moramo se odlučit šta hoćemo. O jednim slučajevima nekako govorim se neke stvari centraliziraju, kad se neke stvari centraliziraju onda ćemo s ove govornice doći i reći nije dobro da se centraliziraju, dobro je da se decentraliziraju, dobro je da to ide na općine i gradove. Onda imamo drugu varijantu, onda prebacimo to na općine i gradove, onda s ove govornice jednako tako govorimo ne, nije dobro da je na općine i gradove, općine nemaju kapacitet, nemaju mogućnost, nemaju ovo, nemaju ono, šta hoćemo, što zapravo hoćemo? Kako hoćemo, da li želimo dakle imaju mogućnost da općine za određene stvari se i kapacitiraju, imaju i mogućnost i nekakvih drugih stvari, imaju mogućnost da na nekakvim stvarima koristite nešto drugo, samo moramo znati što hoćemo. Ja s ove govornice jasno mogu uvijek reći da ću se zalagati za decentralizaciju jer ako želimo imati toliko i moramo znati da ne mogu sve općine imati sve. Bio je jedan zakon koji sam, dakle ja sam dio glavnina svog ovaj radnog vijeka osim što mi je moj nekako bazičan mi je, mi je tema prostorno planiranje između ostalog razvoj gradova to je ono što je moje bazična, bazično opredjeljenje ali sam bila u izvršnoj vlasti. I znam što znači biti u izvršnoj vlasti. Znam što znači donositi i odluke. Znam što i znači kad netko nešto mora ishoditi i nešto mora dati. Dakle, ja sam u jednom trenutku kad smo donosili određene zakone rekla da za određene poslove se uopće ne mogu ujediniti jer jedna općina kao sama nema dovoljno kapaciteta i to sam propisala u zakonu, dakle to je bilo, propisala sam ja, dakle bio je prijedlog, sabor je donesao da za određene poslove možete zaposliti jednog zaposlenog koji je onda i šta je omogućeno radi poslove za 3 ili 4 općine. Dakle, mi samo moramo znati što hoćemo. Dakle, da li hoćemo komasaciju, ja sam imala osjećaj da smo kroz raspravu svih zaključili da hoćemo. Nekako sam imala osjećaj da je rasprava svih išla u tom smjeru da ovakvo nekakvo usitnjeno da neće dovesti do nekakvog iskoraka. Rasprava je išla svih da moramo voditi računa da Hrvatska različita s različitim problemima. Jedne probleme ima Slavonija, jedne probleme ima ova sjeverna Hrvatska i sve ostalo, jedne probleme ima ova centralna Hrvatska, a ja bih rekla Hrvatska uz more od Iste do Dubrovačko-neretvanske županije ima isto nekakav drugi tip problema i neku drugu tip i prema tome zakon mora biti jedan, ali zakon daje, ima mogućnosti i nekakvih drugih stvari. Dakle, mi samo moramo znati što hoćemo. Da li želimo komasaciju? Želimo. Da li želimo da se neobradivo zemljište privede svrsi? Želimo. Da li želimo da se ti rokovi komasacije zaista skrate i da procesi budu u nekakvim pristojnim vremenima, da li je to 2,5 godine meni je o tome teško s ove govornice reći.

Dakle, to su neke stvari koje kroz ovaj zakon trebamo imati. Ma ono što je meni ključno uvijek, ključno mi je da vidim da li postoji bazična volja za provođenjem.

Dakle, ono što ja iz ovog zakona i što ne možemo iščitati zapravo ta, tu energiju to je cilj da zaista nakon određenog vremena imamo rezultat te komasacije. Dakle, ta volja za provođenjem i to iz ovog zakona svi ti alati koji trebaju biti oni pokazuju zapravo da se još uvijek zakonodavac i Ministarstvo poljoprivrede znate ona mačka koja svoj vlastiti rep lovi bojim se da još uvijek kao mačka koja vlastiti rep lovi, a raspravu u prvom čitanju koja je bila i koja je bila vrlo konstruktivna i otvorila je niz problema kao da je ono selo gori, a baba se češlja. Mi tu raspravljamo, a ministarstvo svojim i to jednostavno nije dobro, neće biti adekvatan učinak. Prelazimo na pojedinačne rasprave, prvi je gospodin Domagoj Hajduković, nema ga, gubi pravo.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, na kraju ili na početku ponovit ću nekoliko stvari koje mislim da su izuzetno važne. Prvo i osnovo komasacija nije nešto što se radi svakih 30 godina jer ona znači kvalitetno upravljanje prostorom. Znači kao što je i kolega Šašlin rekao nije to samo okrupnjavanje nego su tu i putevi i određene građevine i kanali u znači to je uistinu kvalitetno upravljanje prostorom. I kao što je i rekla kolegica Mrak Taritaš prije mene činjenica je da nitko nije protiv toga. Nitko razuman i čovjek koji misli dobro svojoj državi jednostavno protiv toga ne može biti po prirodi stvari, ali mi se moramo zapitati zašto 30 godina nismo ništa radili po tom pitanju i zašto to nikome nije smetalo ovih 30 godina, a sada brzinom svjetlosti. Kad nam je bio u prvom čitanju ovaj zakon, nedavno i bilo je uistinu kvalitetna rasprava, bilo je puno kvalitetnih prijedloga i od strane opozicije i od strane zastupnika iz vladajuće većine. I mene uistinu čudi zašto je ministarstvo sad zauzelo stav odbija se, odbija, ne može, ne može, ne može, ne uvažava se. Čemu? Bilo je kvalitetnih prijedloga, rasprava je bila vrlo kvalitetna. Ispada iz toga da uistinu ovaj zakon mora biti donesen evo ovako kao je. Kada govorimo, i onda stvarno postavlja se pitanje čemu sad da mi to članak ovaj, članak onaj, trebalo bi ovo, trebalo bi ono, ako vi ništa ne uvažite stvarno nas tu demotivirate definitivno i onda se moramo osvrnuti na poljoprivredu, na stanje, na prehrambenu sigurnost koja je danas važnija možda nego ikada. Vidimo da svi razgovaramo o tome i tu dolazimo i do ovoga o čemu sam ja govorila i u ime kluba, a to je ZPP. Znači zajednička poljoprivredna politika koliko je to što ZPP traži od nas i od naših poljoprivrednika trenutno smisleno i zašto Hrvatska mora bespogovorno to sve preuzeti, a vidimo da neke države kažu da jednostavno to ne mora ići tako jer danas je prehrambena sigurnost države ono što je ključno. I kada ministrica kaže da mi nemamo instrumenata da zaustavimo naše poljoprivrednike da nakon žetve sve izvezu van onda se stvarno moramo pitati pa gdje smo, što smo. Imamo i pšenice i kukuruza, imamo svega daleko više nego što nama uistinu treba ali nam se može dogoditi ako je cijena dobra a cijena je izuzetno visoka ovih dana da naši poljoprivrednici nakon žetve 10 dana sve ode u Italiju i gdje već treba i da na kraju mi nemamo dovoljno za naše stanovnike. Drugo je moratorij koji ističe na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima koji ističe iduće godine. I mene uistinu ne zadovoljava taj odgovor da će država imati pravo prvokupa, jer država danas ne upravlja sa svim što posjeduje onako kako bi suverena država trebala ne upravlja i to je činjenica. Znači, u svakoj krizi svaka država Europske unije to smo u pandemiji vidjeli najbolje se ponaša onako kako je za tu državu najbolje, prestane razmišljati o nekom općem europskom interesu.

U ovim okolnostima platite kaznu. U čemu je problem? Platite kaznu. Ako mogu druge države možemo i mi.

Poštovana kolegice, dakle svi se živo sjećamo rasprave koja je bila na prvom čitanju ovoga Zakona. I kada gledate obrazloženje dakle onaj sav materijal vidite da je bez obzira i vladajući su davali primjedbe i mi smo davali primjedbe, ta lakoća kojim je Ministarstvo tvrdoglavo ja bih rekla rekao te primjedbe nisu važne su nešto što su meni zvono na uzbunu. Pa nije istina i nemoguće je da smo svi mi promašili „ceo fudbal“ da nismo razumjeli zakon, da nismo razumjeli zašto je predlagatelj baš išao u tom smjeru, da nismo razumjeli ništa. Ja bih rekla da smo razumjeli, da smo ukazivali na neke stvari i umjesto da se napravi onaj jedan sitni napor da kaže ček malo ima tu u primjedbama nešto što bi moglo polučiti boljim rezultatom. Nisu čak morali niti navesti da su neku primjedbu usvojili. Ali ta lakoća tog odbijanja zapravo je zvono na uzbunu. Ja bih to nazvala nepodnošljiva lakoća odbijanja i vi ste se dosta pristojno izrazili. Rekli ste da su tvrdoglavi. Meni je to bahato i samo me navodi na činjenicu i na jedan zaključak koji se jednostavno nameće, a to je da ovaj Zakon mora biti što prije usvojen ovakav kakav je i to nas vodi ka tom stavljanju Europske unije i onoga što Europska unija traži kao nečeg što se ne smije i da to mora biti tako. Čujte ako je prosječna cijena hektara u Hrvatskoj među najnižima u Europskoj uniji, a ističe moratorij na kupovinu, na prodaju strancima iduće godine pa ne treba biti, treba vrlo jednostavno se složiti dva i dva. Pa i sada ju već stranci kupuju i Mađari po Baranji i Gospodin Pavić izvolite. Poštovana zastupnice i vi ste skrenuli pozornost na to da je zapravo Vlada odbila sve naše prijedloge pametne prijedloge. Sve ono što smo skrenuli pozornost da su problemi u tom zakonu nisu prihvatili, pa tako onda odbijaju u jednom dijelu odbijaju činjenicu da sa komasacijom se neće promijeniti količine odnosno površine koje će se obrađivati, nego će eventualno biti te površine obrađene ekonomičnije. Bit će možda manji troškovi kada će se te površine obrađivati? S druge strane nisu napravili apsolutno ništa, ali baš ništa da bi to prezentirali svima ostalima da i oni shvate što nas zapravo čeka.

Evo zahvaljujući vašoj replici ću nastaviti. Znači, Mađari kupuju i fizičke ali i pravne osobe, pa imate osnujete firmu ovdje i onda više nemate problema. Poljoprivredno zemljište u Baranji i to što veća parcela, to je veća cijena. U Vukovarsko-srijemskoj županiji i Osječko-baranjskoj isto tako ovi koji imaju dvojno državljanstvo a iz susjedne su Republike Srbije također i to su činjenice, a vidimo sada koliko je poljoprivredno zemljište i to nezagađeno poljoprivredno zemljište ključno za prehrambenu sigurnost i ni jedna država znači na svijetu ne gleda na poljoprivredu samo kao na poljoprivredu i energetiku kao to su strateška područja gdje država mora voditi računa o tome da smo samodostatni. To je ključno i vidimo sada u ovakvim situacijama koliko je to bitno.

Izvolite. Uvaženi predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici, nastavit ću se na prethodno izlaganje spomenuli smo koliko prijedloga, komentara, nekakvih suvislih razmišljanja je vlada odbila pa usuđujem se tvrditi da to dokazuje ne samo jednu nepodnošljivu lakoću postojanja i bezobrazluk, usuđujem se tvrditi da je ovdje zapravo riječ o strahu od promišljanja jer primjedbe i prijedlozi koji su dolazili iz oporbeni klubova govorili su o suštini, govorili su o modelu po kojem se komasacija namjerava provesti, a upravo za taj vid prijedloga i komentara vlada je imala ponajmanje sluha. Naime, doista je nesporno da je komasacija jedan proces koji je u interesu RH jer omogućava učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju i bolje iskorištavanje poljoprivrednih površina i parcela. Ideja bi trebala biti da se takav postupak provodi u određenoj hitnoći, međutim ako s jedne strane stavimo hitnost kao jedno od načela provedbe komasacije, a s druge strane osmislimo postupak provedbe koji će tu hitnost negirati u potpunosti onda dolazimo do toga da možda nismo niti svjesni što bi komasacija zapravo trebala značiti i kako ju, kako ju uspostaviti. To znači da se ovaj zakon lomi preko koljena. To znači da ga donosimo iz formalnih razloga da to možemo prijaviti Europskoj komisiji, da možemo reći evo uspostavili smo ovaj čuveni elektronički sustav x i za to ćemo povući nekakva financijska sredstva. Međutim, komasacije u provedbi neće biti. Naš klub će na ovaj zakon podnijeti čitav niz amandmana. Znamo da oni neće biti usvojeni, ali čak i da se usvoje nisam sigurna koliko će pomoći jer je ovaj zakon u svojoj suštini nepopravljiv, nepopravljiv. Osnovni problem je u tom modelu u kojem se, a na razini nositelja daje pravo jedinicama lokalne samouprave da oni budu ti koji će provoditi sve ove silne zamršene i zapetljane procedure. Svjesni smo da je jedan od problema koji opterećuje RH pretjerana teritorijalna rascjepkanost. Svjesni smo i činjenice da poljoprivredne površine koje bi kroz komasaciju trebalo okrupniti vrlo često se ne podudaraju sa granicama pojedinih lokalnih samouprava i pojedinih općina. I tu ćemo već doći do prvog problema, da ne govorim sada o tome imaju li sve jedinice lokalne samouprave nekakve administrativne kapacitete potrebne za formiranje vlastitih povjerenstava. Govorim o tome da kada i uđemo u takav jedan proces da će se interesi dviju susjednih općina vrlo često kositi jedan s drugim. I sad zamislite dva općinska načelnika od kojih bi svako htio biti nositelj, od bi svako htio formirati svoje povjerenstvo. I zamislite ta sva silna povjerenstva u svih tih nepotrebno puno različitih općina od kojih nitko nema nikakvo prethodno iskustvo u provedbi komasacijskih postupaka. Ne može se osloniti niti na prethodnu praksu nekog drugog tijela jer takve prakse naprosto nema, po zakonu iz 2015. nikada se niti jedna komasacija provela nije, a nije se bome provodila ni prije 2015. Dakle, ljudi dolaze na potpuno nepoznat pravni i upravni teren, po svojoj evokaciji nisu takve struke da nužno o komasaciji nešto moraju znati, a komasacijom se zadire u ustavna prava vlasništva i drugih stvarnih prava. I nismo u stanju razdvojiti što je posao struke od posla kojeg bi trebala provoditi i donositi odluke neke političke razine. Mi smo to sve zapakirali u jedno tijelo koje nazivamo povjerenstvo, a pritom niti povjerenstvo nije jedno jedino na razini cijele države nego će ih se formirati xy puta koliko god imamo zainteresiranih općina. Sastav tih povjerenstava je čudnovati kljunaš. U njemu imamo nekakve predstavnike službenika zaposlenih u ministarstvu, zatim imamo one koji dolaze iz redova sudaca, pa iz redova državnih službenika geodetske struke i oni će provoditi što, nekakve izmišljene paraprocedure.

Uvažena zastupnice Orešković, pa možda samo jednu, dvije stvari koje bitne da hrvatska javnost zna. Danas je održana sjednica Odbora za poljoprivredu gdje smo glasovali o ovom prijedlogu zakona. Od 9 prisutnih članova odbora, 8 je bilo za i 1 je član bio suzdržan. Mislim da je komasacija dobra stvar. Prije 20 dana smo raspravljali o, u prvom čitanju ovome i mislim da je pogrešna ova retorika da su jedinice lokalne samouprave tu ostavljene na streljani, da nemaju dovoljno administrativnih i drugih kapaciteta, ja mislim da nije, nije tako.

U Odboru za poljoprivredu kao i većini drugih saborskih odbora HDZ ima većinu. Što se tiče slavonskih općina s obzirom na to koliko je Slavonija iseljena pitam se ima li tamo ikoga tko nije iz redova HDZ-a. A kada govorim o suštini ovog zakona ja govorim o tome da je trebalo formirati profesionalno stručno tijelo na razini države koje će se baviti pitanjima komasacije, a ne da formiramo na stotine povjerenstava na razini svake pojedine općine. Tu ćemo imati neujednačenu sudsku praksu, tu ćemo imati politička prepucavanja i tu ćemo imati sve samo ne riječ struke. Moja ideja, moja vizija Hrvatske je da ima učinkovit, efikasni, upravni sustav u kojem profesionalci imaju glavnu riječ. Politika može odrediti smjer i tu će vam i oporba reći da je komasacija proces koji Hrvatskoj treba. Ali to kako će se komasacija provoditi bit će u rukama onih koji o upravnim i pravnim pitanjima znaju nešto više od prosječnog političara.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo ja ću nastaviti upravo tamo gdje je kolegica Orešković stala, a stala je na činjenici da nitko vjerojatno u ovoj zemlji bio iz oporbe ili iz pozicije neće biti protiv komasacije. Možda je komasacija i zadnja opruga koja može pomoći hrvatskoj poljoprivredi da stane na zadnje noge? Možda je to upravo ono što godinama nije provedeno u Hrvatskoj ali što je na žalost po našim zakonskim okvirima se pokazalo da je i neprovedivo?

Upravo kroz ovu pojedinačnu raspravu želim ukazati na nekoliko mogućih problema koji se ovdje mogu otvoriti. Dakle svi mi koji dolazimo iz ruralnih područja, svi mi koji smo se u nekoj fazi svog života bavili poljoprivrednim zemljištem ili provodili natječaje kroz jedinice lokalne samouprave o raspolaganju državnim, ili općinskim ili gradskim poljoprivrednim zemljištem znamo na koliko problema naši poljoprivrednici nailaze u svakodnevnoj ja ću pod navodnicima reći borbi za poljoprivredno zemljište, borbi među sobom. Na žalost mi često imamo u svakoj jedinici lokalne samouprave niz sukoba među našim poljoprivrednicima jer se oni na žalost moraju natjecati za isti komad zemlje, a taj isti komad zemlje njima znači život za njih i za njihovu obitelj. Dakle ja bih voljela da mi svi zajedno nađemo put u kojem ćemo upravo to poljoprivredno zemljište koje je u velikoj mjeri opterećeno što vlasničkim odnosom, koje je u velikoj mjeri zakrčeno i neiskorišteno, koje je u velikoj mjeri potrebito stavimo uistinu u funkciju našim poljoprivrednicima, ali da pri tome uvažavamo sve ono što Republika Hrvatska mora uvažavati a to je da poljoprivreda na području Slavonije ne može biti jednaka kao poljoprivreda u dolini Neretve. To je ono što je kolegica Orešković pokušala reći. Ako ćemo mi spustiti na jedinice lokalne samouprave da provode proces komasacije mi ćemo izroditi niz ili 555 novih problema. Dakle, mislim da je komasacija izuzetno važan i težak proces. On j možda najsloženiji od svih ovih procesa koje smo u poljoprivredi do sada pokušali kroz tzv. reformske zahvate obuhvatiti mora ići sa razini države. Moraju se znati koji su principi, koja su načela i pri tome se prvenstveno mora slušati struka. I to koja struka? Neću reći da se mora slušati geodetska struka jer uistinu ovo nije ključni zakon u kojem će se slušati geodetska struka. Ovo je zakon u kojem se moraju slušati one struke koje proizlaze iz poljoprivredne proizvodnje i koje će reći kakve površine sa kakvom mehanizacijom mogu maksimalno Hrvatskoj dati, a to mora reći struka zašto što svi, puna su nam usta od prvog do zadnjeg ovdje u Parlamentu ili u hrvatskoj javnosti moramo biti samodostatni. Moramo proizvoditi dovoljno da Hrvatska ne ovisi hoćemo li poljoprivrednom proizvodnjom, prehrambenim namirnicama … [[ne razumije se]] i to se sada pokazalo. Mi bismo takvi morali biti i mi bismo takvi zapravo mogli biti. Pa postavljam kolegice i kolege pitanje svima nama. Cijeli svijet, cijela Europa, svi to mogu. Zašto to Hrvatska ne može? Da li to Hrvatska ne može zato što je poljoprivredno zemljište, a to je možda sada najteža rečenica koju ću danas ovdje reći, postalo moneta za potkusurivanje u političkome smislu? Da li odnosi o poljoprivrednom zemljištu na lokalnoj razini biraju čelnike? Da li čelnici na lokalnim razinama imaju preveliki uplit na odabir tko će i pod kojim uvjetima zemljište dobiti? I sjetite se što je rekla naša ministrica prije par dana, rekla je da je Hrvatska puna nepravilnosti kada govorimo o zemljištu i dodjeli zemljišta u tim natječajima. Dakle, komasacija da, zeleno svjetlo za svaki natječaj odnosno za svaki zakonski okvir koji će dovesti do zdrave komasacije.

Evo čisto želim vas priupitati da mi kažete kontekst cijena hrane i komasacije zemljišta. Pa možda evo jedna mala pomoć.

Kolega Zekanoviću nećete vi mene navući na tanki led, pa čak niti ovom vašom replikom. Dakle, ja nisam bila u prilici ništa predlagati, niti sudjelovati u tome. Ali ja sam bila u prilici voditi jedinicu lokalne samouprave i kada sam u toj jedinici lokalne samouprave zatekla natječaj koji je proveden ne u skladu sa zakonom ja sam ga poništila bez obzira što je to na moja leđa nanijelo gnjev i ogorčenje mnogih. Što se tiče cijene možda ste bili u Turskoj, možda ste bili u nekim od našim susjednim zemljama gdje ćete, ali doslovce iz aviona moć procijeniti čime se zemlja bavi, čime se bave poljoprivrednici i kada vidite nepregledne površine ne obradivog zemljišta nego staklenika onda znate gdje se uzgaja povrće, znate gdje su voćnjaci, znate gdje su ratarski nasjeti, znate gdje je stočarstvo. Sa takvom politikom dovest ćemo do smanjenja cijena i održivosti proizvodnje, ali ne samo ako

Mi često govorimo o komasaciji o kojoj su ovdje kolege govorili koja će prelaziti administrativne granice JLS i onda će se u određenom trenutku postavljati pitanje ko je jači, ko je u kojoj poziciji, ko je politički moćniji da njegovi prijedlozi ili njegove mogućnosti prođu.

Pitanje je koliko će ovakav zakon biti provediv, kao što je dokaz da od 2015. nismo uspjeli provesti niti pilot projekt komasacije, niz je razloga. Poštovana kolegice, svaki iskorak naprijed uvijek to nekako govorim je dobar, bolje ić naprijed, pa makar 2 cm nego, nego nazad. Kako je, kako bi bilo moguće priču komasacije povezati sa oživljavanjem strategijom naših sela koja su mnoga opustošena, mnoga su pod navodnicima mrtva i kako povećati samodostatnost, povrće smo nekih 62%, a voće smo na 50%, ispod svake razine unutar cijele EU, pa evo kako vi gledate na tu problematiku i što bi hrvatska država trebala napraviti da snažnije ide prema samodostatnosti, a što bi trebala napraviti da ljudima objasnimo kako je u stvari dobro proizvoditi i raditi na selu? Prvenstveno ne trebamo bježati od toga da je rad nešto što je dobro, da je raditi na selu u poljoprivredni nešto što je najvrijednije i da te naše poljoprivrednike trebamo cijeniti i da ono što oni 24 sata 7 dana i 12 mjeseci u godini su prepušteni svojoj poljoprivrednoj proizvodnji trebamo vrednovati. Sad ako govorimo o resursima Hrvatske onda u jednom redu to su ljudi koje ste vi spomenuli koje gubimo i to je najtužnija priča da zapravo naš glavni resurs koji nas može pokrenuti depopulacijom gubimo i gubimo ga zato što je on povezan i sa ovim drugim resursom sa zemljom. Dakle, dok mi nemamo kontrolu nad raspolaganjem zemljišta, dok mi nemamo uvjete da to zemljište prehranjuje naše ljude dotle mi ne možemo spojiti ova dva resursa i iz njih povući maksimum. Dakle, ja mislim da trebamo paradigmu okrenuti, da se trebamo vratiti tome da primjerice prsten Zagrebačke županije mora davati voće i povrće Gradu Zagrebu. Kolegice Posavec Krivec kad se prisjetite razdoblja dok ste bili načelnica Općine Križ sigurno ćete se sjetiti mnogobrojnih situacija kad su se državni projekti provodili ili državne tvrtke trebale nešto provesti da su ipak došli kod vas u općinu jer nisu to mogli provesti bez općine, dakle općine i gradovi imaju svoje mjesto i svoju ulogu i meni se čini da i u ovom projektu komasacije njihova uloga ne bi trebala biti zanemarena. Kroz svoju raspravu vi ste nekako polemizirali da zaduženja koja općine i gradovi dobivaju kroz ovaj zakon mislite da su suvišna, no da li je moguće provesti komasaciju iz dosadašnjih iskustava koje imamo i pilot projekata koje ste spomenuli ako ne uključimo općine i gradove koji imaju pregled stanja na terenu naravno uzimajući u obzir sve primjedbe koje ste izrekli na gospodarenje poljoprivrednim zemljištem? Ne, hvala vam kolegice Marijana na ovom pitanju jer će mi ono omogućiti da možda pojasnim nešto što je možda ostalo nedorečeno. Ja nikako ne mislim da treba izuzeti jedinice lokalne, pa čak i regionalne samouprave iz ovog procesa, ali mislim da one ne mogu imati sav teret i sve težište da ne može biti na njima, one moraju imati zadanu dionicu u procesu komasacije, moraju to imati jer je na njihovom području zemljište koje će biti predmet komasacije, na njihovom području su i zainteresirani mogući poljoprivrednici, oni su zasigurno najzainteresiraniji da u tome sudjeluju, ali postavljam pitanje, da li je moguće izuzeti struku i to sve pretvoriti u određene tehničke procese i s tim tehničkim procesima zadužiti JLS? Mislim da bi bilo puno optimalnije da proces ide sa više razine, da on bude ujednačen za područje cijele Hrvatske jer dobro ste primijetili nema procesa od nacionalnog interesa bilo koje infrastrukture koja se mora provesti na JLS ako ona nije u suglasju na svim razinama. I još jednom s ove govornice hvala vam što ste i vi bili akteri za realizaciju niza projekata u mom mandatu. Hvala kolegice na tragu ovoga što ste rekli da nema tog nacionalnog interesa koji se može provesti tako da se na ovakav način delegira na lokalnu razinu. A i u kontekstu mogućih sukoba interesa koji će biti sve češći spomenut ću samo jedan mali detalj. U ovih 7 članova Povjerenstva za provedbu komasacije koje će se formirati na razini neke recimo općine, između ostalog jedan član će biti predstavnik vlasnika poljoprivrednog zemljišta. Taj jedan član će po logici stvari biti u privilegiranom položaju, u privilegiranoj poziciji da štiti svoje interese koji su u odnosu na ostale suvlasnike u mogućoj konfrontaciji i čim se osmisli takav model i takav sastav tijela koji bi trebao komasaciju provoditi mi imamo neučinkovit sustav u kojem ne postoji niti teoretska mogućnost da se uspostavi ujednačena praksa u kojoj se ostvaruje taj nacionalni cilj od vrha prema

Ja zato cijelo vrijeme pokušavam povući paralelu između procesa koji slijedi ovim Zakonom i procesa koji već imamo uhodan, uhodan pod navodnicima na terenu a tiče se raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. I to državno poljoprivredno zemljište imalo je zadanu formu na koji način natječaje treba provoditi jedinica lokalne samouprave i tamo su bila definirana povjerenstva i tamo su bile definirane osobe koje unutra moraju biti, a znamo koliko je problema iz tih postupaka izašlo. To je ono na što ja ovdje ukazujem. Bojim se da će takva slika prelijati se i na ovaj Zakon i da će biti nemoguće sa strane držati interese zainteresiranih sudionika za komasaciju u lokalnim jedinicama.

S jedne strane imali ste jedinice poput recimo moje gdje je bio javni poziv za iskazivanje interesa. S druge strane malo čitate tu po internetu i vidite da neki koji bi čak i bili zainteresirani za komasaciju pojma nemaju. Znači nisu dovoljno informirani. S druge strane problem rascjepkanosti, slaba infrastruktura poljoprivrednih zemljišta, neriješeni vlasnički odnosi, neusklađenost zemljišnih knjiga, brojni ljudi koji su vlasnici zemljišta pa nisu uopće zainteresirani za komasaciju mislim. Kako uopće te sve ljude motivirati da se krene u jedan kvalitetan proces komasacije evo što vi mislite? Zahvaljujem. Uz to sve kolegice Marić što ste nabrojili, svi mi još nekako zaboravljamo i tu skupoću same provedbe komasacije. U konačnici ovo je izuzetno i skup proces. I postavlja se pitanje koliko je uopće za pojedine jedinice lokalne samouprave moguće i te predradnje provesti da bi one dovele do potpune informiranosti stanovništva i zainteresiranih dionika? Dakle po mom razmišljanju da bi komasacija bila uspješna ona mora imati i segment edukacije. Ona mora imati direktna obraćanja prema našim poljoprivrednicima, pojašnjavanje što zakon donosi, na koji će se način provoditi, što se od njih očekuje, što oni moraju pripremiti. Vidjeli smo da kada smo pripremali poljoprivrednike za privlačenje fondova Europske unije da smo imali puno, puno veću uspješnost kada su oni bili na to spremni, kada su oni što ih očekuje.

Poštovana kolegice ako sam vas dobro razumio rekli ste da ste bili čelnica jedinice lokalne samouprave i zaista me čudi što sada ovako pričate … [[ne razumije se]] shvatiti. Vjerojatno se i vi sjećate, ne znam u kojem ste mandatu bili, ministra Jakovine u vrijeme kada je bila centralizacija maksimalna, kada se raspolaganje državnim zemljištem dalo apsolutno centralizirano agenciji i kada je u Osijeku konkretno bilo 20-tak u agenciji, u ispostavi tamo i trebali su napraviti gospodarenje odnosno upravljati sa zemljištem cijele Slavonije i Baranje. Znate što su napravili? Ništa. I sada da i vi i gospođa Dalija Orešković se zalažete ponovno za centralizaciju da se isključi jedinice lokalne samouprave iz postupka komasacije zaista ne mogu shvatiti. Vjerujte da nitko bolje ne poznaje situaciju na terenu od čelnika jedinica lokalne samouprave. Na kraju krajeva pa neće oni sami, neće načelnik biti taj koji će provoditi komasaciju. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Šašlin vi ne morate to shvatiti jer to što vi govorite ja nisam niti rekla. Dakle, ja nisam rekla da jedinice lokalne samouprave trebaju biti izuzete iz procesa komasacije. Štoviše i na repliku kolegici Petir sam potpuno naglasila da moraju biti uključene, ali da ne može većinski teret komasacije biti naslonjen upravo na njih, jer da upravo time ćemo postići to da taj proces ne bude transparentan, da ne bude ujednačen, da ne bude jednako brz. A kada mi pokušavate nametnuti neke ministre iz bivših vlada o kojima bi se ja ovdje trebala očitovati, to pitanje ću potpuno zanemariti i staviti sa strane, jer sam se ja o nekim stvarima potpuno jasno očitovala.

Samo u dvije koalicijske Vlade bili su to drugi. U jednome segmentu netko iz tada najjače vladajuće stranke. Ali u onom drugom segmentu predstavnici HSS-a. Dakle, ako je netko kriv za stanje poljoprivrede u Hrvatskoj onda je to ponajviše HDZ-e. Poštovana zastupnice, sve češće se ne mogu oteti dojmom da se pred nas šalju zakoni koji su zapravo neprovedivi. Ukoliko je i jedan zakon provediv, da nam se u proceduru drugi zakon koji nakon toga taj zakon onemogućava da se provede. Imamo trenutno u drugoj proceduri Zakon o poljoprivrednom zemljištu gdje članak 44. kaže: „Poljoprivredno zemljište izvan građevinskog područja ne može se geodetskim elaboratima dijeliti niti formirati katastarska čestica površine manje od 1 hektar osim u slučaju izdvajanja poljoprivrednog zemljišta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina određenih propisom koji se uređuje posebnim … [[ne razumije se]] „ Kako će se komasacija nakon Kako će se komasacija provesti primjerice u Zagorju gdje su parcele male, gdje su nasljednici nakon što je otac imao ne znam hektar i pol zemlje 3 sina koji se bave poljoprivredom i žele to okrupniti na neki način? Poštovani kolega Paviću horizontalna povezanost unutar našeg resora još uvijek nije prisutna. Dakle, ovdje od kada govorimo o strategiji ili o nacionalnom planu onda govorimo o tome da bi neke projekte, neku dokumentaciju, stratešku dokumentaciju trebalo povezati, da bi trebalo u zakonske procedure ići sa nekim istim pretpostavkama. No međutim, činjenica je da još uvijek mi ovdje raspravljamo o zakonima koji nisu u potpunosti usklađeni i iz kojih izlaze ili proviru nekakve nejasnoće u samome u konačnici provedbi jednoga, drugog ili trećeg zakona. Kada govorimo nekakvoj povijesti raspolaganja zemljištem u Zagorju onda da, tu osim što ćemo pričati o utvrđivanju međa između tih parcela pričat ćemo i o tome tko ima prioritet ili tko ne. Ovdje se malo šalim na svoj račun kao i na vaš, ali ono što sam na samom početku rekla komasaciju nije jednako provesti u Slavoniji, u Zagorju ili na otocima, na otocima gdje su vlasnici u drugoj ili trećoj generaciji možda na drugoj strani svijeta.

Izvolite.

Ja vjerujem da se mnogi i sjećaju iz osnovne škole 5., 6. razred nastava geografije komasacija se spominje kao pojam. Iako dosta nejasno evo danas imamo priliku nakon desetljeća što su prošla barem u mom slučaju od tog osnovnoškolskog školovanja i raditi na Zakonu o komasaciji koji je nužan i iznimno važan. Ja sam pokušao i u replici malo dočarati koliko je važna komasacija sa par brojaka da malo i svi oni koji prate ovu sjednicu shvate o čemu se radi. Prosječni OPG-e odnosno prosječni poljoprivrednik u Hrvatskoj danas ima 17 čestica, 17. Dakle on se bavi poljoprivredom na 17 lokacija. Nekakav cilj koliko sam shvatio Ministarstva je da se dođe na 8, 9 čestica prosječno po poljoprivredniku s tim da je i to puno. Mi ne možemo očekivati da ćemo imati poljoprivredu kakvu imaju kanadski poljoprivrednici ili poljoprivrednici evo malo prije u nedavno napadnutoj Ukrajini koji imaju u jednom komadu 10-tke hektara, ali moramo težiti okrupnjavanju koliko je god to moguće. Još malo da bi se shvatilo o čemu se govori, da vidimo jednu malu usporedbu između zemalja u okruženju. Prema onome što je državni tajnik rekao Hrvatska ima 6,7 hektara po OPG-u, po poljoprivredniku. Nešto lošije od nas su Bugari sa otprilike 5 hektara. Slični su Slovenci. Austrijanci koji bez obzira što se nalaze većim dijelom u alpskom prostoru imaju čak 19 hektara po poljoprivredniku. Nijemci 44 hektara, a evo malo prije sam spomenuo Kanadu, Kanada ima i preko 100 hektara po poljoprivredniku s tim da je osim što se radi o 100 hektara jako čestu, ja ću čak reći najčešće se radi o okrupnjenom posjedu. I sada kada govorimo o poskupljenju hrane jedan od važnih razloga zašto mi u Hrvatskoj plaćamo nerijetko i skuplju hranu nego što ju plaćaju stanovnici drugih zemalja Europske unije je upravo i iznimna raštrkanost odnosno skupi troškovi poljoprivredne proizvodnje zahvaljujući rascjepkanosti posjeda. Tako da ovaj Zakon je stvarno jedan iznimno važan zakon. Ali bi ovdje što je i kolega Pavić istaknuo, a ne samo on nego i neke drugi kolege ipak napomenuo da u provedbi ovoga Zakona ima jedan preduvjet koji nije riješen na žalost, a radi se o rješavanju imovinskopravnih odnosa. Ne tiče se vašeg Ministarstva, ali evo to je neko međuresorno pitanje ako mi ne riješimo imovinskopravne odnose a nismo na pravom putu, ja ne vidim, ima dobrih pomaka ali ne ide se pravom dinamikom, mislim da i sama komasacija će biti onemogućena, otežana i da ovaj sam zakon koliko god on bio dobar i kvalitetan, ima on dobre namjere neće napraviti ono što se od njega očekuje. Dakle, evo neka sa ovoga mjesta bude jedna poruka vama u Ministarstvu, a to je da se potakne nadležno ministarstvo da se nađe neki model da se konačno počne u poljoprivrednom prostoru, znači u ruralnom prostoru sređivati zemljišne knjige odnosno vlasništvo koje nije sređivano doslovno od Franje Josipa, doslovno od Franje Josipa. I na posljetku iskoristio bih priliku iako nije konkretna tema ali evo tiče se vašeg ministarstva istaknuo sam to i prošli puta ovdje u raspravi i ponovit ću, pa molim vas evo pokušajte to riješiti. Radi se o mjerama odnosno natječajima LAG-a već sam govorio o tome. Konkretan slučaj ja ću reći Šibenik. U konkretnom slučaju u Šibeniku ima naselje Donje Polje koje nije, znači izdvojeno je naselje i vlasnik OPG-a u Donjem Polju ne može se natjecati na natječaju LAG-a jer mu je adresa boravišta u Šibeniku, prebivališta. Dakle banalna stvar, ali evo to je nešto što ja mislim da se ne radi o zakonskom problemu nego problemu samog koncepta natječaja, pa u tom smislu evo pozabavite se s tim. Postoje ljudi koji se bave poljoprivredom, žive u drugom naselju, ne mogu se natjecati na te mjere jer nemaju prebivalište i boravište u tom naselju. Kolega Zekanoviću, govorili ste o prosječnoj veličini poljoprivrednog gospodarstva u državama članicama, u Hrvatskoj je to negdje oko 10 hektara s tim da preko 70% gospodarstava je čak manje od 5 hektara, naravno da je to problematično i sa aspekta produktivnosti, ali i uspješnosti poljoprivredne proizvodnje, a onda u konačnici i proizvodnje hrane zbog čega se ljudi i bave uglavnom poljoprivredom. Mene zanima kako gledate na, na odredbe koje je ministarstvo najavilo u provedbi Zakona o komasaciji gdje oni planiraju kroz javni natječaj odabirati JLS kojima će pomoći u provedbi procesa komasacije, ali na način da oni raspišu javnu nabavu i da time omoguće predfinanciranje jer znamo da uglavnom to je najveći problem općinama i gradovima koji nemaju dostatnih sredstava i u ovom slučaju ministarstvo bi im kroz takav jedan proces moglo pomoći.

Postoji više modela, jedan model je da te javne nabave i natječaje raspisuje direktno ministarstvo kao u nekim slučajevima, u ovom slučaju svede na lokalne samouprave. Evo stvarno ne znam je li to najbolji put, iskreno govoreći ne znam je li najbolji put, pitanje je koliko će lokalne samouprave pogotovo male lokalne samouprave biti u stanju provesti te nabave, ovisno o internetu koliko će bit, bojim se da bi tu moglo bit problema. S druge strane lakše je državi opteretiti lokalne samouprave jel u protivnom treba opteretit ministarstvo, a tu su ljudi ionako znači vezani za golemi posao.

Komasacija zemljišta prošli put za vrijeme prve rasprave rekao sam da ako se sjećate vidim ovdje kolege koji su bili od jutra do navečer praktički smo cijeli dan raspravljali o temi i potrebno je bilo da raspravljamo o ovoj temi jer ja osobno vjerujem da je to glavna tema idućih 20.g., dakle uz naše vode, očuvanje voda, uz energiju i hranu ne vidim uopće drugu važniju temu osim čuvanja granica je li ne, kako je počelo je li, ali dakle uistinu idućih 20.g. ova tema će nam bit sigurno jako, jako bitna. Razmišljao sam dok sam slušao kolege koji su ovdje raspravljali znaju li uopće naši današnji klinci kako sam radio u školi 16.g., 14.g. u gimnaziji, u gradskoj školi, onda puno puta mi se dogodilo da djeca u doslovnom smislu nemaju pojma da, ne mogu sad baš reć kako izgleda ovca, ali obrazovani klinci koji idu dakle u gimnaziju nisu bili jednostavno na njivi, nemaju polja, nemaju pojma koliko je na polju teško u stvari i zahtjevno raditi, onda sam se ja uvijek sjetio svoga pokojnog dida zvali su ga Crni Marko iz Stankovaca koji je ono u 3 se dizao u 3 i pol je krenuo kopat polja drugima da bi u 7 mogao ić na svoju njivu je li, to je izrazito zahtjevno i teško. Moj otac koji ima samo nekih 2000 kvadrata zemlje u Kastvu isto je cijeli dan posvećen toj zemlji da bi mogao dobiti nešto plodova oko toga. Dakle Hrvatska treba ulagati u poljoprivredu. Ono što mene osobno i nas u Klubu Mosta brine dakle te, ti milijuni, milijarde možemo reći koje se dijele kroz subvencije trebaju imati baš jake kontrole, pravedne inspekcije i jasnu strategiju cijele poljoprivrede. Govorio sam ovdje u replici kolegi Hrvatska prema podacima u proizvodnji voća i povrća ima ogromne potencijale s obzirom na svoju nisku samodostatnost, a trenutno smo proizvodnja povrća nekih 63-64%, a proizvodnja voća na svega 50% i tu mi možemo sad bit kritični, pa lupat maljem jedni druge. Ja sam radije sklon tome da probamo motivirat jedni druge, naravno da je tu vaša najveća obveza koji ste vladajući je li da napravimo sve što možemo da povećamo priču samodostatnosti Hrvatske. Isto tako ne volim kada sa moje desne strane se puca na lijevu, pa lijeva puca na desnu onda mi između ko most neki bridge je li ako možemo premostit neke priče, ali 2009. je još donesen onaj famozni strateški dokument o okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta, nismo se proslavili, pa 2015. isto tako, dakle donesen je Jakovinin predizborni zakon, sjećamo se o komasacijama, nismo se ni tu proslavili i kolege su govorili prije mene isto dakle niz je teškoća. Imamo sposobnost lokalne samouprave, ne smijemo tu opteretiti dodatno male lokalne samouprave jer one će se tu pogubiti, imamo pravno imovinske odnose koji potpuno nisu riješeni, imamo tu Zakon o dvostrukom oporezivanju i svem ostalom.

Pa zato jer sve što je dobro, otkud god dođe ako je dobro, ako je čovjek iole razborit i ako nije posesivno ljubomoran i nema još nekih drugi poremećaj u svom umu, on će biti sretan jer mi idemo naprijed jer se nešto dobro događa. Pa zato još jednom apeliram, sela su nam ključna, ključna za opstanak naše domovine, za priču samodostatnosti i mi bi trebali razmišljati i projektima kako naseliti raseljena područja da ne dobijemo ogromne poljoprivredne neke površine koje ćemo urediti, ali će biti puste, bez čovjeka ništa, čovjek je najvažniji. Dakle, čuvajmo vodu, radimo na energiji i radimo na našoj samodostatnosti. To je ključ svega.

Hvala. I vama, nemojte otići je gospodin Lenart koji je upućen u te stvari vam ima postaviti pitanje. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ovoga kolega Miletić pa evo vi ste tu spomenuli stvar potpora, kontrole potpora i da li tu postoje nekakve sumnje u to, da li se one dijele kako i treba. Potpore tj. direktna plaćanja koja dolaze iz EU vjerujte mi da su vjerojatno dobro kontrolirana barem što se tiče malih i srednjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Za velike ne znam jer oni su ili firme ili nekakvi obrti koje je malo teže kontrolirati kad su veliki i snažni i vjerujte mi da zbog sustava AGRONET i ARCOD jednostavno se danas u svakom trenutku može vidjeti što je posijano, gdje je posijano, da li ima preklopa ili da netko nije i tu mislim da ne treba sumnjati.

Odgovorit ću na pitanje iako nije, dakle znate kad sam ja ostao u šoku. Došo ja u Bosnu po onim kampovima, išao malo gledat te izbjeglice i htio sam formirat svoje mišljenje je li da ne formiram mišljenje po medijima nego da vidim šta se događa.

Tako da naravno da je Hrvatska puno uređenija država u svakom pogledu da me ne bi netko krivo shvatio, no stvarno mislim da je jako bitno s obzirom na naša iskustva iz naše države proteklih desetljeća da je jako bitno da sustav kontrole funkcionira i da trag novca, to dobro znamo kada govorim o tome ne može nestati.

Državni tajniče, ravnateljice, zastupnice i zastupnici, pa moram reći da mene veseli što sve veći i veći broj zastupnika raspravlja o poljoprivrednim temama iako kolega Ivanović koji je sa mnom u Odboru za poljoprivredu često mi pobrojava broj sjednica koje sam sazvala ja mislim da mi ipak djelujemo na osvještavanju o tome da je poljoprivreda izuzetno važna i da poljoprivrednici osim što proizvode hranu za nas su i stvarni čuvari i hrvatskog prostora i zato ih trebamo poduprijeti. Ne bi trebalo uvijek promatrati poljoprivredu kroz potpore koje se isplaćuju jer dok hrvatski seljak živi na selu obrađuje se njiva, peće se kruh u krušnoj peći, čuva se biološka raznolikost, odvija se stvarni život. Ako ima bilo kakvih malverzacija naravno da ih treba pratiti, da to treba sankcionirati, ali ne treba lijepiti etikete na hrvatskog seljaka koje taj hrvatski seljak ne zaslužuje jer su ljudi na selu sačuvali i vjeru, jezik, nošnju, kulturu, identitet hrvatskog naroda na što smo mi ponosni i s time se često dičimo i kao članica EU i zato bi trebali sa dužnim poštovanjem o njima govoriti. Prigovara se ministarstvu kad dugo izrađuje zakon, prigovara ministarstvu kad sporo izrađuje zakon, kad ga brzo napravi, izgleda da vi u ministarstvu niste nikad u pravu, pomirite te sa tom ulogom, ali ja mislim da je dobro da smo ovaj Zakon o komasaciji izgurali u kraćem vremenu nego što smo navikli primati zakone iz vaših redova iz tog razloga što nas na ovo tjera i Nacionalni program oporavka i otpornosti, visoka sredstva koja su osigurana i nužna potreba na terenu da se komasacija provede. Jer je činjenica o tom i danas razgovaramo cijeli dan da su naša poljoprivredna gospodarstva strukturom izuzetno mala, negdje je prosjek 10 hektara, a gotovo 70% njih je manje od 5 hektara. To je na duge staze doista problematično i kad govorimo o produktivnosti i kad govorimo o proizvodnji hrane, ali i onom što čovjek treba zaraditi. Znači tko se bavi poljoprivrednom trebao bi moći dostojanstveno živjeti od svog rada što u ovakvim omjerima nije moguće posebno kad se uspoređujemo sa drugim državama članicama. A ako se krenemo uspoređivati sa drugim državama članicama onda ću vas podsjetiti da je nedavno vruće ispod čekića izašlo izvješće Eurostata o cijeni poljoprivrednog zemljišta pa tako primjerice jedan hektar u Nizozemskoj je zlata vrijedan, gotovo 70.000 eura dok je u Hrvatskoj jedan hektar zemljišta najjeftiniji u cijelo EU i iznosi 3.440 eura. Ako tome dodamo činjenicu da od slijedeće godine počinje mogućnost prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima onda bih ja rekla da se moramo uozbiljiti i svoje rasprave doista učiniti konstruktivnijima nego što su one bile do sada, ponekad na rubu politikantstva kad govorimo o poljoprivredi i reći da i Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o komasaciji jesu preduvjeti da stvari dovedemo na pravi kolosijek. A pravi kolosijek bi bio taj da što više površina stavimo u funkciji i da što više poljoprivrednih površina dođe u posjed hrvatskih poljoprivrednika odnosno hrvatskih seljaka. Ministarstvo je već na temu komasacije raspisalo jedan javni poziv, javilo se 23 jedinice lokalne samouprave, to je bio svojevrsni screeaning da vidimo uopće kakav je interes s čime se raspolaže i ja mislim da je dobra ideja da kad će ić pravi javni natječaj nakon što se donese ovaj Zakon o komasaciji da ministarstvo preuzme tu objedinjenu javnu nabavu jer mnoge jedinice lokalne samouprave nemaju financijskih kapaciteta kako bi mogli izgurati pred financiranje. O tom smo više puta razgovarali, drago mi je čuti da nas ponekad čujete i da uvažavate naše prijedloge i primjedbe jer mislim da je to dobro, tome služe i rasprave na odboru, tome službe rasprave na plenarnoj sjednici, više glave je uvijek pametnije jer smo se o tom pred financiranju nekako popikavali često. Ja sam na to upozoravala kada je riječ o mjerama ruralnog razvoja posebno onim mjerama za obnovu poljoprivrednih gospodarstava koja su stradala u potresu jer je nemoguće očekivati od nekoga ko je stradao u potresu da ustvari ima svoja vlastita sredstva ili da bude konkurentan kod banke odnosno solventan i da može iskeširati ono što je potrebno za obnovu.

Poštovana kolegice. Evo spomenuli ste Zakon o poljoprivrednom zemljištu, spomenuli ste moratorij, nije možda toliko vezano na temu, ali evo ipak da čujem vaše mišljenje ispred odbora. Postoji li mogućnost odnosno koji su nam instrumenti sad na raspolaganju da se zaštitimo od jedne nekontrolirane kupovine zemljišta od strane svih rezidenata u EU? Je li možda mogućnost produženjem moratorija ili neki drugi instrument imamo na raspolaganju da zaštitimo hrvatsko poljoprivredno zemljište? Da, to je važna tema i nisam sigurna da će biti moguće još jednom isposlovat dodatni moratorij jer osim onog što smo ispregovarali, a to je moratorij na sedam godina mi smo još dobili produžetak od tri godine tako da mi se čini da bi to bilo preuzetno sada reći da mi smo u stanju dobiti još jedan moratorij, no moramo stvarati ozračje i okruženje da hrvatski seljak uđe u posjed poljoprivrednog zemljišta kroz dobro zakonodavstvo i kroz neke mjere koje se još trebaju poduzet na terenu. Ministarstvo je predložilo kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu pravo prvokupa na sve parcele što bi naravno izazvalo kaos i dodatne administrativne zavrzlame. Stoga je naš Odbor za poljoprivredu predložio da se tu primjene članci koji već vrijede za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta u RH, a to znači za kontinentalnu Hrvatsku 10 hektara, za Primorsku Hrvatsku jedan hektar, ono što je ispod toga ne bi podlijegalo toj obavezi prvokupa

Poštovana zastupnice Petir. Ovdje smo mogli čuti u dosadašnjoj raspravi kako su neki zastupnici, a ujedno čelnici jedinica lokalne samouprave prozivali Ministarstvo poljoprivrede zbog nečinjenja i po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i kritizirajući ovaj predloženi Zakon o komasaciji. Molim vas da kao predsjednica Odbor za poljoprivredu povedete raspravu, ali i da od Ministarstva poljoprivrede zatražite podatke, tko sve od jedinica lokalne samouprave koje imaju zakonsku obvezu sukladno čl. 90. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a treba imati zaposlenog poljoprivrednog redara ne postupa po agrotehničkim mjerama koje su i zakonom sadašnjim, a pretpostavljam i budućim predviđene? Danas smo vas spominjali na odboru, svi se zorno sjećaju vašeg prikaza prilikom rasprave u prvom čitanju gdje ste pokazali javnosti kako izgleda komasirano poljoprivredno zemljište i ono koje to nije i koja je razlika, tako da evo hvala na toj maloj pripomoći. Mislim da ministarstvo ima podatke o kojima vi govorite, s tim da bih htjela skrenuti pažnju da je mogućnost dana, da je više jedinice lokalne samouprave ima jednog poljoprivrednog redara, a to se posebno odnosi na manje jedinice lokalne samouprave koje nisu u mogućnosti zbog fiskalnog kapaciteta zapošljavati svog poljoprivrednog redara. Ali evo državni tajnik je tu i ravnateljica tako da, a ukoliko imaju te podatke svakako bi bilo dobro da nam ih dostave, kao i podatak koje to jedinice lokalne samouprave nisu do dan danas raspisale natječaje za poljoprivredno zemljište. Poštovana kolegice zastupnice. Spomenuli ste dostojanstvo poljoprivrednika i poštovanje koje treba poljoprivredniku iskazati i to je ono što se svi slažemo s tim ovdje. Mislim da treba otvoreno razgovarati i zapravo reći ono što je, a to je činjenica da smo imali 2016.g. pet pilot projekata s kojima se zastalo i zapravo su ti poljoprivrednici izigrani, bez obzira što su održani i brojni sastanci i brojne prezentacije i brojni razgovori sa tim poljoprivrednicima, mislim da to stvarno nije fer spram tih ljudi. Koliko mislite da će oni biti uključeni ti koji su imali pilot projekte u nekakvo prvenstvo što se tiče da se ti pilot projekti uzmu u obzir na tim postojećim općinama i koliko mislite da zapravo su lokalne samouprave spremne provesti komasaciju na ovaj način kako to ovaj zakon nalaže? Da, mislim da je jako važno posvještavati iznova i iznova da poljoprivrednici bi trebali moć živjeti od svog rada, prehranjivati svoje obitelji, školovat svoju djecu što nažalost nije uvijek slučaj. Niko ne vidi činjenicu da oni nemaju radnog vremena, da oni ne idu niti na zimovanja, niti na ljetovanja, posebno oni koji se bave stočarstvo i da bi tu trebalo sa malo više osjetljivosti pristupa temi, a ne zato što se nešto pročitalo u novinama pa bubnut i ostat živ.

Uvažena zastupnice Petir, ja sam jutros se sa priličnim mogu reć entuzijazmom odlučio ovaj dići ruku i da ja sam spominjao dobru prezentaciju kolege iz Novske, međutim moram reći vi ste sada ovdje u vašem govoru govorili o tome da je duže onda bi bilo predugo, da je prekratko je sad je prekratko i takve primjedbe i dosta takvih primjedbi ste čini mi se u vašem izlaganju dosta olako odbacili. Ja sam ovdje sa kolegama naknadno čuo i čuli ste i vi u raspravi da su ljudi čini mi se s pravom iznenađeni da od toliko prijedloga, ali stvarno ništa nije u ovoj brzoj proceduri prošlo. Ono što recimo najviše … [[Govornik se ne razumije]] što su meni pričali da je problem to što u Zagrebu u okolici u Zagrebačkoj županiji ovi parcele manje od hektara. Možda se nismo dobro razumjeli, ja sam rekla da štogod ministarstvo napravilo nekima to neće biti dobro, neki se žale da predugo izrađuje zakone, neki se žale da presporo izrađuje zakone.

Kad je riječ o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, vi ste član našeg odbora i članak na koji se kolega Pavić pozvao u svojoj replici vi znate da smo mi kao odbor stavili amandman na taj članak Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jednoglasno smo usvojili taj amandman gdje upravo brišemo nepotrebne i suvišne riječi iz tog članka i omogućavamo da se provodi komasacija na površinama manjim od jedan hektar. To je bio nespretni izričaj koji smo mi nomotehnički kao odbor doradili. Osim toga ni na ovaj zakon primjedbe koje smo izrekli na odboru su uglavnom prihvaćene, tako da ja stvarno ne mogu kritizirat ako netko prihvati moje primjedbe. Poštovana kolegice Petir, evo na tragu je što ste izrekli da ministarstvo bez obzira šta napravi i kad napravi da ispadne da nikad nije dobro ili nikad na vrijeme, pa primjena komasacije nije počela ni sa ovim ministarstvom, ni sa ovom državom, komasacija se na našim područjima već preko 200.g. provodi prije svega arundancijom veleposjedničkih imanja, a kasnije se ona i mijenjala kroz povijest sukladno dakle i novim saznanjima i svime onime što je doprinosio i razvoj znanosti. Prema tome, danas kada znamo da komasacijom se ne postiže samo okrupnjivanje što je u biti arundacija, dakle neki miješaju te pojmove, nego se smanjuju i troškovi produktivnosti, povećava se i prinos različitih kultura od 20 do 50%, stvaraju se preduvjeti za druge agrotehničke mjere, ali ono što je bitno u Slavoniji i meliorizacija zemljišta.

Ona je važna i zbog toga da se urede i kanali i poljski putevi, da se uspostavi potrebna infrastruktura i sasvim sigurno da kroz taj jedan postupak okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta možemo omogućit poljoprivrednicima da produktivnost njihove poljoprivredne proizvodnje bude veća, što znači da i njihova zarada u konačnici bude veća i dobitak nas kao društva da u tom smislu bude veći. Ono o čemu možda nismo uspjeli uopći govoriti, bar se ja ne sjećam, a trebalo bi skrenuti pažnju da je važno da u tim procesima isto tako budemo odmjereni i umjereni kako ne bi doveli u pitanje biološku raznolikost kojom se Hrvatska itekako ponosi, a i EU nas u tom dijelu hvali jer to su procesi koji obuhvaćaju određene zahvate i imaju utjecaj na okoliš i zato tu treba nać mjeru.

Mi moramo biti svjesni da su neke komasacije odrađene i do '90.-tih godina i da postoje općine i gradovi koji su uredili taj dio priče. Prema tome, kad se govori o komasaciji mislim da treba jasno omeđiti i reći da to nije nešto što će se provodit u svakoj JLS, pa onda oni nemaju kapacitet, nemaju bilo što, to će se provoditi tamo gdje ta potreba uistinu postoji, gdje postoji velika poljoprivredna proizvodnja upravo da bi se unaprijedila i da bi dodana vrijednost na te proizvode postala veća, a to je cilj svake, svake poljoprivrede. Hvala lijepo. Kolega Ivanoviću, da prema informacijama koje je ministarstvo dostavilo odboru 23 JLS su se javile na taj prvi poziv na temelju čega je napravljeno skeniranje stanja kako bi se znalo u stvari i dalje postupati prema Europskoj komisiji i kako bi se stvorili temelji za budući javni poziv, ali i za javnu nabavu.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovan kolegice Petir, pa evo 58 sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora doista govori nešto o poljoprivredi i govori o tome da je konačno hrvatska poljoprivreda dobila i problemi hrvatske poljoprivrede dobili svoje zaslužujuće mjesto i u Hrvatskom saboru, ali isto tako i u resornom ministarstvu odnosno hrvatskoj vladi. Hrvatska poljoprivreda je jedna od najčešće spominjanih tema ovdje i vjerujem da i ovaj zakon je praktički samo dio jednog seta zakona koji trebaju na neki način poboljšati stanje, ukupno stanje u poljoprivrednoj proizvodnji RH. Kako vi vidite tu poveznicu znači ovog zakona sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je jedan od možda najvažnijih zakona u poljoprivredi sa Zakonom o sprječavanju nepoštenih trgovačkih praksi i kako bi to kao jedna cjelina, kao jedan set mogli u konačnici doprinijeti poboljšanju stanja u poljoprivredi.

No, strategija poljoprivrede u stvari na neki način objedinjuje sve ovo što ste vi naveli. Naravno da je temeljni resurs za razvoj hrvatske poljoprivrede poljoprivredno zemljište zato i na kraju prema Ustavu RH to je dobro od općeg nacionalnog interesa zato s njim moramo baratati i upravljati na pravi način.

Uvaženi državni tajniče, ravnateljice, evo ja ću početi tamo gdje je zastupnik Šašlin stao pa najaviti za sutra 59. sjednicu Odbora za poljoprivredu i stvarno još jednom bez imalo sarkastičnosti ili nekih drugih primjesa reći da Odbor za poljoprivredu evo barem koliko sam ja tu, bit će uskoro 2 godine, radi dobar, dobar posao. Zakon o komasaciji je jedan dio te priče, spomenut je već ovdje Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je kruna seta poljoprivrednih zakona, no svi zakoni su samo zakoni. Proizvodnja je ono što drži nas na životu pogotovo kad se dogode ovakvi geopolitički poremećaji koji su se dogodili i sa ratom u Ukrajini i neke druge stvari koje se događaju.

Razlike koje postoje i koje malo plaše naše ljude to su da sada površine komasirane, a prije su bile komesirane zato što su politički komesari odrađivali taj dio komasacije i naravno da su bolju zemlju dodjeljivali sebi, uzimali nekim ljudima i to, taj strah koji hrvatski seljak ima od komasacije djelomično protkan i s tim što se događa kasnih '60.-ih odnosno početkom '60.-ih i krajem '60.-ih godinama. Ne smijem imati strah od komasacije i ne smijemo imati strah od udruživanja. To su dvije priče koje bitno unapređuju ono što u poljoprivredi želimo, a to je dodana vrijednost, skuplji poljoprivredni proizvod koji će seljak moći prodati. S druge strane neće se provoditi komasacija na području cijele RH odnosno hoće mogu se javiti sve jedinice s područja RH, ali neke su jedinice lokalne samouprave to već redile, uredile evo i spominjani kolega Piletić i ja ću ga spomenuti koji je tu zorno pokazao da se može. I nekako mi se čini da je malo jutros krenula hajka prema čelnicima lokalnih samouprava od toga da treba ukinuti većinu općina da one nisu korisne, da ne treba, ja ne spadam u tu skupinu političara, čak štoviše ja sam onaj koji zagovara veći broj jedinica lokalne samouprave ali na način koji će biti možda drugačije uređen jer ako nisi pravna osoba onda si nešto što ne postoji. To imamo danas sa mjesnim odborima koji su praktički svedeni na kućne odbore. Zato nam i propada dio sela jer ti su ljudi naslonjeni na velike gradove pogotovo ako su dvije političke opcije uključene u rad, ako je u mjesnom odboru jedna politička opcija, a u gradskom vijeću ili općinskom vijeću druga to stvara probleme. I ja sam zato da više novaca ćemo povući iz EU ako budemo imali više, više pravnih osoba i podržavam taj prijedlog. Čitanje je bilo prije 20 dana, prema tome sve ove vaše i naše rasprave su još uvijek vrlo, vrlo svježe. Ja moram reći da i evo na Odboru za poljoprivredu i kolega Vukas i kolega Matula su govorili afirmativno o ovom zakonu bez obzira što on možda krije još neke stvari koje će se tek u hodu vidjeti da ih treba doraditi, no rekao bih da ni jedan zakon nije napisan u kamenu i možemo ga promijeniti ako će on unaprijediti ono što je težnja hrvatskog poljoprivrednika, Ministarstva poljoprivrede, Vlade RH, a to je da imamo bogatije selo, bogatijeg seljaka i da Hrvatska na kraju krajeva bude zemlja pogodna za život svih Hrvata i Hrvatica i svih onih koji žele doći u tu prekrasnu i prelijepu zemlju koja se zove Hrvatska.

Poštovani kolega, dakle važnija je komasacija od komesara, tu ćemo se, tu ćemo se složiti i jasno da ovaj zakon ide u tom smjeru da se okrupne zemljišta, samim okrupnjavanjem mi ćemo dobiti zapravo bolju pogodnost za proizvodnju, bit će zasigurno manji ulazni troškovi, a cilj je u ovoj, u ova krizna vremena, pa i ubuduće imati svoju hranu, svoje proizvode koje ćemo moći plasirati i u naša domaćinstva, a s obzirom da smo mi turistička zemlja onda i našim, našim gostima.

Hvala lijepo.

Tako je, danas se poljoprivreda bitno razlikuje od poljoprivrede koja je bila prije 30, 40 i 50.g., danas se koriste strojevi koji su sasvim drugačije prirode i koji zahtijevaju velike, velike površine, jednostavno je neisplativo imati 6 ili 7 parcela na 6 ili 7 strana, neke, nekog mjesta, prevelik je trošak i vožnje ne samog traktora nego i strojeva, da ne pričamo o tome kad dođe do žetve, kad dođe do berbe kolko je to bitno, to su danas strojevi koji kose po 20, 30, 40 hektara dnevno, prema tome sam transport od parcele do parcele traje duže nego što traje sama košnja te parcele. Prema tome, okrupniti zemljište dapače, ali pri tome voditi računa i o onome što je gđa. predsjednica rekla, a to je ta biorazličitost koju ne smijemo izgubiti, to ako izgubimo onda gubimo bitku za poljoprivredu. Poštovani kolega, rekli ste da će možda trebati doraditi zakon, ja mislim da će stvarno trebati doraditi zakon, ima tu puno nekakvih i nejasnoća i kompliciranih procedura.

Jasno je u ovom zakonu rečeno da će ovo predfinanciranje biti i jednostavno oni ni ne bi mogli provesti ovo o čemu govorimo da ih neko malo ne predfinancira u tom u tom smislu.

Poštovani kolega Ivanoviću, govoriti o komasaciji bez govora o problemima poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje naravno u ovim teškim okolnostima u kojima živimo je nemoguće i dolazite iz Slavonije kao i ja, sjetva je u tijeku i mi ćemo proizvesti žitarica više nego što su naše potrebe. Taj argument da mi ne smijemo stavit nikakve zabrane u neku ruku stoji i zabrane izvoza, ali ako su Mađari uveli to pravo prvokupa od strane države temeljem čl. 36.

Uvažena zastupnice, ja spadam u krug onih političara koji protežiraju tezu „nikad ne reci nikad“, znači ono što je danas možda ne, sutra može biti da. Imamo drugi problem, Hrvatska proizvede milijun, milijun i 100 tisuća tona pšenice, kapaciteta za skladištenje ima negdje za 450 tisuća tona koliko je dostatno za, za hrvatske potrebe, problem je gdje ćemo uskladištiti onih ostalih 500 tisuća tona ako nemamo kapacitete da ih skladištimo da ne pričamo još o kukuruzu, suncokretu i drugim kulturama. Prema tome, ja mislim da Hrvatska kroz sustav robnih zaliha mora voditi računa o ovome o čemu vi govorite i ne može se dovesti u situaciju da Hrvatska nema brašna, nema žita, da kaže da je cijena ulja u Njemačkoj dosegla skoro šest eura po litri, Hrvatska tu još uvijek stoji dobro zato što smo dostatni sa proizvodnjom uljarica, ali mislim da svakako hrvatski građani na prvom mjestu [[Upadica Radin: Hvala.]] tu uopće nema dileme, pa ako do tog dođe ja vjerujem da će i odluke biti Danas smo malo u raspravi spomenuli jednu stvar koja se nama iz Domovinskog pokreta čini dosta simpatičnom, a to je malo decentralizacija naročito ovog cijelog velikog upravnog sustava. Ministarstvo poljoprivrede staviti u Osijek, Upravu Hrvatskih šuma u Vinkovce, Ministarstvo turizma u Split, pa me evo zanima ako … izraziti vaše osobno mišljenje. Unaprijed hvala na odgovoru. Ja sam bio kandidat za župana 2013.g. i jedan dio mog programa je govorio upravo o tome da bi Ministarstvo poljoprivrede trebalo biti smješteno u metropolu Slavonije, Baranje i Srijema, to je Osijek. No to je nešto što je evo vaša politička platforma s koje ćete vi nastupiti. Ja ne mislim da je to možda najveći problem hrvatske poljoprivrede i zasigurno nije, Zagreb je centar i tu uopće nema dileme. Da li bi se nešto bitno poboljšalo, riješilo? Pa vjerojatno bi se zaposlio jedan dio ljudi koji žive na prostoru Slavonije, Baranje i Srijema jer bi im bilo diže, ali kažem moja mantra nije da sam teritorijalno da sam protiv toga da bude ovdje ili tamo nego da ministarstvo pokaže onaj potent koji mi očekujemo od njega, a ja mislim da oni evo to malo po malo skupa sa Odborom za poljoprivredu nekako polako artikuliraju i da se ti pomaci vide. Evo i sami ste kazali da taj zakon se bude vjerojatno još morao i doraditi, nema idealnog zakona, a pogotovo evoga Zakon o komasaciji je se prvi još u Hrvatskoj donesel 1902.g. znači želja je bila da se stvarno unaprijedi i da se neke stvari riješe još davno, davno prije. Provode se zbog toga i sami ste rekli zbog prijašnjih možda nekakvih grijehova koji su bili zbog nedovoljno dobre provedivosti, pa pogodovanja. I onda je vrlo žalosno kad mi čujemo da je ja kad sam gledala taj zakon sam bila sretna kad sam vidila da i jedinice lokalne samouprave se mogu uključiti, da će to brže i lakše doći da vide koje se zemljište treba komasirati na koji način, ali je jednostavno žalosno da se tu čuje da su načelnici nekakvi lokalni šerifi koji pogoduju nekome zemljišta za ne znam kojekakve malverzacije. Mislim da to nije lijepo jer svima je u interesu da se što bolje izvrši i da se provede bilo kakav zakon, a i mislim da bi trebalo poraditi malo bolje na educiranju i informiranju stanovništva da oni konačno počnu vjerovati da taj zakon je dobar stvarno ne samo za državu, za lokalnu sredinu nego i [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] za

Hvala lijepo. Uvažena kolegice, da ta nekakva kolektivna stigmatizacija u Hrvatskoj jednostavno nešto što je skroz u prostoru u politici ona posebno izražena.

Ok, sigurno postoji jedan, dva ili tri čovjeka koji su bitno narušili ugled svih ostalih. No svako to narušavanje ima svoje ime i prezime i ja mislim da jedinice lokalne samouprave su temelj i stup zajednice, a to je onaj osnovni nukleus svakog društva, da su vrlo bitne i ja podržavam te čelnike jedinica lokalnih samouprava, ne oni koji stavljaju prste u pekmez, dapače, takve treba izopačiti ne samo iz politike nego iz kompletnog društva, nego za one časne, poštene ljude koji pojedinci za 7.000 ili 7.500 [[Upadica Radin: Hvala.]] kuna upravljaju sa 50, 60 ili 100 milijuna kuna investicija. Evo s obzirom da ste rekli da ste išli u mjesto župana natjecanje, ali bili ste i zamjenik župana, možda proširimo ovu temu i na nešto što nisam danas čuo u raspravi, a to je da se ovim zakonom odnosno komasacijom i jedinicama lokalne samouprave otvara mogućnost lakše izrade infrastrukturnih projekata. Dakle, komasacijom se može ići i u izgradnju potrebnih igrališta, ambulanti, vrtića, poslovnih zona dakle sve to doprinosi jedinicama lokalne samouprave da stvaraju razvojne projekte ili u konačnici da imaju lakšu promociju lokalnih razvojnih projekata pa evo i na primjeru Osječko-baranjske županije gdje će sada u blizini Nemetina se otvoriti i regionalni distribucijski centar za voće i povrće. Hvala lijepo. Da, osnovna razlika između komasacije i okrupnjavanja je upravo ovo što ste vi govorili, znači komasacija je proces koji u jedinici lokalne samouprave otvara i neke druge stvari osim samog okrupnjavanja parcela. I mislim da upravo tu pogotovo kad je u pitanju ruralni dio Hrvatske, a budimo iskreni Hrvatska je dvije trećine ruralna zemlja i tim područjima apsolutno treba ta pomoć jel ovdje uz dva predstavnika jedinice lokalne samouprave imamo još čak pet članova povjerenstva koji sa svojim znanjima mogu bitno pomoći tim čelnicima jedinice lokalne samouprave da komasaciju odrade stvarno na najbolji mogući način i da postave uvjete i preduvjete za nešto što će u narednih 50 ili 100 godina pa pogledajmo komasaciju koju je još radila Marija Terezija još uvijek je aktivna na nekim područjima i odlično je odrađena ne treba apsolutno nikakvu doradu. Pa kolega Ivanović evo spomenuli ste jedan proces komasacije gdje je npr. otprilike 20.000 čestica svedeno na 4.000 čestica ako sam dobro razumio, ovoga pa ja sam predlagao evo maloprije u raspravi da se brišu čestice onima koji to žele, koji su okrupnili od nekoliko, čestica od nekoliko vlasnika da im se brišu na temelju zakona kojeg treba napraviti i na temelju njihove volje postigli bismo sličan rezultat. U Kutini je bay the way napravljena negdje '60.-ih komasacija. '60.-ih, 15 ili 20 godina nakon Drugog svjetskog rata u vrijeme kada se to radilo u odnosu na danas sa primitivnim sredstvima ovih mjernika i danas imamo satelite i sve na raspolaganju. Što se tiče poštenja čelnika jedinica lokalne samouprave, pa evo moj gradonačelnik Kutine već 3 mjesec sjedi u Remetincu za političku trgovinu. Ima ih puno više, ali moramo upozoravat na njih. Evo, hvala lijepo uvaženi kolega Lenart i slušajući vašu raspravu jutros na Odboru za poljoprivredu nisam ni mislio da ste vi taj koji želi prokazati sve te ljude koji su se ogrezli u nekakav, nekakav kriminal, ali opet budimo i s druge strane realni, evo gradonačelnik Kutine, gradonačelnik Nove Gradiške, neki načelnici, ali opet je to u postotku samo nekih 1,5, 2, 2,5 ili 3% ukupno svih načelnika i gradonačelnika.

No, opet kažem kolektivna stigmatizacija često tjera mlade ljude od politike i to nije dobro, tu ne postižemo konkurentnost, smanjujemo konkurentnost i onda u politici dobivamo ono što ne bi htjeli.

Ja bih rekla da ipak komasacija je zapela zbog dugotrajnosti procesa, zbog imovinsko pravnih odnosa, zbog administrativnih zavrzlama i dobro je što se ovim zakonom to pokušava razriješiti i komasaciju rješavati kroz hitne postupke što bi trebalo stvari ubrzati da se zadovolje i ovi rokovi koji su nam zadani Nacionalnim programom oporavka i otpornosti. Upozorili ste u svom izlaganju i na to da treba paziti prilikom procesa komasacije na očuvanje biološke raznolikosti, a isto tako je važno i o tom se malo govori kod poljoprivredne proizvodnje paziti da što manje nastaje otpada od hrane jer prema Fau oko 20% voća, povrća, gomoljastog bilja otpada u samoj proizvodnji.

Hvala lijepa uvažena kolegice Petir, da ta biorazličitost, bioraznolikost hrvatskog teritorija je vrlo, vrlo bitno pogotovo kad je u pitanju segment poljoprivrede, no tu također moramo biti, biti vrlo i oprezni i na kraju krajeva moramo donijeti zakon koji će zaštiti na jedan određeni način proizvođače. Pogledajmo što se događa u Baranji sa najezdom jelena i sve ostale divljači koja u kratkom roku napravi veliku štetu u poljoprivredi. To ne znači da moramo, ne znam dati nalog lovačkom društvu da poubija sve jelene koji se tamo kreću, nego moramo naći načine kako zaštititi te ljude, kako im obeštetiti ono što su izgubili, a u biti su poticali, poticali tu bioraznolikost. Prema tome biorazličitost i globalne promjene će biti dva imperativa svake poljoprivredne politike pa tako i hrvatske.

Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću komasacija je proces koji bitno utječe na ono što je cilj poljoprivredne proizvodnje, a sami ste rekli da je cilj stvaranje dodane vrijednosti pa me zanima smatrate li da smo ovim zakonom bliže tom cilju te smatrate li da ovim zakonom uklanjamo tj. postavljamo zapreke koje usporavaju komasaciju prije svega mislim na administrativne zapreke.

Upravo i ova informatizacija cijelog sustava ide u prilog tome, a znači svjetska znanost kaže, da okrupnjeno zemljište donosi dodatnu vrijednost u poljoprivredi. Prema tome nije to nešto što je ovog trenutka izmislilo Ministarstvo poljoprivrede nego je to nešto što poljoprivredne politike diljem Europe i svijeta već dugo, dugo koriste. Mislim da trebamo ostati u okviru hektara koji su realni, a sve drugo bi bilo onda pogubno možda za, ne u ovom trenutku sada, ali za 20 ili 30 godina takve parcele sigurno više ne bi bile ono [[Upadica: Hvala.]] što bi bila naša težnja. Prema tome, budimo oprezni kada govorimo o veličini, o veličini parcela koje želimo okrupniti. zahvaljujem. Uvaženi zastupniče Ivanović, zanima me što vi mislite kakve su šanse ipak, evo meni je tako i odgovoreno. odgovoreno. Danas mi nije niti državni tajnik uopće odgovorio na prvu repliku o mogućnosti toga da stvarno ovo što bude komasirano na kraju ispadne da 200 i toliko milijuna što ćemo dobiti od Europe, 50 milijuna koje će dati Hrvatska država iz budžeta da to na kraju ipak završi u nečijim stranim rukama i da jednostavno se govori o tome, da imamo trenutno najjeftinije zemljište međutim po zakonu tržišta čim će doći strani kupci oni će dići cijenu i svi ćemo mi kao bit bogatiji. Hoće li od toga biti bogatija ponuda naših OPG-ova? Hvala vam lijepo na ovom pitanju.

I tome trebamo težiti. Čuli smo ovdje od predsjednice odbora onaj moratorij koji smo tražili od EU na 7 godina, jel' tako još produženje do 2023. ističe te 2023. godine.

Nemate više replika. I na redu je gospodin Željko Lenart.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, komasacija znači definitivno uređivanje i svatko tko i malo promišlja o poljoprivrednoj proizvodnji i važnosti proizvodnje, važnosti države normalno da želi da se sustav zemljišta kao i cijela poljoprivreda uredi. No, kroz 30 godina nismo riješili problem državnog poljoprivrednog zemljišta, nismo ga uredili, ono propada zato što mnogo površina tog zemljišta još do dan danas nije dobilo dugoročne korisnike koji bi tada trebali voditi brigu o uređenju. Nama je na mnogim površinama koje su bile drenirane, koje su složene od tehnološke cjeline jednostavno propala drenaža zbog toga što ili vlasnici zbog toga što su dobivali na godinu, dvije, pet nisu uređivali, nisu popravljali rešetke, nisu čistili kanale ili zbog toga što Hrvatske vode nisu odrađivale taj posao. Ono što bi mi svi u Hrvatskoj željeli da je sve uređeno, da svi oni koji nemaju komasirano da dobije puteve, da dobije kanale gdje mogu ispustiti vodu. Normalno to traje i za to treba postojati velika volja. Kao što sam rekao u Kutini je 60-tih godina provedena komasacija. Postoji kanalska mreža, postoje putovi. U to vrijeme kada su ljudi koji su se s time bavili imali sredstva možemo reći primitivna, mjernici i ljudi koji su to mjerili u odnosu na danas kada imamo satelite, kada mjernik koji dođe zna točno gdje treba staviti točku. Šta smo radili 31 godinu? Ništa. Po tom pitanju nismo radili ništa. Postoje i druge mjere koje ne želimo niti saslušati, ne želimo ih niti upotrijebiti, ali jednostavno očito kao da netko namjerno želi da hrvatska politika tone, tj. poljoprivreda. Naša poljoprivreda je ispod razine onoga što je bilo prije 30 godina. Mi smo i u ovoj strategiji planirali da ćemo 30-te godine sa današnjih 19 milijardi doći na 30 milijardi. Pa da ništa ne radimo inflacija će nas dovesti do 30 milijardi. Ni tu nismo htjeli staviti fizičke pokazatelje da nam oni kažu da li je naša poljoprivreda porasla ili nije. Svaki seljak, seljak govori sa poštovanjem, ne da nekoga vrijeđam jer ja sam seljak, proizvodim hranu. Svaki seljak je emotivno vezan za svoju zemlju. 30 godina uređujem svoje parcele koje su imale problema sa vodozračnim režimom, sa odvodnjom vode, sa svojim položajem. Znači kada 30 godina svoga rada uložite u neku parcelu i sada komasacijom vas rasporede i trebate dobiti nešto sasvim drugo gdje je bio možda nemaran vlasnik kojem to nije bilo bitno, gdje je on bio nestručan, gdje nije imao adekvatne strojeve da to obrađuje na ispravan način i da provodi sve agrotehničke mjere onda tu dolazi do problema.

Ja svoje kritike koje kažem ovdje, ne kažem u cilju da bih ja sada kritikovao ili državnog tajnika ili ministricu ili čak vladajuće ili oni koji su prije bili vladajući. Jer bilo je ministara iz svih opcija. Svatko od njih ima možda neku dobru stranu, a ima i onih loših strana. Ona nikada neće biti idealna ali imamo kvalitetne resurse, imamo dovoljno voda koje ne znamo koristiti pa trpimo zbog suše. Imamo kvalitetno zemljište koje nam čak u određenom dijelu zaraslo u šikaru jer ne znamo riješiti imovinsko-pravne odnose, jer ne znamo podijeliti državno zemljište, jer ne znamo riješiti što ćemo sa onim zemljištem gdje su nepoznati vlasnici ili nedostupni vlasnici. Znači mi smo nesposobni da riješimo problem državnog ili privatnog poljoprivrednog zemljišta da podignemo poljoprivrednu proizvodnju. Možemo proizvoditi sve osim banana čak i naranče rastu u Hrvatskoj, a mi nismo dostatni osim u pšenici i kukuruzu koje prodajemo odmah nakon žetve uglavnom u izvoz i hvala Bogu što ti Talijani to hoće kupiti kod nas jer smo stočarstvo uništili nema tko pojest te žitarice. Poštovani kolega Lenart, apsolutno se ne slažem s ovim što ste maločas rekli, 30 godina nismo radili ništa u poljoprivredi. Kada bi to bilo točno ovo što ste vi rekli onda sigurno na području Grada Novske ne bi u pet do sad provedenih natječaja za državno poljoprivredno zemljište stavilo u funkciju 600 hektara kvalitetne državne poljoprivredne zemlje, ne bi se raspisao prvi u Hrvatskoj natječaj za zajedničke pašnjake u površini od 700 hektara, kao što se ne bi ni zaposlio poljoprivredni redar te je samo prošle godine stavio 200 hektara zapuštenog privatnog poljoprivrednog zemljišta u funkciju, a da ne kažem da smo pokrenuli niz postupaka za utvrđivanje nepoznatih vlasnika odnosno ukoliko njih nema ošasnom imovinom prepisivali zemljište na jedinicu lokalne samouprave. Zadnji put kad sam provjerio HSS je tome itekako u Novskom doprinio. Hvala poštovani kolega Piletić. Da ste priznali doprinos HSS-a i u zajedničkoj suradnji u Novskoj se pokušavaju stvari uspostaviti na bolje, no međutim sve te površine koje ste vi spomenuli su uređene i stvorene u onoj državi. Znači kanalska mreža, drenaža, stvaranje i okrupnjavanje tih površina nije napravljeno u ovih 30 godina. Dobro je što je čovjek koji je privatizirao to silos u Novskoj i određeni dio toga što je korektan koji zapošljava domaće ljude i zadržava proizvodnju na svom prostoru i održao je i silos i sušaru, znači da funkcionira. Mi danas govorimo ovdje o skladišnim kapacitetima kojih nema, pa uglavnom su i oni napravljeni u onoj državi, svi betonski silosi su iz one države. Zastupnik Lenart nije do kraja rekao istinu po pitanju sređivanja stanja poljoprivrednog zemljišta u posljednjih 30 godina. Itekako smo, itekako smo sređivali stanje na poljoprivrednom zemljištu, upozoravali one vlasnike zapuštenih poljoprivrednih zemljišta da ih stave u funkciju.

Da. Da, fascinantne su brojke od 150 hektara s obzirom na miljone hektara, dobro. Moje pitanje načelno zapravo komentar koji mene, a vjerujem i mnoge u ovom saboru barem s ove strane muči, a to je da ove naše rasprave traju satima, danima i u konačnici ne izrode ničim. Dakle, u ovom dokumentu konačnom prijedlogu zakona na manje od kartice je naznačeno što je prihvaćeno iz prve rasprave i na sedam kartica što nije prihvaćeno. Znači, želim samo prokomentirati i molim vas za vaš komentar, koja svrha je rasprave u saboru ako se ne prihvaćaju, prihvaćeno je nešto od Odbora za zakonodavstvo, već od Odbor za poljoprivredu većina nije prihvaćena? Čemu uopće raspravljati u saboru ako se ne želi prihvatiti, ne moraju sva, ali evidentno dobra poboljšanja koja bi koristila i poljoprivrednicima i interesu RH?

Hvala lijepo potpredsjedniče. Ne mogu prijetiti da kolegica Urša Raukar nije povrijedila čl. 238. omalovažavanje zastupnika. Kaže pomalo je smiješno čuti da ste stavili u funkciju 150 hektara poljoprivrednog zemljišta kada mi govorimo od milijun. Od prvog hektara se kreće, kad stavite jedan hektar uvažena zastupnice u funkciju onda možete komentirati i ovo što sam ja rekao, Zakon o komasaciji i Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

Izvolite odgovor. Rasprava u saboru po meni kad gledam s ove strane saborskog zastupnika funkcioniranja mogućnost rasprave izmjena zakona i utjecaja na ono što se ovdje donosi, zaključujem da jednostavno HS treba raspustiti i poslat kući i ostavit vladu nek radi svoj posao kako radi jer tako i tako sve što se s one strane Markova trga odluči ovdje se donese. Vladajuća većina ima većinu, bez obzira tko je vladajuća većina, tako je bilo i u nekim drugim sazivima gdje bila druga vladajuća većina. Što se tiče zemljišta, ja sam kolega Piletić nije čuo jednu moju riječ uglavnom, ne kažem da je sve, dakle postoje tih 150 hektara koje je njegova administracija riješila, no međutim kada govorite o zemljištu, znate od koje premise počinje seljak, da jedino zemlja i žena rađaju.

Sljedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Stipan Šašlin.

Evo poštovani g. potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Doista ovaj zakon ako ste pažljivo čitali on doista nikome ništa ne nameće i nikoga ne prisiljava na ništa. Malo to pročitajte podrobnije, pa ćete vidjeti. Cilj ovog zakona u stvari je najvažniji cilj povećanje poljoprivredne proizvodnje, prije svega ratarskih kultura, znači žitarica uljarica koje kasnije trebaju poslužit kao temelj, kao osnova za povećanje i stočarske proizvodnje, ali isto tako i za povećanje i proširenje prehrambene industrije i svega onoga što će povećati ukupnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje u RH, što će je i učinit na neki način konkurentnom i na razini Hrvatske i na razini EU i što će u konačnici rezultirati ostankom većeg broja mladih ljudi koji će se baviti poljoprivrednom proizvodnjom u našim selima. To je osnovni cilj, a da će neko nekoga prisiljavati to ako ste kažem malo podrobnije pročitali mogli ste zaključit da, da to nigdje nije vidljivo jel. Znači stanje na terenu trenutno u RH je doista različito od regije do regije. Negdje u pojedinim dijelovima RH je već davno puno toga učinjeno na okrupnjavanju, na objedinjavanju i na tim dijelovima se danas doista poljoprivreda može, može na neki način pohvaliti i doista na jednoj visokoj razini tehnološkoj. Nažalost, u pojedinim dijelovima, poglavito u brdskim, primorskim itd. te parcele su znatnije odnosno puno njih je puno su usitnjene i na kraju krajeva to nam na neki način ruši i onaj ukupan prosjek kad gledamo jel ovaj, no šta je tu je.

Neke JLS su upravo kroz programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem formirale tehnološke cjeline i kao takve ih prodavale ili davale u najam odnosno zakup ili dugoročni zakup i na taj način omogućile tim poljoprivrednicima koji se ozbiljno bave poljoprivrednom proizvodnjom da tamo koriste najsuvremeniju tehnologiju, poljoprivredne strojeve i na kraju krajeva da budu konkurentni odnosno da, da doista sa svojim proizvodima mogu, mogu konkurirat na ovom zahtjevnom tržištu jel. Ovaj, ovaj prijedlog zakona je zaista vrlo vrlo precizan, jasan, jasno definiran, smanjuje procedure, smanjuje broj sudionika odnosno učesnika u svim tim procedurama i bitno skraćuje rokove provedbe odnosno planiranog procesa provedbe komasacije sa nekakvih 5.g. i više planirano sada je otprilike na nekakvih 2-2,5.g. jel, ovaj što sigurno nije, sigurno nije zanemarivo. Jasno su definirane zadaće svih sudionika u tom procesu, znači od ministarstva koje objavljuje javne pozive za odabir područja za provedbu komasacije. Isto tako Ministarstvo poljoprivrede objavljuje javne pozive za izvođenje stručnih geodetskih poslova, odluke o izradi prijedloga idejnog rješenja također donosi ili ministarstvo ili JLS ovisno o potrebi i sposobnosti, zatim ministarstvo daje suglasnost na plan, idejni plan za plan idejnog rješenja i u konačnici znači nakon suglasnosti tijela državne uprave realizira se odnosno provodi se sastanak sa poljoprivrednicima koji su zainteresirani za provedbu, provedbu komasacije. Znači niko nikoga ništa na ništa ne tjera i ti poljoprivrednici [[Upadica: Vrijeme]] ako imaju interesa odnosno ako imaju preko 50% Poštovani zastupnik Ivan Radić. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Šašlin, kao dugogodišnji načelnik Općine Draž, kao čovjek koji je konstantno na terenu sigurno imate uvid kakvo je trenutačno stanje okrupnjenosti zemljišta u Osječko-baranjskoj županiji, ali isto tako da li sadašnje stanje omogućava korištenje naprednih poljoprivrednih tehnologija, što je ujedno i uvjet za konkurentnost kako na razini RH tako i na razini EU?

Mi smo imali prije 40-tak godina i više na tim tablama gdje smo stalno bili prisiljeni praktički radit meliorizaciji i odvodnjavanje. Nažalost, danas zbog klimatskih promjena na tim istim površinama moramo i gradimo sustave za navodnjavanje jer jednostavno nivo i razina podzemnih voda je pala, količina oborina se znatno smanjila i jednostavno moramo se prilagodit tome, ali ne bismo to mogli radit da nisu te parcele takve kakve jesu odnosno da one nisu na neki način meliorizirane odnosno ukrupnjene već prije prije nekih 40-tak godina. Slijedeća replika poštovani zastupnik Željko Sačić. Imamo mi stariji određenih iskustava još prije 35, 40 godina baš u dijelu tamo naše županije Varaždinske su se provodile komasacije i to je tad bilo strahovito stresno. To je posvađalo susjede, roditelje, prijatelje, znance zbog toga jel su te zemlje tamo neki su u ravničarskom dijelu, neke su brdovite uglavnom to su ljudi su ostali prikraćeni. Jedan je dobio obradivu njivu izvrsnu drugi je dobio livadu ili sjenokošu itd., treći je dobio put. E sad kako se danas rješava to, jel imamo tu kakvu honoriranje ako neko dobije lošiju kategoriju, dal dobije više kad već uđe u taj proces da se sprječavaju takvi sukobi i takve nepravde očito? Kakve su kompenzacije tu sada? Jel vama poznato sad kako stvari stoje? Pa evo koliko sam vidio u onoj tablici iskaza interesa u Varaždinskoj županiji mislim da je samo jedna, nažalost, samo jedna jedinica lokalne samouprave iskazala interes za proces komasacije. Ja vjerujem da će u ponovljenom postupku taj interes biti veći i da će se i tamo na neki način uspjeti okrupnjeti te površine, mada sam pomalo skeptik. Bojim se d aće i dalje na tim prostorima gdje i do sada su bile usitnjene te čestice u velikom dijelu ostat i dalje takve jer ja znam da taj proces nije lak i da nije lako uskladit. Međutim, ovdje ako ste vidjeli u ovome pravilniku točno je definirano znači rad povjerenstva na koji način radi, ko ulazi u povjerenstvo i kako se to zemljište, znači niko nikoga neće prisiliti nešto da mora ako on ne pristaje na to.

Jedna komasacija nije za sve bila dobrovoljna, uvijek su neki bili prisiljeni, samo što je to u komunizmu bilo lakše izvesti jer je bio tvrđi režim nego što je to danas gdje se svi pozivaju na ustavno pravo neotuđivosti privatnog vlasništva. Što se tiče kada su rađene zadnja okrupnjavanja? Znači nismo ovih 30 godina okrupnjavali, mi smo razjedinjavali jer smo rasformirali PIK-ove, podijelili smo čak tehnološke cjeline proizvodne cjeline smo čak dijelili na više vlasnika. Mi smo 30 godina razjedinjavalo zemljište i vjerujte mi da nijedna komasacija neće vratiti mlade i spriječiti da odu van nego naša neuređenost sistema koja je ako se popravi onda će se oni vratiti, a s ovim neće. Poštovani kolega, nažalost ne mogu se složiti u potpunosti s vama jer ovaj zakon je samo jedan dio odnosno dio seta zakona koji na neki način trebaju riješiti ukupno probleme u hrvatskoj poljoprivredi, to se naravno ne može preko noći učiniti. Ali ću vam isto tako reći činjenice konkretno evo kod mene u općini na predjelu Puškaš mi smo radili potpuno novu izmjeru nekakvih 80 i nešto hektara gdje smo od nekih 70 i nešto malih čestica napravili svega 10 ili 12 čestica puno većih i na taj način smo pomogli našim poljoprivrednicima da doista mogu tamo primjenjivati i tehnologiju i mehanizaciju ona koja se danas iziskuje u poljoprivredi. Tako da bilo je takvih pozitivnih primjera po Slavoniji i Baranji vjerujte mi više.

Potpredsjedniče sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao što sam rekao prije sat, dva vremena kada sam u ime kluba govorio o komasaciji, mi smo 30 godina mrvili, rasturali, privatizirali da bi se sad sjetili ajmo reć urediti ili okrupniti.

Pa to vam je dužnost, vi ste gradonačelnik pa to je vaš posao, to je vaš posao i to će vas honorirati i nagraditi vaši sugrađani Novske ili pozitivno ili negativno, ali nemojmo to stavljat sa trenutačnim stanjem hrvatske poljoprivrede koje je katastrofalno. Idemo i korak, ja sam rekao podržat ću komasaciju, danas sam glasao kogod se ljutio da se ljutio glasao sam za komasaciju jer sam rekao ajmo i nešto pozitivno napravit da ne budemo kritičari, da ne budemo zajedljivi, da ne kažemo ne valja ništa. Ali ljudi moji, pa kaže sad predsjednica odbora ma koga briga jesmo imali 59 sjednica ili 30 pa nije to ničija osobna prčija, ničiji PR da ćemo tu sad pričat 50 sjednica, 60. prošli put sam ja držao kvorum da se može izglasat, bilo mi žao gledat ljude koji su iz Hrvatskih voda došli branit nekakav izvještaj. Ajmo otvoreno razgovarat, maknimo populizam, maknimo sve. Pa mi u vrijeme rata danas mi nemamo sve da donesemo odluku da ne smijemo izvest kilograma pšenice ili kukuruza mi ga nemamo gdje uskladištiti, eto to su problemi. Pa mi imamo, zašto mi imamo tolik uvoz? Pa zato što smo ubili sve naše, ubili smo male poljoprivrednike, ubili smo srednje, veliki mogu opstat i ajmo vidjet što možemo u budućnosti napraviti. Ne možemo vratiti vrijeme koje smo izgubili, izgubili smo ga, ali nebitno koja vlada jel je lijeva vlada ili desna, poljoprivreda je uvijek došla samo malo pred izbore da se malo zakamuflira da se vidi šta se od seljaka može dobiti koji glas, ali nijedna vlada nešto ekstra nije pomogla. Onda su došla sredstva iz EU i na kraju je poljoprivreda otišla u drugi plan, samo se priča koliko će ko novaca dobit tisuća eura, a poljoprivredna proizvodnja pada. Ajmo napravit bilancu, koliko smo novaca uzeli od EU, a koliku smo dodanu vrijednost, a napravili u poljoprivrednoj proizvodnji i koliko smo vratili u proračun naplatom PDV-a. Pa to bi bili poražavajući rezultati. A na sve to se veže popis stanovništva koji je pokazao gdje se ljudi iseljavaju. Pa tamo gdje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. I onda se čudi predsjednica odbora, kaže u Nizozemskoj je hektar toliko tisuća eura, a u Hrvatskoj je poljoprivrednog zemljišta hektar mizerno. Pa naravno kad nemamo državu, kad nemamo sustav, kad se nitko sa tom poljoprivredom ne želi baviti. Pa ako je tako dobro zašto je to poljoprivredno zemljište toliko podcijenjeno? Građevinsko zemljište gdje se ljudi bave turizmom na žalost je precijenjeno. Tamo nemaju problema za prodati. Pa ljudi sezonski ne mogu naći nekoga da dođe brati jagode.

Pa mi ne možemo, mi uvozimo svinjetinu, piletinu. Pa mi mlijeko u nekim cisternama pitanje kake kvalitete mi mlijeko u rinfuzi uvozimo u Hrvatsku.

Ni to nismo kadri napraviti. I onda se čudimo zašto ljudi se ne bave poljoprivredom. Pa ne bave se više poljoprivredom niti u sekundarnoj djelatnosti. Prije su ljudi radili u jutro u nekoj firmi, pa bi popodne imali par rali zemlje pa bi nešto uzgojili žita, pa bi imali neku svinju, pa bi imali neko tele, pa bi to prodali pa bi nadopunili malo budžet, pa bi za tri četiri godine kupili neki novi automobil ili dijete poslali na školovanje.

Dakle ovo ne radim inače potpredsjedniče Hrvatskog sabora i neću, a imam samo još dvije replike, jednu za kolegu Troskota, jednu za mog legendu sinjskog gradonačelnika našeg heroja Mira Bulja. Pa 238. dakle neka dobijem opomenu.

Evo poštovani kolega pozorno sam slušao što ste govorili. Ono što me zanima, dakle u duhu ovoga svega što ste rekli vaše mišljenje na to da smo čekali zadnji trenutak za moratorij poljoprivrednog zemljišta, da bi stranci mogli kupovati. To se čekao zadnji trenutak prošle godine. Pa evo tu se već vidi možda nekakav interes za tu poljoprivredu koju ste vi dotaknuli. Dakle, svatko tko ima svinju na svom imanju je već a priori u gubitku. Pa evo hvala na, mislim da sam prije par mjeseci rekao da nam je zadnja šansa očuvanja nacionalnih interesa da se ne dogodi da rasprodamo svo poljoprivredno zemljište. I tu trebamo naći konsenzus svih stranaka, da nitko ne politizira jer to je stvarno ozbiljna tema. Vidjeli smo što se dogodilo sa Forte Novom i Sberbankom, da praktički preko noći neki tzv. gigant od Sberbanke ostao bez ičega. To je jedna stvar. Ali to je široka tema sad. Druga stvar, upravo to mi smo tim nekakvim zakonskim procedurama ubili maloga čovjeka na OPG-u. Da vi i hoćete doći kod njega i kupiti svinju on vam je ne smije zaklati jer je to napravio na crno kao nelegalno, vi je ne smijete ukrcati u auto jer bi trebali imati specijalizirano auto koje to smije prevoziti.

Poštovani kolega Vukas, ja ne mogu pohvaliti ništa što moj imenjak Miletić je ovdje vas pohvalio. Jer da je bilo tko tko se iole dvoji baviti poljoprivredom čuo ovaj vaš govor mislim da bi odustao brže bolje spakirao kofere i otišao negdje a imate stotine hrvatskih mladih poljoprivrednika koji koriste različite mjere, osnivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredne obrte i dakle kreću u izazov koji se zove hrvatska europska ili kako god hoćete svjetska poljoprivreda. Niti sam se hvalio, niti ću se ovdje hvaliti niti mislim da je to nešto respektabilno. Govorio sam i odgovorio kolegi našemu Lenartu. Jer ako mi sad ovdje u Hrvatskom saboru kažemo da 30 godina nitko ništa u hrvatskoj poljoprivredi nije radio, a imamo porast broja OPG-a, imamo evo zadnji podatak više stoke u Sisačko-moslavačkoj županiji nego prije potresa tko će to odgovoriti? Šta se napravilo sa obnovom od potresa i sve skupa ima, ako imate političke mudrosti tu ćete šutiti. Nemojte dobacivati, ja vama nisam dobacivao! I prema tome, tu da ima više stoke to niti ne mogu povjerovati niti u ludilu, ali ako ima svaka čast, ali to nemojte pričati. Ali nemojte nam maglit oči i pričat da je hrvatska poljoprivreda dobro, da sve cvjeta, da će ovaj Zakon o komasaciji puno toga popraviti. Neće! Ti mali OPG-ovi koje vi spominjete napravimo statistiku koliko se malih OPG-ova otvorilo i koliko se istih tih OPG-ova zatvorilo nakon što su prošli kalvariju koju su prošli. Pa ne smije nam motiv biti povlačenje novaca iz EU, motiv bi nam trebao biti tržište, regija, gdje se obavlja ta poljoprivredna proizvodnja, gdje će se prodati ti poljoprivredni proizvodi, očuvanje nacionalnih interesa, pomoći prilikom naplate tim ljudima a da vam ne kažem otkupne stanice da su znali takvi proizvodi kaže ma nije za prvu klasu, za drugu je klasu. To su problemi o kojima se ne priča godinama. Vi ste završili. Imamo dvije povrede Poslovnika, prva je poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa. Kolega Piletić je povrijedio Članak 238. gdje ometa saborske zastupnike u raspravi jer iz klupe se nadvikiva, ali i njegov govor je jednostavno je ja mislim kao čovjek da će preuzeti ministarstvo uljepšavanja stvarnosti od kolege Borića.

Evo hvala na prijedlozima, ali ovo ipak nije bila povreda Poslovnika nego vaša replika, pa dobivate opomenu. Slijedeća povreda Poslovnika poštovani zastupnik Damir Habijan. Zahvaljujem potpredsjedniče. Dakle, zanimljivo je da kolega govorio ovdje da ništa ne valja u hrvatskoj politici da bi zatim u replici rekao da prvo treba napraviti analizu primjerice u OPG-ovima kako funkcioniraju, koji ne funkcioniraju. Prema tome to je samo dokaz da ovdje govorite floskulu, demagogiju, ono što ljudi žele čuti.

Slijedi povreda Poslovnika poštovanog zastupnika Vukasa. Ma nisam to nikada uzeo, povredu Poslovnika niti sam mislio da ću uzet, pa ja se vama kolega Habijan čudim. Ja uopće se čudim što vi uzimate povredu Poslovnika i tu nešto iskrivljivate bez veze i još se niste ni pozvali na članak ni ništa što sam ja rekao. Ja sam rekao da se na kraju treba napraviti analiza svih OPG-ova nakon 5 godina. Kako će nam napraviti analizu prije ako nije prošlo 5 godina. Ma sramota. Dobro. I ovo je bila replika pa dobivate opomenu i vi. Slijedeća povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Željko Pavić. Poštovani predsjedavajući molim vas da saborske zastupnike upozorite da ne iznose pogrešne podatke. Imamo mi jako puno OPG-ova, imamo ih 157.000, a koliko se tih OPG-ova bavi poljoprivrednom, a koliko se njih bavi iznajmljivanjem kreveta. Nisu vidli ni kravu, ni kokoš, ni jednu životinju, ni svinju, ali su OPG-ovi jer im to omogućava zakon. Slažem se s vama da nitko ne smije iznositi neistinite podatke što, međutim vi ste imali ovo kao repliku, a ne povredu Poslovnika, dobivate opomenu. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, mi imamo u drugom čitanju nakon mjesec dana smo dobili Zakon o komasaciji i ono što sam rekla i kad sam govorila u ime kluba, moramo si samo postaviti pitanje što je cilj. Da li je ovog cilj, ovog zakona da evo sad u ovom sazivu ćemo donijeti Zakon o komasaciji ili je cilj ovog zakona da zaista komasaciju i provodimo? Ja ovaj zakon ne čitam na način da će sukladno njemu komasaciju biti moguće provoditi. Ponovo će biti povjerenstva, ponovo će biti rokovi, ponovo će biti različite stvari i taman tamo za jedno 5-6 godina će neka druga vlada i neki drugi ministar ili ministrica poljoprivrede reći u obrazloženju da smo imali zakon temeljem kojeg se nisu mogle stvari raditi i da sad je potrebno donositi novi zakon. Ja komasaciju čitam na nekoliko stvari. Jedan od, mi smo imali u zakonu i urbanu komasaciju vjerovali ili ne. godine smo te odredbe zakona koji se odnose na urbanu komasaciju, urbana komasacija je komasacija u urbanom području, ukinuli iz razloga što možete u zakonu imati koliko hoćete odredbi, ali ako ljudi ne žele provesti komasaciju, ako vlasnici zemljišta ne žele svoje zemljište dati u postupak komasacije možete se slikati da tako kažem. I tad smo 2013. odustali od urbane komasacije tad je bilo jako puno natpisa zašto, zbog čega i svega ostalog, sad smo 2022. nismo ju vratili nazad, ali tamo gdje se vlasnici mogu dogovoriti to zaista u naravi i provode. Ono što je ključna stvar kad govorimo o našem prostoru i o našem zemljištu je katastar i gruntovnica. Vi u katastru i gruntovnici imate nesređeno stanje i to nesređeno stanje ne traje kratko vrijeme. Gruntovnice su nesređene ja bih rekla od '45.-te na ovamo jer tad vlasništvo nije bilo važno i samo primjera radi, ja sam studirala u prošlom stoljeću u jednom drugoj zemlji. I kad sam radila prostorne planove na fakultetu, kad sam počela raditi tak mi je bilo svejedno katastar koji je bio ispod i čije vlasništvo je bilo, mi smo lijepo crtali ceste, zgrade i sve ostalo. Tamo iza '91. godine niste više mogli niti jedan plan donijeti da ne provjerite katastar, da ne provjerite gruntovnicu, da međusobno ne vidite tko je vlasnik, da ne vodite računa po čijem zemljištu planirate ceste, parkove, zelene površine jer je to postalo sastavni dio. Pa nema između te i te priče i ove komasacije neke bitne razlike. Kako ćete vi bilo kojeg vlasnika natjerati koji ne želi ući u komasaciju da uđe? Nikako. Dakle, on mora znati koji je njegov interes. A koji je njegov interes iz svega ovog zajedno? Bojim se da ne znamo. I tu imamo dvije činjenice koje su apsolutno jasne. Prva činjenica je da velike količine neobrađenog poljoprivrednog zemljišta koji je na području RH i možemo svi noge potrgati i može s ove govornice neko vikati, neko s argumentima, neko s podacima, neko sa financijskim podacima, ali ne vidim da neobrađenog poljoprivrednog zemljišta ima manje. Ja to ne vidim. Ne vidim nakon svih ovih silnih zakona i svega toga. Ja vidim da neobrađenog poljoprivrednog zemljišta ima sve više i više. I imamo situaciju prodaje poljoprivrednog zemljišta, moratorij koji je pred izlaskom. Da li će se ukinuti moratorij kolegice i kolege? Ma neće. Dakle, naivno je ako mislimo da hoće, ali vidi čuda, bit će tamo nekih iz nekih drugih zemalja EU koji čekaju da određeno poljoprivredno zemljište kupi. I sad vas ja pitam, kako će se njima isplatiti i kupit će to poljoprivredno zemljište, možda i katastar i gruntovnica će biti nesređeni pa će se potruditi i srediti jel će imati svoj interes, a kako mi ko država, kako mi ko zemlja, kako mi ko pojedinci ne vidimo svoj interes? Vidite kako je lijepo ministar Paladina vidio interes tamo u Slavoniji jer nam se čini da uopće nema nikakvog interesa, čovjek je kupio hektare i hektare zemljišta. Dakle, ono što možda mi ili pojedinci ne vidimo koji je interes, neko koji gleda s malo višljeg vidi interes. Stoga nemojte naivno očekivati da će moratorij bit ukinut. Neće biti ukinut, ali bit će onih koji će prepoznati svoj interes, ali žao mi je [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] da mi taj svoj interes ne vidimo. Negdje ste u početku svog izlaganja postavili pitanje koji je cilj ovog zakona jer je jasno svakom ko ga pažljivo pročita da postupak provedbe komasacije na temelju ovakvog sustava naprosto neće biti moguć, neće se napraviti ništa kao što se nije napravilo niti po prethodnom zakonu iz 2015.

Možda ne znamo mi, ali kao što ste dobro napomenuli vide oni sa malo veće instance.

Dakle, ne tako davno su bili jedni parlamentarni izbori u kojem je sadašnja vladajuća stranka i tadašnji njihov predsjednik govorio da je važna informatizacija i digitalizacija, pri tom je trebao navesti pet projekata pa se svih tih pet nije stigao navesti. I kad je riječ o informatizaciji lijepo vidimo i slučaj jedne bivše ministrice koja je bivša ministrica za koju je trebao dakle procesi koji su bili puno veći od naših nadležnih tijela pokazati šta ta informatizacija znači na način vladajuće stranke. Dakle, rade podobni, rade pogodni za velika sredstva gdje možete komotno u odnosu na stvarnu vrijednost dodati nulu, a onda su rezultati vrlo problematični. Tako da kad ovdje govorimo i o ovom zakonu ako je sve ovo dva čitanja i ova rasprava o komasaciji rezultat da se samo napravi informatizacija, pa mogli su to i jednostavnije. Da iskoristim priliku da vam odgovorim u jednom dijelu na vaše pitanje, hoće li moći se provesti komasacija. Znači u Zagorju jako teško nikako, nema šanse da se to provede zbog toga jer dolazi nam na čitanje novi Zakon o poljoprivredi koji će to spriječit. I vidjet ćemo da li će vlada biti spremna i većina da prihvati naše amandmane i naše prijedloge i sugestije, s obzirom da ovdje nijedan naš prijedlog nije prihvaćen, čak je odgovoreno ok neće biti možda, oni postavljaju upitno dal će sa komasacijom biti više ili neće biti više poljoprivredne proizvodnje. Ja sam to u svom izlaganju tvrdio da neće biti i sigurno neće biti više proizvodnje. I to možemo riješiti na drugačiji način, pogotovo tamo gdje su parcele male. Kolega Pavić ja ne mogu se s vama ne složiti. Dakle, u jednom dijelu nema šanse, a u drugom dijelu su šanse onako ispod 10% Ali meni se čini dakle ako je odlučeno ići sa dva čitanja, pa mogli su hitnu proceduru i jedno čitanje i ovako i onako vidite jedno šest, sedam kartica teksta jer nam se odgovara svima koji smo se i za prvo čitanje potrudili i objasnili i obrazložili, krenuli sa energijom pa ajmo da mi to sad napravimo nešto ipak nekakav pomak pa neko će to pročitat, pa neko će to vidjeti. Odgovori su čak i tamo gdje se je moglo nešto napravit nije se napravilo. Zašto? Namjerno, tak svejedno što mi pričamo, tak svejedno što mi govorimo. Pa oni će napraviti kako hoće, pa iza te komasacije ako će i biti moguće točno znaju koji će biti projekti i za koje te projekte jesu i to je ono što je žalosno, i to je ono što je krivo, i to je ono što nije dobro. Kolegice Anka, ja bi samo evo iskoristio ovu repliku da kažem da je u Hrvatskoj poljoprivredno zemljište 20 puta jeftinije nego npr. u Nizozemskoj. Mi dolazimo u jednu fazu kritičnu gdje smo uništili naše OPG-ove, našega seljaka i u ovome trenutku dok mi raspravljamo ono što se 30, 40 ne znam koliko godina nije radilo trebamo sijati usjeve uzorati. Nama tribaju od tajnika i ministrice koja se ovdje nije pojavila na ovome važnome zakonu, nama tribaju mjere, nama triba mjera da umjetno gnjojivo vlada odma reagira prema Petrokemiji i da taj seljak poljoprivrednik može zagnojit svoju zemlju uzorat je. Pa to rade sad u Ukrajini ulažu sve napore na slobodnom teritoriju da zaoru zemlju i da je usiju, to im je bitnije od svih bitaka, to je bitka svih bitaka. A mi ovdje raspravljamo o nečeme što je prebacilo na lokalnu samoupravu zbog ne brine i nemara i županije i državnih institucija koje su bile nadležne. Hvala lijepo kolega Bulj. Dakle, ovaj zakon neće omogućiti niti da OPG-ovi bolje rade, neće rezultat ovog zakona biti niti da više se poljoprivrednog zemljišta privede namjeni, rezultat ovog zakona će biti da imamo još jedan Zakon o komasaciji. Dakle ono što je državni tajnik rekao otprilike od trenutka otkad se krene ako se svi slože i ako niko ne stavi nikakvu nogu u vrata do nekakvog zadnjeg koraka je minimum 2,5.g., za 2,5.g. tko živ tko mrtav. Govorim u smislu tome ko će biti na čelu, gdje će biti budućnost i državnog tajnika, a bojim se da će budućnost i ministrice možda već ima neko tu preko na Markovom trgu koji zna i to vam je to. Dakle, najgore je to i ono što nekako moram priznati deprimira, ja bih voljela da iz zakona vidimo da zakoni zaista budu korak naprijed, da vidim energiju i želju da se nešto napravi, a ne samo da imamo recku, imamo još jedan zakon. Jednu ste jako zanimljivu stvar rekli u samom foto finišu ovog izlaganja, a to je oni gledaju s jedne druge dimenzije, pa bih ja samo u tom smjeru da zaključimo. Ta druga dimenzija često se karakterizira kao nesposobna ne ja sam uvjerena da su to jako sposobni ljudi koji naprosto gledaju upravo tako iz jedne druge dimenzije, a ta druga dimenzija bi se mogla sažeti jednom poštapalicom u Francuskoj revoluciji kada je jedan koji je slao nekog na giljotinu rekao revolucija nema potrebe za kemičarima, tako je Lavozije završio na giljotini. Hrvatska nema potrebe za poljoprivredom, mi proizvodimo u svim kategorijama hrane pola od onoga što smo proizvodili prije 30.g. Hvala lijepo kolegice Peović. Ja sam s ove govornice često spominjala jedan primjer koji je meni vrlo zanimljiv. Karte kako je Hrvatska izgledala na 15. veljače '68.g. su meni u poslu bili iznimno važne jer je to bio period, dakle sve što je bilo napravljeno do tada se u smislu odobrenja smatra da je napravljeno sukladno odobrenjem, dakle 15. veljače '68.g. je bio ključni datum. I onda sam, onda dobijete, dakle uspjeli smo dobiti kompletan prelet koji je bivša vojska radila na cijeloj Hrvatskoj i onda kad vi uspoređujete tu '68. i recimo 2003.-2004. vi vidite koliko je hrvatskog zemljišta bilo kultivirano u smislu poljoprivrede, a koliko je to danas neobrađeno zemljište ili je šuma odnosno šumarci ne tematskom složenom sadnjom napravljeno nego zapravo samoniklo bilje koji su postali šuma i šumsko zemljište i tu zapravo vidite gdje je taj proces kroz te godine otišao.

Pa evo danas s obzirom da je g. Ivanović svojevremeno spomenuo dva poluvremena, mi smo kao Klub Mosta i ovdje sad u ovom izlaganju izabrali strategiju 4:4:2, 4 u smislu argumenta, 4 u veznom redu u smislu određenih učinaka u poljoprivredi i 2 rješenja. Što se tiče argumenata, dakle pod broj jedan od 2009. to je samo pretakanje iz strategije u strategiju, dakle to nema nikakve implementacije operativne, to se najbolje vidi dakle na terenu. A najbolje se to vidi na terenu jer danas imamo 500 tisuća nogometnih igrališta neobradivih zemljišta i ako se uzme otprilike prinos na zemljište na hektaru da je nekih 14 tisuća kuna vi dobijete da g. Plenković, možda i novi ministar poljoprivrede, da u jednom mandatu izgubi negdje oko 10 Peljeških mostova. Evo to je efikasnost hrvatske poljoprivrede, pa kad se govori kao da se nešto napravilo, je nešto na individualnim primjerima što ćemo dotaknut na kraju, ali generalno mi gubimo 10 Peljeških mostova u mandatu jedne vlade. Nadalje, dakle imamo situaciju da se već ranije izdvojili negdje oko 300 milijuna kuna za okrupnjavanja zemljišta, sada u ovom tu valu će se izdvojit 480 milijuna kuna, dakle kao što prije nije bilo nikakvih rezultata neće ih biti niti sada. Što se tiče učinaka, dakle učinak broj jedan, evo Glas Slavonije danas naslovnica gotovo najveći, najveći članak kaže pad proizvodnje gotovo svih kategorija voća i povrća. Evo to je rezultat, to je rezultat danas. Nadalje, u Slavoniji neisplativo je uopće proizvodit odnosno bavit se sa svinjogojstvom, svinje su neisplative za proizvoditi. Vrlo malo voćnjaka je pod navodnjavanjem, te pod zaštitom protiv tuče i protiv mraza. Kaže navodnjavanje, pa u Izraelu navodnjavaju mango u pustinji, a mi ne možemo navodnjavat naša polja. Evo kod našega Bulja u Sinju ili Slavoniji mi ne možemo navodnjavat, a Izraelci mogu navodnjavat u pustinji. Što se tiče poticaja, dakle oni se nažalost koriste za kupovinu apartmana i automobila. To je ta, to su, to su te potpore koje umjesto da se stvarno iskoriste za ekološku primjerice proizvodnju hrane dakle mi imamo činjenicu da se oni koriste za kupovinu apartmana i privatnih automobila. I četvrti argument dakle sve ondje, svi oni dijelovi Hrvatske koji su bogati sa barem tradicijalno u poljoprivrednoj proizvodnji su iselili i danas čitam podatak dakle svi ti ljudi danas šalju doznake u vrijednosti od 5 milijardi eura odnosno financiraju više Hrvatsku nego što nas košta zdravstvo, to je ono šta smo, to je jedan od rezultata svih tih reformi koje još imamo od 2009., tih silnih okrupnjavanja zemljišta, dakle da eno ih čitaju Glas Slavonije tamo u Irskoj u Dublinu u onome poznatom kafiću Platforum 69. Nadalje, što se tiče nekakvih rješenja mi ćemo biti tu konstruktivni spomenuli smo i prošli put, dakle Srednja škola Matije Antuna Reljkovića to je pozitivan primjer. Ti ljudi su uspjeli spojit i obrazovanje s jedne strane promoviraju strukovnu školu i s treće strane razvili su realni sektor i to naši učenici koji su iskazali znanje veće nego ministrice koje danas nema, možda zbog toga nije došla. Par puta je gospodin Bulj pohvalio pošli put, pa evo ne može doći više danas u Hrvatski sabor. I nadalje općenito razvijanje sustava što smo vidjeli u Slavonskom Brodu u toj školi jest spoj prije svega znanosti koja je tu zakazala što se najbolje vidi po prinosima poljoprivrednog zemljišta gdje se to može usporediti s jednom Italijom i Danskom gdje jedan poljoprivrednik tamo itekako može živjeti od prinosa koji ima na svojem zemljištu koje obrađuje. To u Hrvatskoj nažalost ne može. Replika poštovani Miro Bulj. Hvala lijepo. Kolega Zvonimire, mi imamo jedan problem što u RH imamo samo navedeno 1% poljoprivrednog zemljišta. To sam rekao i u ime kluba, 1% navodnjeno, a imamo toliki vodni potencijal i resurse. Apsolutno nikoga nije briga za navodnjavanje. Zbog čega? A što se tiče komasacije na ovaj način to će biti koji su oni zamislili uzurpacija u Dalmaciji.

Znači apsolutna nebriga sustava da može seljak uopće nešto proizvesti i tu je ključni problem. Poštovani kolega Bulj, ono što je moj strah jest da će se možda čak nešto i okrupnit, ali onda će se samo pozvat stranca kojem je hektar zemljišta 20% skuplje kao što je primjer Nizozemske koji će doći ovdje i kupiti naše zemljište. A poljoprivreda je zna se da je to već sad strateška grana u ekonomiji, koji mnogi ulažu dakle u tu poljoprivredu, pa primjerice jedna Kina kupuje zemljišta po Africi kako bi mogla osim što, zbog energetike da bi mogla dakle proizvoditi dakle hranu i da bi mogla što više konkurirat em za svoje unutarnje tržite, em da bi mogla izvoziti. A mi se tako olako dakle rješavamo našega zemljišta što se vidi primjerice na moratoriju koji ste vi bili najglasniji. Pa da vi niste bili u onoj debati poznatoj sa ministricom na televiziji mi nikada ne bi postavili zahtjev da zaštitimo naša poljoprivredna zemljišta.

Gospodine Sanader, kolega Troskot, istupi pojedinaca ovdje u Hrvatskom saboru podsjećali su me kao razrednika na moje učenike koji kad bi dobili 3, pa onda bi ja rekao kako 3 brate, a on kaže pa nije 2, nije 1, šta mogao sam i 2 dobiti je li evo tako ljudi valjda očekuju da im plješćemo što donekle rade dio svog posla, naravno ne sve i naravno ne onoliko koliko bi trebalo.

Poštovani kolega Miletić, pitanje, pitanje od gospodina Bulja bi samo proširio na, nisu to samo rijeke recimo u Dalmatinskoj zagori, slušao sam danas pozorno vaše izlaganje pa ste spomenuli određena sela kao što su Stankovci, dakle nisu to problemi samo rijeka tamo postoji Vransko jezero, dakle ljudi su stoljećima tamo prisutni i razvijali su poljoprivredu. Dakle, nije tu problem samo okrupnjavanje, problem je zapravo i postoje individualni primjeri gdje su ljudi stvarno uspjeli razviti dakle poljoprivredu i plasirat to na tržište primjerice to je Slavonski Brod. Ono što mi danas ukazujemo je sustav, sustav od same proizvodnje, od plasmana na tržište, od znanosti da možemo razvijati da nam ti prinosi iz godine u godinu budu što bolji. Kad bi taj sustav razvijali ko što su radili recimo u Slavonskom Brodu, preuzimali to od Nizozemske, Danske i ostalih zemalja, dakle tada bi se ljudi vraćali jer bi vidjeli priliku i mogli bi od toga živjeti. Poštovani kolega Troskot, rasprava višegodišnja već desetljećima možemo reći o hrvatskoj poljoprivredi podsjeća na raspravu o nekakvom folkloru, o nečemu što umjetno trebamo održavati na životu, a što više nema veze sa životnom stvarnošću i vlastite vitalnosti. Smatra da je to potpuno pogrešno. Dakle, mi moramo vidjeti uopće poljoprivredne politike, ali i prestati podržavati nešto što tržišno ne može opstati na svojim nogama. Dakle, ako mi uz hrvatsko tlo koje imamo, uz vodu koju imamo, uz znanja koja imamo, uz domaće potrošače koji su apsolutno skloni domaćim proizvodima, ne možemo proizvesti nešto što će čovjek radije konzumirati tu umjesto nečeg uvoznog onda smo mi u širem problemu. I čini mi se da komasacija čak i kada bi savršeno uspjela ovako kako je teoretski zamišljena predstavlja samo jedan detalj koji sam po sebi neće donijeti nikakvu bitnu promjenu, a da su osnovni problem nedostatak uopće poljoprivredne strategije i nedostatak valorizacije poticaja koji su dosada davani gdje su se poljoprivrednici pretvorili više u lovce na poticaje [[Upadica: Vrijeme.]] nego zdrave aktere na tržištu. Poštovani kolega Raspudić, ja bi se složio s vama iz razloga što je u poljoprivredi zapravo viđen taj trend jednog kroni kapitalizma primjerice, pa ću se vratiti na poljoprivredu gdje g. Petek dobije novce od vladajućih struktura u onoj Slovenskoj 9 tamo se nađe sa predstavnicima iz Janafa i onda se novac iz proračuna investira za dobivanje poslova i ostvarivanje određenih dobiti. Iste stvari se događaju i u poljoprivredi. Dakle, tu nije problem samih potpora u poljoprivredi nego kome su dane, za što su potrošene i koji su stvarno prinosi od tih potpora. Postoje primjeri zemalja u svijetu, primjer je Novi Zeland koji uopće nema državnih potpora, oni su apsolutno tržišno orijentirani. Smatramo da to u ovom trenutku u Hrvatsku nije moguće s obzirom da EU najviše zapravo subvencionira, međutim trebalo vi vidjet kamo ti novci odlaze i to kontrolirati.

Replika poštovani zastupnik Pero Ćosić.

To je zaista zahvala svim onima koji su generacijama sudjelovali u stvaranju te škole. Ali kad raspravljamo o zakonima, općenito onda na rubu na margini tih zakona raspravljamo o poljoprivredi o ovome, onome, zavisi o čemu se radi koje strukture, a ne raspravljamo o samoj biti ovog zakona. U biti bit ovog zakona to je zakon to je jedan alat kako smanjiti zapuštene poljoprivredne površine to je jedan način, a sama poljoprivredna proizvodnja je na onim granama kako se neko da kažem prihvatio tog posla. Poštovani kolega Ćosić. Moramo se dotaknuti Slavonskog Broda jer je to stvarno fantastičan primjer gdje i ravnatelj Prskalo i mnogi profesori za vrijeme pretpristupnog perioda su jako puno novaca uspjeli izvuć da bi napravili jedan takav, pa mogu slobodno reći tehnološki centar i laboratorij koji mnogi danas iz Europe dolaze tamo učiti te najbolje prakse koje se odvijaju i to treba pohvaliti. Ono gdje se nas dvojica ne slažemo jest da ovaj zakon o kojem mi danas raspravljamo ovdje je već bilo prisutno od 2009.g. i vi kad gledate učinkovitost šta smo mi uspjeli napraviti i šta smo uspjeli okrupniti, ispada da je zadnjih 15 godina Jugoslavije, zadnjih 15 godina Jugoslavije nažalost bilo uspješnije u okrupnjivanju zemljišta nego 30 godina samostalne Hrvatske jer je u zadnjih 15 godina Jugoslavije okrupnjeno 500.000 igrališta koje sada stoji prazno i nije još poštovanog zastupnika Marina Piletića.

Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo zastupnici. Osnovni ciljevi komasacije koja se nažalost nije provodila više od 30 godina mogu se podijeliti u nekoliko grupa. Broj jedan, omogućiti povećanje poljoprivredne proizvodnje, u trenutku kada zbrajamo koliko čega uvozimo i koliko smo u čemu dostatni Zakon o komasaciji čini se kao naručen u pravom trenutku. Površine koje nisu komasirane, a mogle su biti u velikoj mjeri nisu obrađene, na njima se ne proizvodi, a zemlje ozbiljnim poljoprivrednicima koji itekako žele raditi i živjeti od poljoprivrede uvijek nedostaje. Cilj je komasacije stvoriti uvjete za provedbu hidro melioracijskih zahvata kojima se rješava pitanje detaljne odvodnje oborinskih voda na području koje je bilo obuhvaćeno kao komasacijska gromada. Tako uređenim zemljištem povećava se prinos u proizvodnji kao i sprječava mogućnost većih šteta od poplava. Cilj je komasacije stvoriti uvjete za nesmetan pristup svakoj budućoj čestiti zemljišta planiranoj za poljoprivrednu proizvodnju. Tako uređenih zemljišta u ne komasiranom, neuređenom području previše i nema, zbog toga imamo neucrtane putove preko privatnih parcela, situaciju pogodnu za sudske sporove, a ne poljoprivrednu proizvodnju. Nije rijedak slučaj da su upravo takva zemljišta bez pristupnog puta najbrže zapuste. Cilj je komasacije okrupniti postojeće posjede tako da sada postojeći raštrkani posjed nakon provedbe komasacije budu okrupnjeni u ekonomski održive cjeline. Što to znači? To treba značiti da će vlasnik dviju ili više parcela na komasacijskom području nakon provedbe dobiti zemljište ukupne veličine svih svojih do tad raštrkanih parcela. Cilj je komasacijom omogućiti provedbu postupaka i radnji kojima će se riješiti pitanje neusklađenosti granica između naselja i kastastarskih općina samim time neusklađenosti granice jedinice lokalne samouprave u nekim slučajevima i županija. Najistočnije naselje Sisačko-moslavačke županije Borovac jedno je takvo naselje podijeljeno u dvije katastarske općine, a samim time nije usklađena granica niti između jedinice lokalne kao ni regionalne samouprave. I konačno cilj je omogućiti provedbu postupka kojima će se riješiti imovinskopravni odnosi i uspostaviti identično stanje podataka u službenim evidencijama o nekretninama. Posebice otežavaju postupci raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištom gdje postoje zbog nesređenosti suvlasnički odnosi na parcelama između RH i privatnih vlasnika. Komasacija se nije provodila u Hrvatskoj više od 30 godina, no još uvijek ima aktivnih stručnjaka, ljudi s iskustvom koji su sudjelovali i njihovo iskustvo i znanje bit će nam dragocjeno u ovom postupku. Oni su i kroz javno savjetovanje i kroz radne sastanke u ministarstvu itekako uključeni. Bilo je pitanja tu nebrojeno kolega zastupnika i zastupnica za ovom govornicom hoće li bit problema u provedbi komasacija? Itekako će bit problema, međutim to nas ne može i neće spriječiti da se taj postupak povećanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta i povećanja poljoprivredne proizvodnje ne upušta. Pa imamo stotine primjera u Hrvatskoj gdje su provedene katastarske izmjere, komasacija jest postupak kojom se želi doći do nove zemljišne knjige. Komasacija je postupak nove izmjere, nove raspodjele površina parcela i uređenje sustava. Pa ja sam zadnji put pokazao u kojoj Hrvatskoj želimo živjeti. Ovoj u kojoj komasacija izvršena ili ova katastarska općina odmah do koja nije. I nađite mi nekoga u ovome tko je vlasnik ovog zemljišta, a da ne želi da mu parcela kroz dvije i pol, pet godina izgleda ovako, da izgleda kompaktno, da izgleda jedinstveno, da nema raštrkane posjede, nego da ima ekonomski održivu cjelinu, da ima pristojni javni put. To je cilj komasacije, a ne nabrajati što će nas sve zadesiti u samom postupku, dakle uspostave nove zemljišne knjige. Stotine ponavljam primjera imamo izmjera u Republici Hrvatskoj koja je uz sve poteškoće dame i gospodo zastupnici u brojnim jedinicama lokalne samouprave završena, uspostavljena svo vlasništvo i evidencije, dakle počivaju na digitalnim podacima, ne u raspadnutim zemljišnim knjigama.

Drugim riječima, ono što su i drugi naglasili. Znači zadnjih 15 godina socijalizma je više komasirano nego 30 godina kapitalizma HDZ-ovog uglavnom, a osim toga u svim, znači kategorijama hrane danas proizvodimo 50% manje nego što smo proizvodili prije 30 godina. I da, složit ću se sa vama. Nešto je napravljeno u katastarskim razmjerima. Ali zašto? Zato da bi se samo popisala imovina. Vas uglavnom zanima imovina, nekretnine, zemljište kao što sam rekla u prethodnoj replici ne baš poljoprivreda. Drago mi je čuti kolegicu Peović da zna što mene zanima i što ja mislim, dakle to je vrlo pohvalno. Očito da ona ima sposobnosti neke koje mi nemamo, kao što vjerujem da bi ona bila idealna za provedbu, dakle komasacije s obzirom na nostalgiju onih vremena kada se komasacija provodila po bilo kakvim situacijama gdje imamo da su ljudi ostali bez zemljišta. Ja sam rekao tko će na katastarski i nekomasiranom zemljištu reći ne o urednom stanju koju država plaća i za koje je država osigurala iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodatna sredstva da se upravo to napravi, ne da to bude na trošak vlasnika zemljišta koji će dobiti i veću cijenu zemljišta o kojoj smo danas slušali. Ali isto tako, ukoliko će se baviti poljoprivredom veće prinose.

Ali o tom, po tom [[Upadica Piletić: Pa ja ih nisam ni spomenuo kao jedinstvene.]] Znači ono što silno ste se uzrujali kad je kolega Lenart ovdje upozorio da se 30 godina ništa nije radilo užasno se uzrujavate, ne znam, nije vam to baš dobro i prizivate na neku nostalgiju. se iznose čiste činjenice, znači 30 godina se ništa nije radilo, [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] a nostalgični ste možda vi. Povreda Poslovnika poštovani Miro Bulj. Hvala lijepo kolega.

Sad ne znam koliko njemu treba vremena možda sat, dva da nam ispriča sve o Hrvatskoj što mi ne smijemo ili ne možemo ili ne znamo. Evo ja dajem prijedlog, nadam se da će uvažene kolege zastupnici dozvoliti vremena koliko on sad kaže u idućoj replici, koliko mu treba vremena da nas naučite nešto o ljubavi prema Hrvatskoj i sva znanja prenesete na nas.

Možemo na sljedeću. Pa evo moram se malo začuditi zapravo kako ljudi, Hrvati glasuju za one koji ništa po njihovom ne valjaju, a ne glasuju za svoje preporoditelje. No dobro. Cilj komasacije je zapravo okrupniti zemljište da imamo što manje ulaznih troškova u proizvodnji hrane. Ali isto je činjenica da ako nema 51% oni koji su zainteresirani i ukupno 60% površina, da zapravo i neće doći do komasacije. Dakle, ovaj zakon bi trebao biti alat kako urediti površine, poljoprivredne površine da mi doista možemo proizvesti što jeftiniju hranu i da jedemo zapravo zdravu hranu ne samo mi, nego i oni gosti koji dolaze u Hrvatsku državu. Hvala lijepo poštovani kolega Šimičević, u raspravi na pravom čitanju ovog prijedloga zakona rekao sam da smo se među prvima kao jedinica lokalne samouprave javili na ovaj iskaz interesa, ni na kakav javni poziv, ni na kakav natječaj gdje bi netko trebao dobiti sredstava za provedbu komasacije nego na iskaz interesa. I tada smo izradivši jedinstveni dakle plan komasacije rekli da imamo komasacijsku gromadu veličine 2.000 hektara. Od toga sada znamo 1.000 hektara nije u funkciji, nije obrađeno, zapušteno. U međuvremenu na tom području je bio rat, to smo zaboravili u ovih 30 godina što je to bilo živjeti pod okupacijom, 5 godina pa onda vraćajući i obnavljajući dakle sve javne građevine u svoj sustav i vraćajući život u Slavoniji koja je bila, neki su zaboravili koji pate za Jugoslavijom, okupirana dobrim dijelom, a onda govorimo dakle o proizvodnji. Uvaženi kolega danas se u ovoj raspravi zapravo moglo čuti puno različitih mišljenja kao i opservacija. S obzirom na vaša iskustava mene zanima da li je provedba komasacije nekakav bauk ili se jednostavno treba uloviti posla, raditi strpljivo i privesti taj posao kraju pogotovo sad kad su nam sad za to osigurana sredstva iz NPO-a. Hvala kolegice Grba Bujević, pa naravno da je za većinu ljudi bauk, 32 godine nije se dakle radila komasacija. Imamo stručnjake geodete po svim sustavima koji imaju to iskustvo još u malom prstu i koji se sjećaju kako su to provodili. Kao i izmjera koje traju godinama, ali se sredi stanje i u evidencijama i na terenu i onim vlasnicima koji su vlasnici toga omoguće da najbolji mogući digitalni, suvremeni način posjeduju to. Ne da moraju ispravljati u katastru i gruntovnici putem pojedinačnih postupaka tko je vlasnik tko je posjednik. Dakle, sa izmjerom, a i komasacija je svojevrsna izmjera uspostavlja se novo stanje na terenu, čisto od nule i onda znate gdje vam je međa, gdje vam je put i što zapravo u stvarnosti posjedujete. Kolega Piletić, ovako znamo da je komasacija koliko je nužna i potrebna to ste i vi u svojem izlaganju i danas cijelo jutro i evo ga cijeli dan o tome razgovaramo, samo bi samo naglasila da imamo u Hrvatskoj 160.000 poljoprivrednih gospodarstvenika koji se i unatoč svim poteškoćama koji su se susretali svih ovih godina i dalje bave poljoprivrednom i da su i oni svih ovih godina dobivali poticaje i vjerujem da nisu svi koristili te poticaje za kuće za odmor na moru ili za privatne automobile nego su itekako ulagali u svoja poljoprivredna gospodarstva. Znamo i problem koji su vlasničkih ovoga zemljišta koji se bave poljoprivredom i mislim da i u samom zakonu naglašeno da se i taj zakon donaša zbog toga da se smanjuje administrativne zapreke da se olakša što prije izvršenje komasacije, pa vas pitam za vaše mišljenje. Odgovor. Zakon je dakle pojednostavljenje komasacije, zakon je dakle pojednostavljenje procedure kako se određeno zemljište komasirat. Imamo jedno povjerenstvo. Takvo isto povjerenstvo, a ne oni koji su navodno čitali zakon, pa kažu imamo ne znam koliko povjerenstava. Jedno je povjerenstvo u izmjeri, jedno je povjerenstvo u komasaciju. I najveću ulogu dakle imaju zk ispravni zk suci, oni odlučuju dakle kakvo će se stanje uspostaviti. Na osnovu njihovih rješenja vlasnici ili sudionici komasacije mogu uložiti prigovor, žalbu i onda naravno postoji procedura. Što se tiče dakle ovo što ste spomenuli automobile meni je žao što kolega Troskot je rekao da poljoprivrednici od EU fondova prvo nabave automobil. Ja ga pozivam kao što je bio već jednom u Novskoj da onda sad sjednemo i odemo od jednog do drugog poljoprivrednog gospodarstva i da vidimo kakva su oni to vozila nabavili, da li su to traktori koji su nužni za kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju ili da bi se oni pokazivali [[Upadica: Vrijeme.]] špici grada. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dociranje saborskom zastupniku iz razloga što Novska nije odnosno gradonačelnik nije centar svijeta. Dakle, postoji jako puno primjera po Hrvatskoj gdje se novac nije okoristio za poljoprivredne [[Upadica: Jako malo.]] prije svega ste bezobrazni jel upadate u riječ, [[Upadica: Molim vas nemojte upadati u riječ.]] to samo pokazuje vašu nadutost koja je prisutna cijeli dan danas u saboru. Dakle, postoji jako puno primjera u Hrvatskoj gdje se novac nije koristio za poljoprivredu i to je nalaz Državne revizije.

Slijedeća replika poštovana Anka Mrak Taritaš. Uvaženi zastupniče, dakle vi u vašoj raspravi vi ste rekli činjenice koje su točne. Ja ne mogu reći ništa protiv njih.

Kao što ste vi baratali sa onim kartama, dopustite ja tu nemam kartu ali kao što je nisam vidjela vašu teško da ćete vi vidjeti na mom ekranu, Hrvatska ima 556 jedinica lokalne samouprave, 3.300 katastarskih općina, ovo je sa službene stranice Državnog geodetskog zavoda gdje je ove sitne zelene točkice su katastarske općine koje su napravljene kako spada i tu je negdje oko 8 do 9% Šta mislite koliko nam godina treba da sredimo svih 3.300 katastarskih općina [[Upadica: Vrijeme.]] da bi se stekli uvjeti za ulaganje? Ja bi volio kad bi vama mogao odgovoriti na ovo pitanje vrlo brzo. Znate i sami sudjelovali ste u procesima, bili ste odgovorna osoba što znači dakle uspostavit red na terenu. Državna geodetska uprava upravo je u tijeku postupka sređivanja dakle svih katastarskih granica pojedinih katastarskih općina s naseljem.

To je jedan od koraka kojim ćemo dobiti sređeno stanje na terenu. Zašto sam nekoliko puta spomenuo izmjeru? Pa upravo zato što iskustvo koje imamo o izmjeri koje je trajalo gotovo 10.g., danas imamo sređeno stanje na terenu i kad mi dođe poduzetnik tražiti parcelu otvorim mu na ekranu bez papira, kliknem na parcelu i kažem koliko košta i koja je katastarska čestica. Mira Bulja.

Ja sam rođen na selu i živio na selu, kratko ću samo o ovoj

Kolika je privrženost zemlji taj seljak bi rekao moj susjed ili netko drugi koji su tu ljudi bili bi rekli to mi je ostalo ovu ne dan motku bez sebe, znači ne dam motiku bez sebe.

Sad kako je sajam pršuta u gradu Sinju evo pozivam vas u petak dalmatinskog pršuta u petak i subotu u Sinju, dobro bi bilo da svi dođete na sajam pršuta.

Ljudi stariji su tolko držali do zemlje da nisu dali motiku bez sebe, on ne da motiku, on ide s tom motikom kopat, a mi danas imamo i to je bilo puno više neobrađene zemlje i sad da nije bilo Austro-ugarske na područjima odakle ja dolazim mi ne bi imali nikakve, pa mi moramo zaposjesti posjed, ić u jednu instituciju za vlasništvo, u drugu instituciju, to je toliki kupusana i nebriga i sad naravno triba Pilatovski oprat ruke sve vlade, svi koji su bili, sve institucije i reć e nećemo više to ćemo ostavit tako. Pa jel to toliko jednostavan proces, pa ko će imat, pa o čemu vi pričate, pa mi trenutno, ovdje nema ministrice, moramo donit, mi nemamo hrane dovoljno, pa mi smo prošle godine po upola manje pomidora ili rajčica proizveli nego godinu prije, voća i povrća duplo manje, znači mi smo u problemu samodostatnosti. Mi u ovome trenutku imamo najjeftiniju zemlju u EU poljoprivrednu, hektar je u Hrvatskoj oko 3 tisuće eura, a u Nizozemskoj poljoprivredno zemljište koje je puno zatrovanije vjerujte mi, ekološki ne očuvanije je 60 i nešto tisuća eura, 20 puta je skuplje u Nizozemskoj i ja sam dao zakon kolega Troskot, Zakon o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta. Ako ne može Hrvat fizička i pravna osoba kupit u Mađarskoj zemljište onda ne može niko kupit u Hrvatskoj osim hrvatske fizičke i pravne osobe i mi to moramo zaštititi, al ovdje je ciljano rađeno, ciljano jel dobro ste rekli poticaje su dobijali ljudi koji ne znaju koliko krava ima sisa i zbog toga danas imamo uvoz svinjetine, nema svinja i ondje gdje ima svinja mi uvozimo izvanka koja se radi sojom, koja je kontaminirana visokom razinom glifosata i ona je puno jeftinija. Pa mi smo iz Novog Zelanda evo, iz Novog Zelanda uvozili smrznutu janjetinu koju im je bilo jeftinije nama dovesti ovdje nego je tamo zapalit jel je istekao rok i naravno ljudi kupuju sa slabim primanjima smrznutu janjetinu. Mi imamo taj problem i tako uništajemo naše domaće proizvođače. Mi imamo ogroman potencijal ne tribamo mi sad plakat za nama nego tribamo hitne mjere, ako je vrijeme sad usjeva onda moramo, šta je problem, umjetno gnjojivo da čovik ima proizvode, ima kvalitetan proizvod za koji će se trudit, međutim nemoguće je da on kupi stotinu kilograma umjetnog gnjojiva da da dušik zemlji i proizvodu. Zašto? Mi ovdje raspravljamo i okej triba razgovarat o komesaciji, triba razgovarat o navodnjavanju, triba razgovarat o Ravnim kotarima, Skradinu, ne znam, zagori, Gorskom kotaru, svi imaju sve potencijale, međutim mi u ovome trenutku moramo bit svjesni da je problem hrane, energetike, energije i problem vode i u ovome trenutku imamo sve te potencijale, a mi raspravljamo o komasaciji, za 30.g. nismo ništa napravili, apsolutno ništa. Očekujem od vas da poručite ministrici da na vladi dade prijedlog apsolutna subvencija na najnižu razinu umjetnog gnjojiva, to je trenutno najbitnije za selo i seljaka. Odustajem potpredsjedniče, mislim da ne bi imalo smisla, ne bi me se razumjelo. Dobro. Poštovani kolega Bulj, ja bi vam se još jednom htio zahvalit za vaš angažman i doprinos, da nije bilo vašeg glasa ne bi se uopće uputio zahtjev za moratorij našeg zemljišta i ovo o čemu ste vi već govorili, dakle već bi se kupovala zemljišta jel su 20 puta jeftinija od određenih zemalja u EU. Ono šta, zapravo, ne možemo, slažem se zapravo i sa kolegama, ono šta je činjenica nije da nije ništa napravljeno. Danas je podatak izašao da je naša dijaspora, naši ljudi koji su iselili iz vaših krajeva, iz krajeva Slavonije da je prošle godine uplatilo pet milijardi eura. Pa evo to je ta ekonomija, nije da se nije ništa napravilo, protjeralo se ljude, ljudi zarađuju tamo i sa doznakama plaćaju naše gospodarstvo koje je veće nego što se financira zdravstvo iz našega proračuna. I mi ne možemo zaključit da se ništa nije napravilo po tom pitanju. A koji je problem? Problem je taj da su upravo ti ljudi iz vaših krajeva iz Slavonije morali iseliti da bi nas mogli financirati. Znači prije je bilo puno više ljudi, punija sela, obrađeno je zemljište bilo, svaki kvadrat se čistio, svaka kuća je imala u mom kraju jednu, dvi, tri krave, proizvodilo je se trudilo. Sad do 18. godine nisam bio na moru, zato što sam liti morao radit, mora sam to i prodavat na peškariju, mora sam nosit mliko tako je se živilo, ali nismo bili gladni. Znači što se dogodilo? Što se dogodilo? Mi sebi, ja sebi postavljam pitanje gdje smo pogriješili? Šta radimo mi? Kakve ovdje radimo i pričamo o komesaciji, sad s ovom tehnologijom. Zašto? Sljedeća replika poštovana zastupnica Katarina Peović. Dobro, hvala. Uputila bi na jedan nešto što ću nazvat Mostov paradoks, vaš kolega Raspudić je u svojoj replici rekao da mi moramo proizvoditi nešto što je profitabilno, što je isplativo. Mi se naravno ovdje slažemo da mi moramo ulagat u svoju poljoprivredu, da trebamo ojačati poljoprivredu, ali ono što Most često ne razumije da su državne subvencije pogotovo u poljoprivredi ključne. Mi dajemo poljoprivredi 10 puta više subvencija nego brodogradnji, a vaši će zastupnici vrlo često reć ono ako nije isplativo reži, nije isplativo ne treba bit na tržištu. Ono što vam želim reći, nema uspješne niti poljoprivrede, a niti brodogradnje bez potpore države i bez zaštite države. U tome se naravno mi negdje i slažemo, ali vi vrlo često državu poistovjećujete s Plenkovićem, država nije Plenković je. Znači Plenković je jedna anomalija države i to bi trebalo na neki način uvijek imati u vidu, kada govorim o državnim subvencijama, evo pogotovo za poljoprivredu.

Ja bi ovdje samo kratko rekao da Hrvatska mora imati strategiju mislim ne možemo mi poljoprivredu i hranu zaboraviti, a bolje poticati hranu i bit samodostatan nego biti gladan jer u kriznim situacijama i ugrozama u kojem smo sad trenutku, može doći do nestanka hrane, a mi sve manje i manje proizvodimo. Sve više i više nam korov obuzima naše poljoprivredno zemljište, pa 700.000 hektara imamo neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Mi moramo, to je obaveza države, da strateški energetika, poljoprivredi i voda koje imamo potencijale za opstanak u teškim situacijama mi se dovodimo u poziciju da smo ovisnici, ovisni o tko zna kome, a svi će dignut ruku Kao što ne treba poistovjećivati kroni kapitalizam kakav je nažalost danas na sceni u Hrvatskoj sa slobodnim tržištem. Kad kažem kroni kapitalizam mislim na pseudo privatne poduzetnike koji nikad na tržištu nisu poslovali nego isključivo zahvaljujući političkim vezama i sa državom, tako ne treba poistovjećivati plansku privredu i socijalizam sa zdravom politikom poticaja. Poticaj treba biti poguranac kako bi se promišljenim strateškim interesima na tržištu pomoglo poljoprivrednim proizvođačima da stanu na svoje noge i opstanu kao zdrav subjekt, a ne da godinama ili desetljećima funkcioniraju kao netko tko glumi i fingira poljoprivrednu proizvodnju, a u biti ne bi mogao opstati bez poticaja dugoročno, o tome je riječ. No htio sam vas pitat jednu drugu stvar. u drugom jednom kontekstu sam već u saboru citirao Beru i njegov odgovor na pitanje imal razlike između teorije i prakse, on kaže u teoriji nema, ali u praksi ima. Ne vidim da je napravljeno ikakvo ozbiljno terensko istraživanje na nekoliko točaka u Hrvatskoj koliko su ljudi voljni i motivirani za komasaciju. Dobro poznajete svoj sinjski teren što vam se čini što će se dogoditi u praksi u [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] vašem zavičaju kad ovo krene? [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Hoće li ljudi biti voljni? Nažalost imamo puno praznog područja, spaljena zemlja i to su oni ljudi koji šalju pet milijardi eura šalju nama doznake izvani, obrađujuć tuđa polja i tuđe njivu šalju novac u Hrvatsku i zbog toga opstajemo, nažalost.

Znači zemlja se je obrađivala puno teže nego danas, ali se obrađivala. Kopalo se motikom po cile dane po suncu, žegi, kiši, obrađivalo se.

Kolega Bulj, 2009. smo donijeli prvi, mislim nismo ni vi ni ja, ali donesen je prvi strateški dokumenat pa smo imali 2015. i sad smo u 2022. kada vladajući jer tu je njihova najveća odgovornost razmišljaju u kojim procesima potaknuti, dakle sve naše seljake, poljoprivrednike na okrupnjavanje čestica a opet u smislu poljoprivrede kao takve.

Znači imali smo poticaje od 700 000 kuna za poljoprivredu koju smo dali program kao klub vijećnika u prošlom mandatu koji je prihvaćen.

Ali mi smo lokalna samouprava i nadam se da ćemo povećati ta sredstva na području grada Sinja za poljoprivrednike. Za poljoprivrednike moramo tražiti modele poglavito za manje OPG-ove. Nemojte smatrati da manji OPG-ovi nisu bitni, makar bila dodatna vrijednost.

To ja sam se odgojio na taj način. Nismo bili gladni, ali svaki pedalj zemlje se obrađivao u puno težim uvjetima nego danas poljoprivrednici, a danas je sve korov. Tu je problem. Sljedeća replika Poštovani kolega Bulj, prije 30 godina provodila sam komasaciju … [[Govornica se ne razumije.]] tada kao voditeljica Službe imovinsko-pravne službe u Sisku. Moram priznati da nije baš lagan posao i nije onda bilo digitalizacije i klikanja i otvaranja čestica. Zanima me s obzirom da su nositelji komasacije jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb da li zapravo jedinice lokalne samouprave a vi kao čelnik tijela to vjerojatno znate imaju uopće administrativnih kapaciteta za provođenje komasacije. Sve što se nije napravilo, institucije od 2009. prije nebitno i koje institucije sve žele prebaciti na lokalnu samoupravu koji nemaju kapacitete ni ljudske ni financijske. Županije su preuzele 58 zakona smo mijenjali, inspekcija Andrija Mikulić koji mene svakodnevno obilaze, kažnjavaju, više ne znam tko dolazi, odlazi.

Hvala svima koji su sudjelovali i koji će pomoći našim OPG-ovima da tu hranu za 180 korisnika, sada da te OPG-ove vezivamo. To su projekti koji su bitni. To je krenulo onda za vrijeme vaše Vlade, vi ste tada bili u ministarstvu i Fred Matić.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Predloženi zakon donosi koncept Instituta komasacije omogućujući da evo nakon tri desetljeća se započnu novi postupci komasacije, smanjenje administrativnih zapreka, jednostavnija procedura i jasnije razgraničenje postupka nadležnosti omogućit će provedljivost, te ubrzati postupke komasacije. Potporu smo za to dobili od EU, Europske komisije za provođenje ovog zakona iduće 4 godine iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurano je 263 milijuna kuna, iz Nacionalnih sredstava 50 milijuna i mislim da tih 313 milijuna kuna nam je jedno dobro jamstvo da ćemo komasirati ovih 18000 ha za koje je izvršeno i prije volja da se ide u komasaciju. Naravno da tu ne smijemo stati, sredstva trebamo nastaviti planirati i osigurati i daljnje komasacije. Komasacija poljoprivrednog zemljišta predstavlja kompleksnu interdisciplinarnu agrotehničku mjeru. Za svoj cilj ima ne samo okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta nego i sređivanje stvarno-pravnih i drugih odnosa, te stavljanje u funkciju zapuštenih poljoprivrednih površina.

Komasacijskim postupkom istodobno će se urediti imovinsko-pravni odnosi jer jedan od glavnih problema su neriješeni vlasnički odnosi, neusklađenost zemljišnih knjiga. Uz to je potrebno ostvariti da se sudionicima komasacije dodijeli novo zemljište jednake vrijednosti u što manjem broju katastarskih čestica. Uzimajući u obzir navedeno nesporno je riječ o iznimno složenom i opsežnom, ali istodobno prijeko potrebnim postupcima koji zahtijevaju određena stručna i specijalizirana znanja onih koji vode predmetni postupak, te znatne administrativno-tehničke kapacitete. Najvažnije da shvatimo da je naša poljoprivreda, poljoprivredno zemljište istovjetno našim važnim resursima vodama, moru, obali našoj, otocima naročito u svijetu nadolazećih ozbiljnih poremećaja u globalnom tržištu hrane. Moramo realno sagledati novonastalu situaciju, doprinijeti i provesti pravne odluke za održivu budućnost hrvatske poljoprivrede. Pred njima je zaista veliki zadatak, ali naravno tu komasaciju može provoditi ministarstvo. Zbog ekonomičnosti provedbe komasacija moglo bi se evo razmotriti mogućnost omogućavanja zajedničkih pokretanja komasacije na području više općina, a kako bi se smanjili troškovi postupka kroz osiguranje jednog radnog tijela, te omogućila ušteda kroz zajedničku nabavu. Mislim da je to moguće izvodivo jer je ministarstvo to koje isto provodi komasaciju. Spomenut ću samo neke. Povećavaju se proizvodne površine, te se omogućava primjena suvremene tehnologije obrade zemljišta s čime se smanjuju troškovi proizvodnje i transporta, povećava se produktivnost rada jer su čestice veće i pravilnih oblika, također se povećava preglednost posjeda što omogućuje pravovremeno otkrivanje primjerice štetočina i raznih bolesti. Nadalje se stvaraju pretpostavke za efikasniju provedbu prostornog plana odnosno planiranu izgradnju infrastrukture, putne mreže i kanalske i stvaraju se uvjeti za odvodnju, ali i za navodnjavanje jer znamo da reguliranje vodnog režima ćemo povećati stupanj plodnosti tla. Komasacijom će se povećati vrijednost poljoprivrednog zemljišta, očekuje se naravno i veći prinos poljoprivrednih kultura, negdje je kod pšenice to nekih 9%, značajno bi utjecali na razvoj OPG-ova što nam je od izuzetne važnosti jer spriječili bi odumiranje naših sela. Smatram da smo svi složni u viziju razvoja poljoprivrede znači želimo proizvoditi veću količinu visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održivo upravljati prirodnim resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima te doprinijeti poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima.

Poštovani kolega. Ako je ikome u interesu komasacija zemljišta onda je to poljoprivrednicima oni koji proizvode hranu. Imate poljoprivrednika koji ima šest parcela različitih, on mora šest puta doći na svaku parcelu, automatski ima veći trošak i jasno da će i konačni proizvod znači ulazna cijena je puno veća i da će i u konačnici proizvodi biti skuplji. I sad ako država ulaže preko 200 milijuna kuna da bi se napravio red, mi smo to već ovdje usudili, neki, ja nisam, ali neki da od toga neće biti ništa, da to sve propada i da je to uludo bačen novac.

Točno, ovaj zakon daje priliku takvim poljoprivrednicima da i provedu komasaciju, ali naravno da nije svima interes. Slušali smo kolegu Lenarta koji vjerojatno je i sam okrupnio nešto i on se boji da će možda ostati bez tih svojih parcela, ali evo i kolegica je radila tu u imovinskopravnim odnosima u računovodstvu bivših komasacija, a i ja kao mladi inženjer sam radio, znači otprilike one parcele gdje su one krupne i te se u pravilu i ne diraju, doda im se još malo sa strane tako da to ide, znači imamo raznih interesa.

Znači ne ide se na ruku ni velikima ni malima, već jednostavno da se napravi jedan sporazum ko želi i ko hoće ić može koristiti ovaj instrument i to je dobro da bi se da kažem smanjila količina tih neobradivih površina, jedan instrumenat, a ima ih još više. Državni tajniče Majdak. Uvaženi kolega. Danas smo zapravo ovdje mogli čuti od jednog saborskog zastupnika, ispričavam se ne mogu se sad sjetiti ko je to točno rekao, da se u vrijeme i bivšoj državi da se radilo više okrupnjavanja zemljišta nego što se radilo u proteklih 30 godina. Što vi mislite koji je tome razlog?

Naime, komasacije su se tada radile samo tamo gdje je interes PIK-ova, znači od '56.-'90.g. je bio interes PIK-ova, prvo arondacija, a to vam je nije to kompleksan postupak gdje se svi uđu u tu gromadu već doće PIK kaže napravimo tu 10 parcela po 100 hektara, napravimo kanal i kanalsku mrežu, a ove ćemo fino preseliti tamo na neko drugo, čak u ne istu katastarsku općinu ili će normalno onaj koji neće negdje seliti ili dobiva nešto što nije dobro dobit će nadoknadu štete i tako se krenulo u to okrupnjavanje. Komasacija je nešto kompleksniji problem, zahvati radilo se to i koncem '90.-tih godina gdje su se uvažavale i struka i sve ostalo malo drugačije. Naravno imovinskopravni odnosi su se rješavali drugačije, o tome ne želim ovdje govoriti.

Uvaženi kolega. Koliko je Zakon o komasaciji bitan govori ova današnja rasprava koja traje već nekoliko sati.

Vi kao predsjednik Županijske skupštine sigurno ste dobro upoznati o raspoloživosti poljoprivrednog zemljišta, ali i potrebama komasacije odnosno zainteresiranosti i u našoj županiji. Hvala lijepa na pitanju. Točno je Općina Gundinci mislim da je ona izrazila interes za komasaciju, to je jedna mala općina na istoku naše županije koja se isključivo bavi poljoprivredom i mislim da su oni odradili onaj jedan postupak dodjele poljoprivrednog zemljišta. Znači taj dio su odradili mislim da u potpunosti njima je interes naravno sada i okrupniti vjerujem te čestice, nisam sudjelovao u tom procesu i da bi imali manje troškove i bolju proizvodnju i mislim da je to sasvim u redu. Ali ja sam govorio danas i kad sam državnom tajniku postavio pitanje o tome koliko mi imamo da kažem obradivih površina, 103.315 hektara, a od toga 38.440 čestica odnosno hektara nije u ARKOD-u znači ne koristi onu potporu. Nisam uvjeren da svih tih 38.000 se ne radi, oni se rade, ali upravo u tim arondacijama imate čestice unutra koje su ostale pravno neriješene jer to nije rješavano, nije rješavano za vrijeme te arondacije i one nisu u ARKOD-u ali se obrađuju i to je dobro da se obrađuju, ali to treba srediti. Prva je u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovane zastupnice Martine Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Na kraju današnje rasprave svi ćemo se složiti da je razvoj poljoprivrede i proizvodnje od posebnog interesa Republike Hrvatske, a komasacija je dodatna vrijednost i od strateškog i nacionalnog interesa. Prema važećem Zakonu o komasaciji koliko smo već nekoliko puta čuli danas od 2015. godine nije započet niti jedan postupak. Između ostalog je bila i Brodsko-posavska županija koja se sad ponovno kandidira, odnosno općina na kojima je uloženo stotina i stotina sati stručnog rada. Tada je bila politička odluka da se u Programu ruralnog razvoja od 2014. do 2020. godine ne financira niti jedan postupak komasacije. Sada imamo naknadnu pamet i ipak ministarstvo je uvidjelo da nema razvoja poljoprivrede bez Razvojne strategije u koju spada i komasacija. Tada se provelo dosta razgovora, prezentacija, sastanaka, razgovora sa poljoprivrednicima. Reakcije na komasaciju je u tim pilot projektima su bile različite od onih koje su prigrlili i pohvalili takva rješenja da oni koji su bili zapravo i zabrinuti da ne budu oštećeni što će sigurno biti i sada bojaznost određena ako uopće do tih postupaka dođe jer smo imali priliku da smo imali mogućnost provest postupak komasacije, pa na kraju zbog različitih, odnosno na kraju političke odluke nije bilo provedeno. Na javnom pozivu ove godine odnosno krajem prošle godine za iskaz interesa je ministarstvo raspisalo i javile su se 23 jedinice lokalne samouprave koje će se ponovno morati javiti na novi javni poziv jer se zapravo radilo o svojevrsnoj anketi. Javni poziv je tada bio raspisan prema važećem zakonu iz 2015. godine sa preskočenim odredbama koje su predložene novim prijedlogom. Sam sadržaj zakona je dosta kaotičan i težak za praćenje, a ne znamo po koji put ministarstvo zaobilazi institut žalbe i uvodi upravni spor što predstavlja dodatni trošak za potencijalne korisnike. Po pitanju programa komasacije predlažemo kao što smo i u prvom čitanju o tome govorili dva programa. Ministarstvo poljoprivrede bi pripremilo godišnji program na temelju provedenog javnog poziva i izrade odluke o područjima prihvatljivim za provedbu komasacije. Zbrka je oko javnog poziva koji se prema predloženim odredbama objavljuje nakon izrade prijedloga idejnog rješenja. Što to zapravo u praksi znači? Da jedinice lokalne samouprave o svom trošku izrađuju prijedlog, a tek onda nakon objave javnog poziva ministarstvo odlučuje se za koje prijedloge idejnog rješenja će se sufinancirati njihova izrada. One jedinice čiji prijedlozi neće biti prihvaćeni su uludo zapravo potrošili sredstva. Naglašavamo da po konačnom prijedlogu zakona nositelji komasacije mogu biti jedinice lokalne samouprave ili grad Zagreb, ali ne i jedinice područne samouprave, odnosno županije iako je u javnom pozivu iz kraja prošle godine su bile pozvane i županije za dostavu iskaza interesa. Naši brojni prijedlozi u prvom čitanju koje smo specificirali su odbijeni, tako da o tome ćemo uputiti dodatne amandmane o kojima ćemo se sutra izjašnjavati. Ono što se nameće kao opravdanim pitanjem je vrijeme trajanja postupka komasacije, spremnosti zapravo lokalne samouprave o kojoj smo puno puta danas čuli da provede taj postupak i da rad povjerenstva što je ključno bude transparentan. Koliko se to u današnje vrijeme može osigurati i koliko će to biti zahtjevno zapravo lokalnim čelnicima to će nam praksa pokazati. U svakom slučaju činjenica je da zbog rascjepkanosti i slabe infrastrukture cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj su među najnižima. U prosjeku je 3400 eura po hektaru, a dok je u Nizozemskoj i do 70000 eura hektar zemlje. Sada imamo u prijedlogu da će se komasirati 18000 ha poljoprivrednog zemljišta što je mala površina, ako uzmemo i činjenicu da postoji 700 000 ha neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Što se tiče ovog zakona tražit ćemo izvješća, pratiti provedbu zakona i pozivati na odgovornost nadležnih, te se nadati da provedba neće završiti kao pet pilot projekata od kojih nije na koncu bilo ništa.

Uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče, načelnice, kolegice i kolege. Pa evo danas je puno toga bilo rečeno. Kao što je rekao jedan kolega koji očito sebe ne čuje „trla baba lan“ vrlo zgodna opservacija na govore pojedinih zastupnika, ali evo svatko si može dozvoliti ali treba nekad i sebe slušati. Znači, zakon je pred nama i vjerujem da ćemo uskoro donijeti ovaj zakon, zakon koji kao što smo čuli rješava i pokreće okrupnjavanje zemljišta. Važnost tog okrupnjavanja i o važnosti okrupnjavanja danas je puno bilo riječi. Ono što je ovdje zanimljivo i vrlo je jasno i jednostavno, a ne vidim razloga zašto tako ne bi bilo, znači da mi ministarstvo dobilo uopće uvid da li je netko zainteresirani, a s obzirom da je na jedinice lokalne samouprave stavljen taj zadatak znači onda su i jedinice lokalne uprave iskazale interes zainteresiranosti, iskaz zainteresiranosti i kao što vidimo 23 jedinice lokalne samouprave iskazale su zainteresiranost. Naravno temeljem te zainteresiranosti kreće onda i sama provedba komasacije. Evo drago mi je da ponovno bez jedinica lokalne samouprave te omražene jedinice lokalne samouprave opet se ne može ništa sprovesti pa između ostalog i sve ono što se radi na područjima, na područjima čitave države više manje sve ide ili je vezano uz jedinice lokalne samouprave pa tako onda i ovaj zakon i evo čestitam svima onima koji su smogli hrabrosti i koji će smoći energije da to sve provode. Normalno da bi se to moglo provesti znamo da 67% vlasnika mora, na koje obuhvaća znači ta, taj, to područje koje se komasira mora biti zainteresirano i oni moraju biti vlasnici 50% tog zemljišta. Što se tiče povjerenstva evo na odboru bilo je skrenuto pažnja da tu se opet otvaraju mogućnosti manipulacije tih istih lopova u jedinici lokalne samouprave što je opet vrijeđanje i čelnika i svih zaposlenika jedinica lokalne samouprave koji vidimo da će na svojim leđima odraditi jedan veliki dio same komasacije, pa ako dobro čitamo zakon onda vidimo da će biti formirano povjerenstvo od 7 članova. Znači predsjednik, potpredsjednik, 5 člana i 1 tajnik, od toga znači predsjednik će biti iz redova jedinice lokalne samouprave, također koji će morati dati i tajnika pravnika, zatim predstavnici vlasnika tj. predstavnik vlasnika, predstavnik geodeta, znači geodeti, predstavnici gruntovnice tj. suci, sudski savjetnici itd. i 2 predstavnika ispred Ministarstva poljoprivrede koji će na kraju krajeva voditi poslove kompletne komasacije. I ono što je bilo i maloprije spomenuto, dapače osigurane su i mogućnosti žalbe, prigovora i naravno da svaki zakon mora imati mogućnost prigovora, žalbe i znamo da čitavi proces neće biti jednostavan, neće biti lagani, ali da čitava, da projekt i program komasacije jednostavno traži da poljoprivreda to traži i da je ono budućnost. I čestitam ministarstvu što je evo smoglo hrabrosti, a na kraju krajeva i financijska sredstva jer za sve to treba imati osigurana financijska sredstva.

I upravo je ovo vrijeme gdje imamo mogućnost korištenja europskih sredstava, dobro vrijeme jer bez financiranja i bez sustava financiranja takav veliki posao, takav veliki zahvat ne može se odraditi.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Sanader, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice, kolege, rekao sam da je tema o poljoprivredi vjerujem najvažnija tema za idućih 20 godina, a rekao sam i kolegi Reineru neki dan na molitvenom doručku bili ste tu i neki vi i vaši kolege dakle iz vladajuće stranke HDZ-a i neke kolege iz oporbe da se točno osjeti kada razgovarate s ljudima bez obzira na neslaganja, jer ne moramo se složiti, imaš doma najužu obitelj pa se nekada ne slažeš, da se točno osjeti kada netko ovaj ima tu neku netrpeljivost. Ja bi volio da i predsjedavajući uvijek nekako pazi da razina komunikacije u ovom časnom domu u sabornici bude na razini i da razgovaramo kao ljudi koji uvažavaju jedni druge unatoč tome što se ne slažemo možda i oko mnogih stvari. Mislim da je to baš jako, jako bitno. Onda ono što bih isto volio jer vezano je i za poljoprivredu i za komasaciju i za život. Ima vas ovdje starijih, iskusnijih i mudrijih. Slušajte kolege baš je važno, ono je radi, radi svih nas, radi mene, ima vas ovdje iskusnijih, starijih, mudrijih, recite mlađim kolegama da bahatost uvijek vodi u pad i kada čovjek postane ohol on je već krenuo padat samo to još nije svjestan. I ja to govorim sebi, ja sam morao dobit po glavi dobrano da stanem na zemlju i da potpuno drugačije gledam sve oko sebe, pa ne želim to što sam ja proživljavao nikome, nikome. 2009. smo imali prvu strategiju, pa smo imali 2015. i ovdje sam rekao u hrvatskoj sabornici da ima neki mandat ja bih ga sad dao, dao bi ga ne znam, dao bi ga SDP-u, hrvatskim socijaldemokratima, Možemo, ne znam, vama vladajućima, sad kad bi ja imao neki mandat da ga dam i da mi uredimo kompletno projekt komasacije, okrupnjivanja zemljišta, da naši poljoprivrednici krenu normalno raditi, da ljudi proizvode, da OPG funkcionira, da ti uvozni lobiji koji, imamo ih svugdje i legitimni su je li, da ipak bude usmjeren fokus na naše male ljude, na poduzetnike. Ja bi ga sad dao, sad državni tajniče i potpisao odmah i da budemo i vi i ja sretni, ali znamo iz iskustva koje imamo jer iskustveno prolazimo neke situacija koje nas uče gdje smo onda oprezni. Dijete kad se opeče onda zna što znači vatra. Mi smo rekli, dakle pa ako se ne varam ne pripadam Odboru za poljoprivredu, ali šta su rekli kolege da jedan samo član je bio samo suzdržan ako sam dobro shvatio, da je jedan član bio suzdržan, a u tom odboru siguran sam da ima i ljevice i različitih drugih stranaka.

Ono što je nama važno u Klubu MOST-a da to bude što je moguće poštenije, pravednije i posloženije, da se kontrolira novac kome ide i da taj novac bude na pravi način usmjeren. I opet držim da je to svakom razboritom je jasno šta mi ovdje govorimo. Ja se ispričavam ako netko možda shvati drugačije ili malo smo i umorni od jutra ovdje raspravljamo, ovdje neke kolege vas od jutra gledam ovdje u sabornici, pa je netko jeo, netko nije jeo, nekom fali vode po meni što pijem pa ne popijem koliko treba pa si malo napet pa možda izađe nešto što ne treba iz usta. Ali dakle ovdje neke od vas vidim od 9 sati ovdje tu, a sad je 5 a tek kreće kaos. Tako da … [[Upadica se ne razumije.]] evo ma ne, ne, energija samo ne.

To je nešto što nema dres, ne bi trebalo imati dres, ne bi trebalo imati boju, ne bi trebalo imati neku ideologiju zato jer bi u fokusu trebali biti građani ove zemlje, pa ajmo bar tu gdje možemo zajedno usmjeriti snage. Hvala. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovane zastupnice Sandre Benčić.

Poštovane kolegice i kolege, dakle prvi i osnovi problem kao koji vidimo u ovom prijedlogu zakona, novog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta vidimo dakle u činjenici da se saboru oduzima bilo kakva kontrola nad planom komasacije poljoprivrednog zemljišta koje od sada donosi Vlada RH. Znači prema samom slovu zakona program donosi odlukom vlada, a za razdoblje provedbe koje predloži ministarstvo prema dostupnim financijskim sredstvima. Dosada je višegodišnje, znači imali smo 2 vrste programa, imali smo višegodišnje programe i godišnje programe. Višegodišnje programe je donosio sabor RH i na taj način imao barem neku kontrolu u načinu raspolaganja i poljoprivrednim zemljištem odnosno procesom komasacije. Naravno istina je da je taj zakon bio u mnogočemu prekompliciran, da nije bio efikasan, da zaista nije doveo do toga da, do većeg okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, međutim ne vidimo nikakvu potrebu da se u cilju te povećane efikasnosti miče mogućnost nadzora parlamenta nad načinom nad kojim se provodi komasacija. Jedna od glavnih zamjerki struke na ovaj prijedlog zakona jest da agronomi nisu uključeni u različite faze postupka komasacije. Predviđa se ponovo dakle uvođenje zapravo geodeta najčešće ali se nije predviđeno i sudjelovanje agronoma u svakom dijelu postupka. I to je ono što je i njihova komora, ali i što su brojni poljoprivrednici u savjetovanju naglasili da je problematično u ovom prijedlogu zakona. Također jedna od stvari koju vidimo kao potencijalno problematičnu jest činjenica da izradu projekta komasacije izrađuju vanjski izvoditelji umjesto da ih imamo kao in-hous timove u Ministarstvu poljoprivrede. Do, do sada dakle prema prijašnjem zakonu odnosno do 2018. godine idejne projekte minimalno je radila Agencija za poljoprivredno zemljišta. Bilo bi logično da sada kada je nemamo kada je njenu ulogu preuzelo ministarstvo da isto tako stvorimo unutarnje kapacitete za izradu takvih projekata umjesto da se odmah već u tekstu zakona izlažemo obavezi da se outsource-a izrada projekata i time stvorimo zapravo značajan, značajan budući trošak koji će nositelji komasacije imati. Tu je naravno i pitanje služnosti. Dakle, novi zakon predviđa da ako je zemljište koje je predmet komasacije bilo pod hipotekom prijašnji vlasnik nekretnina koje su ušle u komasacijsku gromadu, a bile su opterećene hipotekama ostvari naknadu i umjesto dodijeljenih nekretnina iz komasacijske gromade, a hipoteke koje prestaju koje će tu prestati će teretiti tu naknadu. Onda je tu i pitanje zapravo odnosi vrijednosti hipoteke i vrijednosti te naknade i na koji način će oni, vlasnici zemljišta koji uđu u tu gromadu da li će se sa time moći nositi. Jedan od značajnih prigovora također i poljoprivrednika i komore čini mi se također u e-savjetovanju bio je, bilo je i to da su nositelji komasacije jedinice lokalne samouprave, a podredno država, a s druge strane se komasacija provodi u interesu RH. Međutim kada se već to stavilo na, u zadatak i obavezu jedinica lokalne samouprave onda se trebalo i omogućiti da ne postoji nekakva arbitrarnost od strane ministarstva u kojem trenutku će ministarstvo ipak preuzeti, preuzeti komasaciju. Tako primjerice imamo situaciju dakle da ako se procijeni da se komasacija ne odvija prema planu ili nije dovoljno brza i efikasna da onda umjesto jedinice lokalne samouprave u taj postupak ulazi ministarstvo. Na takav, dakle ništa ne piše o mogućnosti pravnog lijeka o jedinici lokalne samouprave na takvu odluku. U samom tekstu zakona kaže se da je to odluka, ne znamo da li je to rješenje, da li je to upravno, upravni akt i koji su pravni lijekovi protiv takve odluke.

Kluba zastupnika HSS i RF-a, poštovane zastupnice Katarine Peović.

Ja bi upozorila samo osim na ovo što je već rečeno, znači taj odnos lokalne, jedinica lokalne samouprave navela još jednu stvar na što ćemo mi upozoriti amandmanom, a to je jedna određena doza već u zakonu onog klasičnog ozakonjenja bezakonja, znači da se nekima pogoduje, a neke da se zakine. Znači ili dobivate zamjensko zemljište ili dobivate iznos u vrijednosti vašeg zemljišta, ali u kojem iznosu, znači u iznosu od 90 do 120% vrijednosti zemljišta, to je taj Članak 3. stavak 2. što smatramo da je već samo po sebi problematično, znači da je tu već prevelika razlika. Mislim tko će dobiti 90%, a kome ćete dati 120% vrijednosti zemljišta. Naravno da tu postoji ogromna margina za nekakve radnje koje nisu baš poštene pogotovo u trenutku kada cijene zemljišta rastu. Tako da ćemo uložiti amandman koji ide za tim da najveća znači ta margina bude 10%, a ne 30% i to bi bilo po nama puno poštenije. Puno je izazvalo reakcija izlaganje našeg kolege Lenarta iz našeg kluba koji je ustvrdio znači i po svojem iskustvu i po svojem znači znanju iz ovog područja da se ništa nije napravilo 30 godina zadnjih, ali to je nažalost tako. Znači to je naprosto tako i vaši zastupnici HDZ-ovi su to i sami priznali. Znači 30 godina se ništa nije napravilo, na neki način je ono što je kolega Lenart upozorio ako smo uništili pikove koji su bili znači nekakva nasljeđe komunizma kako je on rekao, onda se kasnije krenulo u proceduru koja je upravo suprotna onome što je korisno i što je dobro, a sada se opet pokušava nešto napraviti znači okrupniti zemljište. Zadnji put se znači to okrupnjavanje dešavalo u socijalizmu, od 30 godina znači nismo imali apsolutno ništa. Ne možemo reći da smo zadovoljni ako imamo 8% komasiranog zemljišta. Ja ću samo još za kraj postaviti samo ono pitanje koje se postavilo i u raspravi, a vezano uz ovu temu, a to što mi zapravo hoćemo jel, to je ono ključno pitanje. Ako mi hoćemo poljoprivredu onda ovaj smjer apsolutno nije dobar i čak iz rasprava HDZ-ovih zastupnika je tako bilo jasno da se u tih 30 godina zapravo išlo za tim da se popiše zemljište, da se provede ta legalizacija da se ide znači na neku vrstu znači rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a ne na politike koje idu u smjeru znači pogodovanja poljoprivredi i tu stvarno ne možemo, ako možemo biti subjektivni u našim izlaganjima s obzirom na naše političke orijentacije statistika je opet ona koja je neumoljiva, a to je da u gotovo svim kategorijama hrane danas proizvodimo 50% manje nego prije 30 godina. Lenart je upozorio da i kanalska mreža nije napravljena u ovih 30 godina, da su betonski silosi napravljeni prije 30 godina, a ono što mogu reći je da sam jednu izjavu čula od ministra Marića na početku negdje tamo pandemije koji je izrekao rečenicu koju je očito zaboravio tada, a to je da se sada u koroni vidi koliko je važno zastupati i održavati vlastitu poljoprivredu, vlastitu farmaceutiku. I ja se nadam da će on držati tih svojih rečenica, ali nažalost ono što sada vidimo nije tako u RH se stvara 7,4 nacionalnog dohotka, zapošljava 14,2 radnog stanovništva u poljoprivredi oko 2,7 milijuna hektara poljoprivrednih površina obrađuje se međutim tek oko 1,1 miliju. Dakle, ono što sam rekla i to će se uvijek provesti u raspravi iako deklarativno opozicija sva je uz poljoprivredu, ali je činjenica da poljoprivreda prima 10 puta više poticaja nego brodogradnja, to za nas ne znači da ona ne treba primati te poticaje, ali znači da ti poticaji moraju biti uistinu planirani i sistemski uređeni, a ne da se tu dešava svašta. Ono što je sigurno dobro je da se ide u ovom smjeru.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, evo i ova rasprava o Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zakona gdje imamo konačni prijedlog ide svom kraju. Kad ide nešto svom kraju odnosno cijela rasprava dobro je možda izanalizirati i naglasiti najvažnije stvari. Svi bez obzira s koje strane ove govornice sjedili kažu da komasacija nam je potrebna, svi bez obzira s koje strane ove sabornice sjedili kažu da komasacija se zadnjih 30.g. nije provodila, svi se referiramo na komasaciju koja je bila u nekoj drugoj državi u prošlom stoljeću i činjenica je da iza toga komasacije nije bilo. Jednako tako osnovni uvjet da bi uopće komasacija mogla ići je zapravo da svi oni koji se nalazi na tom području na kojem je komasacija se slažu i uz uvjet da su vlasnički odnosi riješeni odnosno referirat ću se na odredbu čl. 26. Zakona o komasaciji koji kaže da ako nije riješeno da se onda to rješava sukladno posebnom propisu. Dopustite mi samo nekoliko rečenica od toga što smo mi za vrijeme otkad imamo državu u smislu sređivanja katastra i gruntovnice napravili. 2000., dakle pred 22.g. donijeli smo zakon kojim je definirano kako ćemo se probati iz tih ralja i ostavština socijalizma kada vlasništvo apsolutno nije bilo važno, a katastar se kolko tolko evidentirao kako da prođemo, probamo iz toga izać van ili iz tog katastra koji je katastar 19. stoljeća i onda je donesen zakon koji je rekao da u roku od 10.g. treba biti sređeno većina katastarskih općina.

Rezultat 2020. je nešto drugačiji negdje oko 10% katastarskih općina u RH imamo sređeno. I sad vas ja kolege pitam i kolegice, kolegice i kolege, kako mi mislimo nad tim podacima provoditi komasaciju, kako? Jer ono s čim baratamo i što u prostoru je je način da nećemo moći raditi. Pri tom vas podsjećam da ne tako davno smo isto u ovoj sabornici donijeli plan 10-godišnjeg izmjere građevinskog područja, dakle izmjere 550, izmjere koju čine 9,7% postojećih odnosno planiranih građevinskih područja i to je bilo negdje 550 tisuća hektara i podsjeća vas na ona velika sredstva koja su za to namijenjena. Dakle, mi smo sad nedavno priznali da nemamo sređeno građevinsko područje postojeće i planirano na koje se odvija 80% aktivnosti i sad smo donijeli 10-godišnji plan u kojem ćemo srediti. Dakle, da bih vi, da bi se mogla provoditi komasacija komasaciju provodite u prostoru, ne provodimo ju na mjesecu, ne provodimo je na nekakvoj izmišljenoj situaciji, provodimo ju na postojećem katastru i gruntovnici, otvorite ARCOD, otvorite kad imate tu vremena bilo koju službenu stranicu i onda recimo kad vidite katastar naših općina i gradova uz more katastar je i kad to uspoređujete sa stvarnim stanjem, stvarno stanje je nešto, a katastar je recimo za cijeli otok Vis u moru. Tamo neće biti moguće ništa, a onda se, samo ću se na kraju referirati na ovaj zakon, zakon u kojem da bih uopće došli do nečeg trebate donositi 4 rješenja na koje nema pravo žalbe nego upravni spor, pitanje je uopće ono 2,5.g. bojim se da je državnom tajniku direktno šapnuo dr. Rukavina direktno iz rukava, imamo rješenje o utvrđivanju zemljišta za zajedničke potrebe, rješenje o izdvajanju zemljišta za opće potrebe, rješenje o provođenju komasacije i na kraju imamo rješenje o komasaciji sami.

Molim vas da stavite masku gospodo svi koji nemate.

Poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo ja ću izreći onu rečenicu koju je kolega maloprije rekao da nitko iz oporbe nije izrekao da je dobro da se krenulo s time i dobro da je ministarstvo dalo ovaj prijedlog i to ne samo zbog toga što je to izrekao naš kolega iz vladajuće većine, da to niko nije reko iz oporbe nego zbog toga što to stvarno smatram ja i što to smatra Klub Socijaldemokrata. Mislim da je dobro da se kreće u tom smjeru, ali isto tako smatramo da će se komasacija na temelju ovog zakona jako teško provesti. Zašto će se teško provesti? Već smo dali puno prijedloga i sugestija u prvom čitanju, nažalost nije ništa prihvaćeno i objašnjenja koje mi je dala vlada neću reći da, da su, da su smiješna nego nemaju veze sa temom jer ako smo konstatirali da se sa komasacijom neće povećati poljoprivredne površine na kojima će se obavljati nakon toga poljoprivredna proizvodnja, a nakon toga u objašnjenju piše da će se povećati ekonomski efekt, mi nismo rekli da se neće taj efekt povećati, iza toga stojimo hoće, ukoliko će biti okrupnjene površine sigurno će biti i ekonomski efekti bolji i sigurno će poljoprivrednik više zaraditi jer neće morati sa svojim strojevima ići na 15 parcela ili 5 parcela nego će to sve skupa određivati možda na jednoj ili dvije parcele i sigurno će troškovi pasti, možda i neće morati imati toliko veliku mehanizaciju, pa će opet uštediti. Međutim, imamo problem što sam baš i malo prije pitao kolegu što je sa financijskim sredstvima. Piše unutra da su sredstva rezervirana u proračunu, znači to piše u zakonu. Ali isto tako piše ukoliko jedinica lokalne samouprave nije osigurala sredstva u svom proračunu da je dužna dobiti suglasnost od ministarstva za izradu prijedloga predmetnog rješenja. Prema tome, ukoliko nema novaca u jedinici lokalne samouprave treba se tražiti suglasnost za taj novac. Ne može se taj novac tražiti automatikom, tako da onaj problem koji smo rekli da postoji problem sa financiranjem te komasacije definitivno i dalje Vidimo da će se sredstva rezervirati ukoliko će se rezervirati, ukoliko će biti proračun dobro punjen i ukoliko ćemo moći ta sredstva stvarno izdvojiti na određene pozicije možda se i nešto provede. Međutim, opet imamo problem sa kretanjem u komasaciji. Naime, piše u zakonu da će se komasacija provoditi ukoliko postoje značajne površine poljoprivrednog zemljišta koje se ne koristi u svrhu poljoprivredne proizvodnje ili se loše iskorištava, a 50% tog zemljišta je na jedinici lokalne samouprave na području jedinice lokalne samouprave koja treba pokrenuti taj postupak. Koliko će jedinica lokalne samouprave stvarno ispuniti ovaj uvjet? Evo koliko će jedinica lokalne samouprave ispuniti ovaj uvjet? Ali kad će se to desiti recimo u Dalmaciji, kad će se to desiti na otocima ili recimo u Zagorju gdje su parcele male. Postavio sam pitanje, odnosno dao sam sugestiju da se razmotri problem ukoliko treba komasaciju provesti i na području druge jedinice lokalne samouprave. Naime, svi znamo kako se nasljeđivalo zemljište. Jel' tako? Imali su zemlju uz zemlju i često se dešava da imaju tu istu zemlju, odnosno da imaju zemlju i na području druge jedinice lokalne samouprave. Međutim, to nije riješeno tako da ćemo teško to sve skupa provoditi i teško ćemo taj zakon zapravo staviti u funkciju na način kako bismo to htjeli. Podsjećam da smo upozoravali i za Zakon o obnovi da nije dobar, nije nas se slušalo. Nedavno smo bili govorili i o Zakonu o socijalnoj skrbi, nije nas se slušalo. Danas imamo velikih problema, vjerojatno to znate, ako ne znate morate se raspitati malo, pa zato vas molim da se oni amandmani koji su dani da se prihvate da bi se zapravo nakon toga za taj zakon glasalo na opće zadovoljstvo. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.